Uvažene kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Točka dnevnog reda je Prijedlog zakona o zaštiti nasilja u obitelji, drugo čitanje. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvažena kolegica Ines Strenja-Linić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, pozdravljam državnog tajnika kolegu Juru Martinovića. Pozdravljam sve zastupnike. Tema o kojoj smo već pričali, ovo je drugo čitanje zakona ali mislim da još jednom trebamo poslati neke poruke odavde, a to je da naša zemlja se pridružuje zemljama koje imaju nultu stopu tolerancije prema nasilju u obitelji. U 21. stoljeću trebali bismo se moći pohvaliti da smo zemlja znanja, napretka, te da smo visoko na moralnoj i etičkoj ljestvici. Ipak neki pojedinci usporavaju napredak društva zlostavljanjem onih koji čine stupove glavne društvene zajednice, odnosno obitelji. Problem obiteljskog nasilja sve je izraženiji u hrvatskom društvu koji gotovo uvijek za rezultat ima socijalnu marginaliziranost žrtava nasilja. Nasilje u obitelji prepoznato je kao globalni problem koji bitno narušava temeljna ljudska prava članova obitelji. Nasilničko ponašanje u obitelji definiramo kao svaki čin kojim jedan član obitelji dovodi drugog člana ženu, muškarca ili dijete u ponižavajući položaj. Društveni mehanizmi još uvijek nisu našli sveobuhvatno rješenje kako spriječiti ili barem ublažit eskalaciju nasilja u obitelji. Žene i djeca žrtve obiteljskog nasilja jedna su od najosjetljivijih kategorija socijalno isključenih, a njihova šansa za boljim životom izdignutim iznad kruga socijalne marginaliziranosti uvelike ovisi o pomoći pojedinaca, zakona i institucija. I tu je naša uloga – osigurati zakonodavni okvir i provoditi te iste zakone. Ako pogledamo kroz dulju vremensku perspektivu, uzmimo zadnjih dvadesetak i više godina postoje značajne promjene u našem društvu u pogledu tretiranja nasilja u partnerskim odnosima i seksualnog nasilja. Pogledamo li pitanje vezano uz nasilje u obitelji mi imamo i zakonodavni okvir. Taj zakonski okvir čak nije posebno loš. Ono što je problem to je primjena zakona u praksi. Postoji razvijen čitav niz specijaliziranih edukacija za rad sa žrtvama nasilja u obitelji. Postoje istraživanja, postoje određeni mehanizmi - pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Ured za ravnopravnost spolova, čitav niz važnih dokumenata uključujući i protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, nacionalni tim za suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, županijski timovi. U pripremi je Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, tzv. Istambulska konvencija sada je u e-savjetovanju. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2017.-2022. isto je sad u e-savjetovanju. Međutim, vidite još 2003. Autonomna ženska kuća Zagreb provela je istraživanje u suradnji sa Državnim zavodom za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži koje pokazuju da je svaka četvrta žena u Hrvatskoj preživjela fizičko nasilje od strane bivšeg ili sadašnjeg supruga, odnosno partnera. A podaci o psihičkom nasilju pokazuju da je taj oblik nasilja preživjelo preko 50% žena u Hrvatskoj. Trenutno u Hrvatskoj, dakle partnersko nasilje i nasilje u obitelji pogađa jednu od tri žene i svakodnevno se prijavljuje oko 45 slučajeva nasilja u obitelji, a tijekom praznika taj broj ide i na 60 dnevno. U zadnjih 10 godina u Hrvatskoj ubijeno je gotovo 300 žena dok se godišnje i dalje prijavljuje negdje između 11 do 17000 slučajeva nasilja u obitelji. Dakle, nasilje je jedan od vodećih razloga smrtnosti ljudi u dobi između 15 i 44 godine, a Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je većina najtežih oblika nasilja još uvijek javnosti nevidljiva, skrivena i događa se unutar 4 zida pojedinih obitelji. Istraživanje o nasilju nad ženama koje je provela Agencija Europske unije za temeljna prava diljem Europe pokazala je da većina žena koje su žrtve nasilja ne prijavljuju svoja iskustva policiji ili nekoj od organizacija za pružanje pomoći žrtvama. Procijenjeno je da je 13 milijuna žena u Europi bilo žrtvom fizičkog nasilja u razdoblju od 12 mjeseci koliko se provodila istraživačka ta anketa, a 7% od toga u dobi je bilo od 18 do 74 godine u Europi. Znači 7% žena u Europi od 18 do 74 godine izvrgnuto je nasilju. Dakle, ove zabrinjavajuće brojke upozoravaju na problem učestalosti nasilje nad ženama koje mora pronaći adekvatne odgovore u smislu zadovoljavanja potreba i prava žrtva u svakodnevnoj društvenoj praksi a ne samo na papiru. Mi smo i do sada imali dobre zakone, ali je problem u tome što se ne provode. Od prvog kontakta kada žene prijave nasilje u policiji uglavnom imaju jako loša iskustva. Odmah i one jednako kao i zlostavljač dobivaju prekršajnu prijavu. U Centrima za socijalnu skrb nedostaje ljudi koji bi se bavili baš ovim problemima, a ljudi preko kojih se problem nasilja pokušava riješiti najčešće nisu educirani tako da često ne prepoznaju različite oblike nasilja, jer ne radi se samo tu o fizičkom nasilju. U pitanju može biti psihičko, emocionalno, ekonomsko itd. Na žalost svjedoci smo i smrtnih ishoda kojima su prethodile višekratne pozivi policiji na postupanje. Isto tako, Centri za socijalnu skrb često nasilje ne prijavljuju policiji što su po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji dužni, ali to ne radi. Jako puno stvari propuštaju odraditi. Ako se sudski odredi nadzor pri viđanju djeteta sa ocem vikendom, ni taj nadzor ne osiguravaju zato jer vikendom oni ne rade. Znamo da ih nema, ali zna se i koja je njihova obaveza. Isto tako, žene nam govore da se službenici grubo odnose prema njima i ne iskazuju osnovnu ljudsku empatiju. Oni bi trebali nastupati sa osobitim senzibilitetom za problematiku obiteljskog nasilja što im točno tako piše ali to ne rade. Pristrani su što se tiče muškaraca, žene se često percipira kao emocionalne, iracionalne, nedovoljno stabilne. Osobe koje bi trebale pružati pomoć, ne razumiju u cijelosti potrebe tih žena i dvojbe kroz koje prolaze i mislim da kada bi razumijevanje bilo veće da bi i postupanje odgovornih osoba bilo svrsishodnije i od veće pomoći za sve žene koje se nalaze u sličnoj situaciji. Što se tiče seksualnog nasilja, situacija je još nepovoljnija od nasilja u obitelji, s obzirom da se tu radi o većoj stigmi, o daleko prikrivenijem problemu jer su žrtve puno rjeđe spremnije prijaviti obiteljsko seksualno nasilje i prolaziti kroz cjelokupni dugotrajni postupak. Za zadnju promjenu Kaznenog zakona iz 2013. godine mogu reći da je ponovno na štetu žrtava seksualnog nasilja, smanjivanjem zapriječene kazne od 1 do 10 godina, a počiniteljima se dodijeli najčešće minimalna zapriječena kazna. Vrlo često dolazi do izjednačavanja žrtve i nasilnika, policajci da to odradili sa manje propusta nisu određivali tko je primarni počinitelj u situaciji nasilja obitelji pa bi onda prijavljivali i jednu i drugu osobu, i onu koja je primarni počinitelj i onu koja se u toj situaciji branila, tako da tu nije dolazilo do temeljne razlike što su čak i stručnjaci u izvješću iz Europe ustanovili kada su analizirali kada su analizirali situaciju u Hrvatskoj. Naglašavam da je ipak posljednjih godina policija ipak napravila značajniji napredak u prepoznavanju počinitelja nasilja. Najviše zamjerki i dalje prema pravosuđu koje kod nas ne funkcionira takvom brzinom i promjenom kako bi trebalo. Po Zakonu o zaštiti nasilja u obitelji, ti se postupci trebaju žurno procesuirati, međutim događa se da oni idu u redovnu proceduru što se ne bi smjelo događati ali se nažalost ipak dešava. I Autonomna ženska kuća koja je dala puno primjedbi ali i Udruga Izvor su najčešće na to imali primjedbe, znači da se govori o hitnom postupku ali se to na kraju ipak ne realizira. Dakle, cijela ideja je bila da nasilje u obitelji se rješava na prekršajnim sudovima da bi postupak bio brz i efikasan. Međutim, ni ta ideja nije zaživjela jer suci to ne provode onako kako je propisano, nego sve ide u redovnu proceduru, a trebalo bi ići hitno. I onda žrtva nije zaštićena a napravila je veliki iskorak, prijavila je nasilje, bila je u policiji, bila je na sudu, odvažila se sve to učiniti i onda je sud zakazao, prozvao i pozvao i žrtvu i počinitelja za 3, 5, 7 ili 9 mjeseci, to je prekasno. To je dug period u kojem imamo osobu koja je najizloženija, imamo iznimno ugrožavanje njezinog života i sigurnosti nje i djece, jer sustav nije reagirao kako treba. Tu ženu se može smjestiti u sklonište ali onda mora ići na posao, mora pratiti dijete u vrtić ili u školu, ona ne može biti godinu dana zatvorena a svaki put kad iziđe van je ugrožena i sustav je tu ako nije odrađen postupak na prekršajnom sudu i nije izrečena zabrana približavanja, zapravo izlaže velikoj opasnosti. Kada bi se postupak provodio brže, bilo bi efikasnije. I nešto i djeci. Djeca su najosjetljivija skupina u kod nasilja u obitelji. kada dijete živi okruženo ili je žrtva obiteljskog nasilja, izloženo je traumi koja će s vremenom prerasti u trajni ožiljak s kojim će se morati boriti cijelog života. Osim utjecaja na djetetov psiho-fizički razvoj, traume mogu utjecati i na razvoj mozga te uzrokovati nedostatni razvoj. Simptomi traume s vremenom se ne smanjuju već rastu, i imaju utjecaja na svaki i najmanji djelić života djeteta a kasnije odraslog čovjeka. Nasilje je danas nažalost sve raširenija pojava a od onog obiteljskog preko nasilja na ulici, u školama, na stadionima, prema osobama koje su po nekom obilježju drugačije a koje napadač zlostavljač smatra prijetnjom. Nasilje u obitelji prisutno je u svim državama svijeta. I danas smatramo po procjeni da je svakih petnaest minuta fizički zlostavljana jedna žena.

Nadalje, dijete dobiva poruku da je zlostavljanje normalan oblik ponašanja i općenito upija viđeno negativno ponašanje te može steći zaključak kako je zlostavljanje ispravno te će ga vjerovatno pokušati i samo izvršiti nad žrtvom koju će u nekom trenutku procijeniti kao slabiju i manje vrijednu. Kako do toga ne bi došlo, potrebno je prepoznati, pružiti pomoć djeci i žrtvama i svjedocima nasilja. I za kraj, žene i djece, žrtve obiteljskog nasilja su jedna od najosjetljivijih kategorija socijalno isključenih. Još uvijek imamo nedostatno edukaciju svih onih osoba koje se nalaze ili će se tek sutra nalaziti na radnim mjestima u lancu suzbijanja nasilja u obitelji, od policije, pravosuđa, pomagačkih struka, uključujući i centre za socijalnu skrb ili centre za zaštitu mentalnog zdravlja. Još uvijek osobe u tim sustavima u svojoj osnovnoj edukaciji, na fakultetima, ne dobivaju dovoljan broj sadržaja koji se tiču nasilja u obitelji dok u pogledu seksualnog nasilja apsolutnog nasilja nisu informirani. Prema trenutno važećim europskim propisima, hrvatskim gradovima još uvijek nedostaje mjesta u skloništima za žene i djecu žrtve partnerskog nasilja, nemamo dovoljan broj centara za žrtve seksualnog nasilja. U ovom času u Hrvatskoj postoji ponuđena tek polovica mjesta u skloništima od brojke koju bi zapravo trebali imati na raspolaganju. Hrvatska još uvijek nije ratificirala Istanbulsku konvenciju, nadamo se da hoće, odnosno Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koja će nadam se, kad se ratificira dati određenu snagu za organizacije civilnog društva ali i veću sigurnost za žene žrtve nasilja da one mogu pouzdano znati da će biti odgovarajuće dobri pravnu podršku ali i sve druge pomoći podrške koje su im potrebne kako bi mogle proći kroz traumatska iskustva koja su doživjele i ponovno uspostaviti kontrolu nad svojim životima. Dakle, zakon je u e-savjetovanju dobio puno primjedbi, te primjedbe najvećim djelom nisu usuglašene, danas imamo konačni zakon. Unatoč mnogim primjedbama koje bi mogle poboljšati taj zakonski prijedlog klub MOST-a nezavisnih lista će ipak podržati ovakav izgled zakona mada smatramo da će on ubrzo isto tako trebati tokom vremena zapravo i trebati izmjene koje su predlagane ali sada nisu ušle u njega.

Izvolite. Pa ja bi samo htio kolegici ukazati, zahvaljujem na riječi, htio bi ukazati, iako da iako je svima Ustav puna činjenica da je potrebno ratificirati Istambulsku konvenciju, da je na matičnom odboru početkom ovog tjedna, vladajuća većina glasala protiv usvajanja Istambulske konvencije, prema tome smatram da je to nešto što treba što više govoriti o tome i u javnosti i da činjenica da će Vlada dati svoj prijedlog zakona o ratifikaciji.

Nisam znala za to gospodine Varga. Ja sam samo htjela bi napomenuti da sam vidjela jaku dobru intenciju u sadašnjoj administraciji unutar Ministarstva za demografiju i socijalnu skrb. Jako dobre namjere sadašnje ministrice i njezine državne tajnice koje su zapravo pokrenule cijelu priču, napisan je prijedlog Zakona o ratifikaciji Istambulske konvencije i nacionalne strategije za borbu protiv žrtava u obitelji koji je odličan tekst koji će omogućiti jedna okvir, a isto tako nadam se da u Ime obitelji kao jedna stranka koja uporno ide protiv nečeg što je danas civilizacijska jedna norma koju moramo prihvatiti, neće imati većeg utjecaja i da će saborski zastupnici ratificirati tu konvenciju u vrlo skoro vrijeme, uz podršku svih saborskih zastupnika.

Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Klub HDZ-a podržava ovaj zakon. U prvom čitanju smo imali opsežniju raspravu, tako da ću sada iskoristiti priliku te ujedno reći da se paralelno radi na nekoliko polja, osim ovog zakona, budući da su određene odredbe Istambulske konvencije već inkorporirane u ovaj zakon i još 2 zakona koji su u pripremi. Ovaj zakon inače spada u one zakone koji se među ostalima moraju mijenjati i zbog ratifikacije konvencije koja će se dogoditi u 4 kvartalu ove godine, kako je najavljeno iz resornog ministarstva i donošenje zakona o istoj, dakle o tzv. Istambulskoj konvenciji. Kao što znamo do prijedloga ovog zakona je došlo iz nekoliko bitnih razloga, pa ću vrlo kratko podsjetiti, prije prvog čitanja, smo već vidjeli da stari zakon, a do 2003. godine je obiteljsko nasilje išlo po obiteljskom zakonom. Taj stari zakon je imao određene manjkavosti i neprovedivosti u praksi i druga obveza koja je nametnula donošenje ovog zakona je, su prije svega 2 međunarodna dokumenta, ali i još neki dokumenti koje neću sada spominjati, ali već spomenuta tzv. Istambulska konvencija, te direktiva Europskog parlamenta i Vijeća iz 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih dijela. I naravno, kao što sam rekla još neki dokumenti. Kao što znamo iz prakse, potreba za zakonom je velika, jer vidimo, nažalost brojne dosadašnje slučajeve nasilja u obitelji, statistika pokazuje da je samo tijekom 10 mjeseci prošle godine, bilo 267 kaznenih djela nasilja u obitelji, od čega su 232 slučaja žene, a prošle godine ubijeno je 9 osoba i 11149 prekršajnih dijela nasilja u obitelji. Važno je napomenuti vrlo kratko da ovaj zakon ide prema rješavanju jednog problema kojeg je spomenuo i državni tajnik Juro Martinović, dakle Hrvatska je u nekoliko navrata pred Europskim sudom za ljudska prava bila osuđena zbog povrede načela … [[Govornik se ne razumije.]] i za dvostruko suđenje, dakle za isto djelo, odnosno preklapanja opisa prekršajnih i kaznenih djela. U tom smislu važno je istaknuti da su ovim zakonom usko povezani kazneni i prekršajni, odnosno drugim riječima, primjenjuju se opće odredbe prekršajnog i kaznenog postupka, ondje gdje to nije regulirano ovim zakonom. Objektivno govoreći, nekoliko članaka bilo je sporno i bili su predmet rasprave u prvom čitanju i na pojedinim odborima. Neću ih sada nabrajati, dio je podnesen i kroz amandmane. Zakon je sada u drogom čitanju, a novi moment je da je sada mjerodavno Ministarstvo pravosuđa a ne više Ministarstvo demografije i socijalnog rada, što je jasno potpuno logično i opravdano. Odredbe koje su iz europske legislative sada su inkorporirane i ovaj zakon i one su vrlo korisne i vrlo poželjne i od vrlo važnih mogućnosti, ja bih navela samo 2. To je mogućnost hitne zaštite žrtava nasilja kroz mjere koje štite žrtvu i bolje su riješene i bolje su regulirane nego što je bilo prije, a isto tako iako je u naslovu zakona riječ obitelj. On je sukladno europskoj legislativi već sada proširen i u stvarnosti se on odnosi na puno šire formalne i neformalne zajednice. Također bitna novina je udaljavanje nasilnika od žrtve ili sprečavanje ili bolje reći prevencija od opetovanog nasilja jer statistike pokazuju, a i relevantna istraživanja ne samo MUP-a nego i drugih resornih ministarstava da nažalost opetovano nasilje završava često i kobnim ishodom odnosno ubojstvom žrtve od strane tog istog nasilnika koji nije bio adekvatno sankcioniran odnosno kažnjen. Uvijek treba naglasiti da je najbolji način da se prevenira nasilje dakle kvalitetna legislativa. Mislim da je ovaj zakon korak prema tome, na dobrom smo putu, sada uvodimo novine, također bitna je i edukacija radi se i na tom kroz resorno ministarstvo. A ono što je možda i najvažnije, uvijek volim reći da je obitelj odnosno odgoj i svijest o tome jeli nasilje prihvatljiv oblik ponašanja ili nije odnosno jeli nasilje nešto na što gledamo kao na normalno ponašanje ili ne.

Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvažena zastupnice Petrijevčanin. Naime, čudi me da ste vi sada spomenuli da će HDZ ova Vlada poslati u ratifikaciju Istambulsku konvenciju jel ste vi prije dok je bila vlada Zorana Milanovića govorili da vi to nećete prihvatiti i jako ste kritizirali to i vaši zastupnici su govorili da je sporna rodna ideologija koja se spominje u toj Istambulskoj konvenciji. Pa me zanima evo posljednjih dana ja sam doista malo zbunjen, naime sve ono za što se zalaže SDP to ujedno i vi podržavate, sve ono za što se zalaže HDZ podržavaju zastupnici SDP-a, vidjeli smo na glasovanju petak. Oni su podržali i CETA-u i slanje ruskih vojnika na rusku granicu, evo vidjeli smo jučer su se složili zajedno oko GMO-a pa doista sam zbunjen. U biti koja je funkcija vlasti u Hrvatskoj, koja je funkcija oporbe, imamo li mi ustvari u ovom Saboru veliku koaliciju već na djelu? Dakle evo ponavljam još jednom, dok je bila vlada Zorana Milanovića žestoko ste ovo kritizirali, a sada to isto što ste kritizirali sami šaljete u proceduru. Odgovorit ću iako ne znam na koga je adresirana ova replika jer zasigurno na mene nije. Što se tiče Istambulske konvencije ona je potpisana 2013. godine, zašto nije do danas odnosno do ove godine nije ratificirana, to su odgovornosti nekih bivših vlada. Ova Vlada je najavila ratifikaciju Istambulske konvencije nekoliko puta i ona je predviđena za zadnji kvartal ove godine. Još u prosincu je premijer najavio u okviru svog programa da su predviđena financijska sredstva budući da ratifikacija Istambulske konvencije podrazumijeva izmjenu nekoliko zakona i financijska sredstva koja idu shodno tome.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče, poštovani zastupnici. Mi se nalazimo uoči drugog čitanja Konačnog prijedloga Zakona o zaštiti nasilja u obitelji i iako je u prvom čitanju bilo vrlo opširno rasprave o svim točkama toga zakona ja ću ovdje ukratko ipak se vratiti na neke točke koje smatram da su najbitnije i koje smatram da bi trebale doprinijeti jednoj pozitivnoj praksi. Svjesni smo toga da su žrtve nasilja u obitelji pretežno žene. Prema postojećim statističkim podacima broj ubijenih žena kao žrtava nasilja na godišnjoj razini se kreće od 22 do 45 godišnje. Svakih 28 dana ubijena je jedna žena, a svaki dan 30 žena žrtve su obiteljskog nasilja. Dakle ti podaci statistički kojima baratamo su vrlo poražavajući i oni su na neki način dokaz da sva dosadašnja zakonska regulativa i postupanja nadležnih tijela nisu bila dovoljno učinkovita. Mi upravo u tom smislu pozdravljamo neke izmjene i novine koje donosi ovaj zakon i nadamo se da će bitno doprinijeti promjeni te prakse. Naš Ustav kao jednu od osnovnih vrednota navodi ravnopravnost spolova, osim toga u našem Ustavu se jamči svim građanima zaštita od bilo kojeg oblika diskriminacije i zlostavljanja. Upravo na temelju tih ustavnih odredbi kao i na temelju različitih međunarodnih propisa donesen je i ovaj zakon. E sada neke novine koje on donosi, a koje smatramo da su vrlo kvalitetne, prije svega u ovom zakonu unosimo direktive EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Tako da sada ovim zakonom reguliramo postupke i način postupanja tijela koja su obavezna sa posebnom dužnom pažnjom postupati prema žrtvama obiteljskog nasilja sve u cilju sprečavanja daljnje viktimizacije. Osim zaštite žrtava, žrtve danas taksativno u zakonu imaju točno određena prava pa je to pravo pristup službama za potporu žrtvama nasilja, djelotvorna psihološka i druga stručna pomoć, zaštita od zastrašivanja i odmazde, zaštita dostojanstva tijekom ispitivanja žrtve kao svjedoka, pratnja osobe od povjerenja prilikom oduzimanja radnji saslušanja i slično. Zatim tu je pravo na tajnost podataka, pravo da se na zahtjev žrtve dobije obavijest o tijeku postupka protiv nasilnika itd. Dakle to su one odredbe koje smo mi sada unijeli a u cilju zaštite daljnje traumatizacije i viktimizacije same žrtve obiteljskog nasilja. I mi vjerujemo da bi upravo te mjere mogle dodatno zaštiti žrtvu i biti u praksi vrlo pozitivne. Nadalje, u ovom zakonu sada se proširuje i krug osoba na koje se on primjenjuje. Od prvog do drugog čitanja se primijenila regulacija na način da se u prvom čitanju navodilo da članovi obitelji u smislu ovog zakona i onda je bilo taksativno navedeno koji su to članovi obitelji, u smislu ovog zakona ovdje se sada u drugom čitanju vidim to izbjegava obzirom da su nastali prijepori oko toga tko su članovi obitelji iako se to odnosi samo na ovaj zakon. Pa je tu sada navedeno jedan puno širi krug osoba, znači to je bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, neformalni životni partner, njihova zajednička djeca, djeca svakog od njih, srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj lozi, zaključno do trećeg stupnja, srodnici po tazbini u bračnoj i izvanbračnoj zajednici do zaključno drugog stupnja, posvojitelji i posvojenik. E sada obzirom da se odustalo od formulacije da se navode, da su to članovi obitelji u smislu ovog zakona mi smatramo da nije bilo prepreke i razloga i da se propusti u tom navođenju navesti i intimnog partnera. Jer svjedoci smo često nasilja između partnera koji ne moraju živjeti zajedno i gdje zajednica ne mora biti, ne mora biti trajnijeg karaktera. Tako da smatramo da se i taj oblik intimnog odnosa mogao navesti u ovom zakonu. Člankom 10. se sada definiralo znači što se to smatra nasilje u obitelji i tu se stavilo jedan puno širi dijapazon odnosa kako bi se znači pogodovalo odnosno kako bi se zaštitile žrtve u obiteljskom, u tom obiteljskom okruženju. Pa je sada uz tjelesno nasilje, tjelesno kažnjavanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje navedeno i ekonomsko nasilje a prilikom ovog drugog čitanja je dodano zanemarivanje potreba osoba sa invaliditetom. Od prekršajno pravnih sankcija ovaj zakon predviđa zaštitne mjere, novčanu kaznu, kaznu zatvora i druge prekršajno pravne sankcije. Tu je obavezno psihosocijalni tretman, zatim slanje liječenja od ovisnosti a posebno su tu dobro obrađene mjere, zabrane približavanja i uhođenja žrtava i udaljenje nasilnika iz zajedničkog kućanstva. Naime, do sada je bila loša praksa, kada je najčešće žena prijavila nasilje u obitelji ona je nakon toga bila prisiljena iseliti iz kuće. Obzirom da ova mjera se izdaje u roku od 24h, obzirom da njen rok trajanja može biti od 2 mjeseca do godine dana mi smatramo da će ona doprinijeti kvalitetnijem rješavanju tog pitanja, da će sada one osobe koje su žrtve nasilja u obitelji imati mogućnosti da eventualno koji moraju iseliti imati će jedan razumni rok unutar kojeg će moći znači se organizirati svoj život, pronaći si smještaj, eventualno zaposlenje. I na neki način smatramo da je ovom mjerom se bitno doprinijelo rješavanju tog problema koji je bio prethodno a to je da su se žrtve nasilja u obitelji našle nakon prijave na ulice. Znači to su neke od bitnijih novina ovog zakona, one naravno nisu jedine ali neke od kvalitetnijih izmjena i zakon je, za zakon možemo reći da je on u načelu dobar, naravno on nije idealan i uvijek može biti i bolji i sveobuhvatniji. Diskriminacija i zlostavljanje žena je problem društva, ono kreće unutar obitelji a onda ide i izvan te obitelji. Tako da bi se riješio općenito taj problem diskriminacije zlostavljanja on mora, njegovo rješavanje mora biti sveobuhvatnije. Osim ovog zakona moraju se regulirati i veći broj zakona, mora se u to uključiti veći broj državni institucija pa čak i ne vladin sektor. Već smo nekoliko puta isticali taj problem koji i na koji način se on može riješiti a to je upravo ratifikacija Istambulske konvencije. Klub SDP-a je pokrenuo ratifikaciju Istambulske konvencije i to simbolično na 8. mart ove godine 2017. godine. Ta Istambulska konvencija je bila i na nadležnom odboru predstavljena od predlagatelja međutim prijedlog za njenu brzu ratifikaciju nije prošao nažalost. Iako mi smo sada svjedoci toga da ide e-savjetovanje za konvenciju i vladajući najavljuju da će ona biti ratificirana krajem godine. Mi ćemo to podržati i naravno pozdraviti i nadati se da će to stvarno tako i biti. Jer samo Istambulska konvencija će nas prisiliti, znači da sveobuhvatno uredimo zakonodavni sustav i da pokrenemo sve institucije u borbi i zaštiti osoba od obiteljskog nasilja, od bilo kakvog oblika diskriminacije i zlostavljanja. Naime, Istambulska konvencija, ona državama potpisnicima nameće obavezu i da se promijeni stav rodne uloge i stereotipa u društvu. Ona potiče na edukaciju stručnjaka za rad sa žrtvama, ona podiže svijest o štetnosti nasilja i posljedicama traumatičnosti nasilja, ona podiže kvalitetu obrazovanja u tom smjeru, potiče na suradnju nevladinog sektora, medija i privatnog sektora da se aktivno uključe u zaštiti žena od nasilja i diskriminacije. Države potpisnice moraju osigurati dovoljno novčanih sredstava da bi se aktivno financiralo liječenje i pomoć žrtvama nasilja, da bi se financirale sigurne kuće, telefonske linije. Zatim mora se kompletno urediti i prilagoditi kazneno zakonodavstvo kako bi se osiguralo kažnjavanje nasljednika, kako bi se postupak zaštite žrtve i provođenja postupka protiv nasilnika proveo što brže i što efikasnije. Dakle to su te neke mjere na koje ćemo biti prisiljeni da ih poduzmemo jer trenutno situacija u našoj državi je takva da mi imamo nekih 10-ak skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, da ta skloništa imaju ograničeni kapacitet i da naravno sve osobe ne mogu biti zbrinute. Zatim, mi imamo nacionalnu strategiju odnosno mi nemamo danas Nacionalnu strategiju o zaštiti od nasilja jer je ona stara istekla, to je bilo period do 2011. do 2016., nakon što je ona istekla mi ju nismo evaluirali niti smo donijeli prijedlog nove strategije, navodno je sada nova strategija u postupku e-savjetovanja, to sam sad čula tijekom rasprave, ali nisam znala prije. Tako da je to i u ime kluba SDP-a mogu reći da ćemo mi podržati ovaj zakon u drugom čitanju iako smatramo da još to uvijek nije dovoljno, da će tek nakon ratifikacije Istanbulske konvencije se početi ozbiljno raditi na rješavanju toga problema, tj. suzbijanja nasilja i bilo kakvog oblika diskriminacije i vrijeme je konačno da samim tim uređenjem sustava pokažemo da nam zaštita žrtve nije samo deklaratorna karaktera nego da u tom smislu poduzmemo i nešto konkretno. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Marti Luc-Polanc. Izvolite. Kolegice, po meni ovdje svi zaboravljamo u prvom čitanju smo puno govorili o uzrocima, najčešćim uzrocima nasilja u obitelji. To je uglavnom alkoholizam, u obitelji i alkoholizam koji utječe na to nasilje, naravno i droga, ali alkoholizam je onaj ključni problem gdje naš sustav nije omogućio kako te ljude koji se liječe od alkohola od te bolesti, ovisnosti, i stvaraju problem u svojoj obitelji nasilje nad svojom djecom, suprugom ili bilo kime, sustav nije našao mogućnosti, osim što je prebacio kod presuda da se to klubovi liječenih alkoholičara, da oni preuzmu obavezu kontrole tih znači ljudi koji rade, ponavljaju ekscese u svojoj obitelji, tj. nasilje u obitelji. to je činjenica da naš sustav nije znači omogućio da se dovoljno briga o žrtvi ali i počinitelju kojega treba spriječiti da to napravi.

Odgovor kolegica Luc-Polanc.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Tema obiteljskog nasilja je je naravno jedna izuzetna osjetljiva tema, odnosno osjetljivo područje i podaci koji govore o tome koji su nam dostupni kroz razna istraživanja i kroz statistike koje se prate i u Hrvatskoj ali i šire znači i u Europi a i svjetskim razmjerima, nažalost su loši, odnosno više su nego zastrašujući znači koliko ima statistički zabilježeno nasilja u obitelji tokom jedne godine na pojedinom području. Svaki zakon pa evo ovaj zakon koji smo sad nakon 6 godina čini mi se išli u novi prijedlog donosi izmjene odnosno promjene koje sigurno čine jedan korak naprijed, prije svega u zaštiti žrtve. Intencija je ovog prijedloga da se napravi katalog prava žrtava nasilja u obitelji, kako bi se upravo ojačala njihova pozicija tijekom postupaka te kako im se omogućilo aktivno sudjelovanje u procesu i spriječila se dodatna traumatizacija i sekundarna viktimizacija sudionika nažalost u aktu nasilja. Tako da naš klub će podržati ove izmjene jer one idu u pravcu da se poprave propisi odnosno da se popravi ovaj zakon, kako bi se prije svega kažem zaštitile žrtve nasilja, Međutim, istaknut ću da od svih primjedbi koje su bile tijekom i rasprave u prvom čitanju, i tijekom rasprava na odborima, jedan dobar dio je usvojen što nam je posebno drago, jedan dobar dio primjedbi usvojen i uključen u ovaj prijedlog za drugo čitanje, ali jedan dio i nije. S obzirom da smo svi već puno govorili u prvom čitanju o ovom prijedlogu zakona, ja ću u ovom drugom čitanju ustvari istaknuti ono što je u raspravi i na odborima a i u prvom čitanju naglašeno kao problem, a što nije prihvaćeno, između ostalog, jedan od problema koji se pojavio, a koji se ovim zakonom predlaže je to do da se liječnici, odnosno službene osobe koje su prisutne u trenutku prijave nasilja, odnosno koji su svjedoci nasilja kod samog slučaja liječenja, odnosno prisustva liječnika, da su dužni to prijaviti, što mislim da nije sporno da su dužni, ali se predlaže dosta visoka kazana za one koji to ne učine. Naime, ta kazna nažalost je predviđena takva da je višestruko veća od kazne onoga koji je nasilnik u tom procesu i to sigurno da ne šalje dobru poruku, to je prvo, protiv čega jesmo, a drugo bi bio jedan prijedlog, za kojeg mislim da i državni tajnik u raspravi rekao, da bi se možda trebalo iznaći određeno rješenje, a to je da konkretno recimo, liječnici koji takvu prijavu izvrše imaju određenu zaštitu, odnosno da ih se u cijelom daljem procesu zaštiti od tog istog nasilnika kojeg su prijavili, odnosno tog čina kojeg su prijavili. Ja mislim da bi to bilo izuzetno dobro, ne znam da li ste u međuvremenu razgovarali u ministarstvu, mislim da bi imali daleko efikasniji taj cijeli sustav, jer bi se ti ljudi koji to rade, znači ljudi po službenoj dužnosti, dal su to liječnici ili socijalni radnici ili neki drugi koji su u tom cijelom lancu zaduženi sigurno češće usudio ja bi rekla to prijavili i osjećali bi se u tom cijelom procesu sigurniji. Osobno znam, jedan slučaj gdje jedna osoba koja je bila žrtva nasilja gdje je bilo potpuno evidentno, po povredama i po svemu da je žrtva nasilja, ona sama nije bila dovoljno hrabra da to prijavi, ali nisu nažalost prijavile ni službene osobe. E sad, koji su razlozi, vjerojatno postoji taj strah, to je prvo, znači strah kod tih ljudi koji su u tom procesu za to zaduženi, a ovo što mi dodatno smo uveli mogućnost da će biti kažnjeni mislim da će dodatno stvoriti problem. Trebalo bi ih obvezati, ali bi ih trebalo i zaštiti i sigurno da bi onda u tom slučaju imali više tih riješenih, ja bi rekla slučajeva nasilja i udaljili bi onda žrtve od nasilnika. Isto tako bila je jedna potaknuta rasprava o vezama, u principu su to djevojke i mladići koji dugo hodaju, koji su u nekakvoj izvanbračnoj, odnosno u vezi su ali ne žive na istom mjestu, ne žive u zajedničkom domaćinstvu i ima argumenata na strani, kaže Ministarstvo pravosuđa, a to je da oni u slučaju nasilja podliježu drugim zakonima, odnosno kaznenim prekršajnim zakonima kao i svako drugo nasilje. Međutim, skrenuta je pozornost i mislimo sa punim pravom da veze koje su emotivne prirode, koje traju dugo, su nešto sasvim drugo u odnosu na nekakve prijateljske ili slučajne veze u kojima se događa nasilje, za što, nažalost smo i svjedoci i kroz i vidimo da se dešavaju, pa čak nažalost, i ubojstava koja proizlaze iz takvih veza. Imali smo nedavno takav slučaj. Tako da definitivno u nekom narednom koraku bi trebalo razmišljati što šire zahvatimo sve odnose u društvu, odnosno sve potencijalne situacije u kojima se u takvim nekakvim zajednicama bez obzira dal su one formalne ili nisu formalne događa nasilje koje može imati predznak obiteljskog nasilja. Ono što isto tako podržavamo, a imali smo i o tome na matičnom odborom raspravu, a to je ratifikacija Istambulske konvencije, koja će sigurno doprinijeti da se ovaj problem rješava sustavno, da se izdvoje u konačnici i sredstva koja za to trebaju, jer svi smo svjesni toga da implementacija konvencija i provedba konvencije iziskuje i određena financijska sredstva. Međutim, to je ono od čega mi ne smijemo bježati. Mislim da je vrijeme nakon što su gotovo sve zemlje u našem bližem okruženju, znači u našoj regiji, naši susjedi s kojima se često volimo uspoređivati i govoriti da smo od njih puno napredniji, puno ispred, oni su svi tu konvenciju ratificirali i mislim da je krajnje vrijeme da se to učini. Kolege iz SDP-a su predložili da se to učini odmah, na odboru to nije prošlo, međutim, mislim da to kad dođe na plenarnu sjednicu možda bude drugačije raspoloženje. Pa ja pozivam kolege, s obzirom da i Vlada ima plan krajem godine staviti tu ratifikaciju u proceduru da možda eto za kraj našeg zasjedanja ne bi bilo zgorega da se dogovorimo da ratificiramo tu konvenciju i da počnemo po njoj postupati. Evo to bi bili naši prijedlozi. Da se još ovoj 2, 3 stvari koje smo naglasili razmisli, a naravno podržati ćemo prijedlog zakona o drugom čitanju. Uvažena kolegica Željka Josić Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice, drago mi je što ste spomenuli upravo ljude koji su prvi u kontaktu sa žrtvama nasilja. O tome smo i jučer vodili, ja bih rekla prilično konstruktivnu raspravu na našem odboru. Drago mi je što smo konačno spomenuli one koji prvi dolaze u kontakt sa žrtvom. I nažalost, i oni postanu s vremenom žrtve. Često se događa da ni liječnici ni socijalni radnici nisu zaštićeni od samih nasilnika, bilo da se radi o verbalnom ili fizičkom nasilju. Ono što smo predložili državnom tajniku, nije samo smanjivanje novčane kazne ako se to ne prijavi. Dakle nitko od ljudi koji rade u sustavu sigurno neće reći ja to neću prijaviti. Svi će prijaviti, ali i mi koji radimo u tom sustavu želimo isto tako zaštitu jer morate shvatiti da i mi imamo svoje obitelji koji isto trpe zbog našeg posla. Kazna kakva god bila, pogotovo jel ona tri tisuće ili dvadeset ili pedeset tisuća kuna neće toliko utjecati hoće li se nešto prijaviti ili ne. ono što će zbilja utjecat bit će to da mi trebamo nekom pomoć i da u tom cijelom sustavu možemo svi dobro funkcionirati.

Zahvaljujem uvaženoj kolegici Josić na replici. Izvolite. Da kolegice Josić, ja sam imala potrebu naglasiti ovu primjedbu koja je jučer izrečena i o kojoj se govorilo doduše i u prvom čitanju vezano za prijedlog ovog zakona jer smatram i osobno, a i naš klub smatra da tu na početku možda rješavamo jedan dosta važan problem. Naime, mi smo patrijarhalno društvo još uvijek bar ga generalno kao takvog možemo okarakterizirati i na neki način još uvijek dosta konzervativno što ne mora nužno biti loše, ali sigurno da kod dobrog dijela ljudi koji se bave ovakvim poslom, znači koji su ti koji se prvi susreću sa nasilnicima, bez obzira da li su to liječnici ili socijalni radnici ili neki traći u humanitarnim udrugama ili u nekim drugim udrugama koji se bave zaštitom ili prava žena ili zaštitom žena od nasilja ili djece itd. ima ih puno, znači da tu neku primarnu prije svega predrasudu, a onda i strah koji iz toga proizlazi vjerojatno je sasvim opravdan s obzirom na iskustva kolega i drugih i ono sve što čitamo kroz medije, sigurno da bi se trebali postaviti tako da na tom samom začetku te ljude koji moraju imati jednu određenu građansku hrabrost da to učine da ih zaštitimo na primjeren način, da ih direktno i njih ne ugrozimo i da ne isprovociramo nekakvo potencijalno buduće nasilje, ne više sada u obitelji nego ono koje izlazi iz tog okvira.

U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite.

Dame i gospodo. Htio bi reći da je najveći uzrok nasilja danas ekonomsko nasilje i to ekonomsko nasilje koje se provodi nad državom automatski se provodi nad svakim njenim članom odnosno pojedincem i zbog toga ljudi žive u siromaštvu, nemaju novaca itd. I ako pitate ljude koji se svađaju najčešće se svađaju oko novaca u obitelji, muž, žena, djeca itd. i ja vjerujem da kada bi ta nestašica novca bila smanjena odnosno kada bi bilo više novaca da bi se onda ljudi unutar obitelji manje svađali. I još jedna stvar, često puta ako pitate žene koje trpe nasilje one vam na kraju kažu, pa da je recimo ja jesam žrtva nasilja, ali ako napustim recimo muža ja nisam ekonomski samostalna osoba, znači ja ne mogu pronać normalan posao od kojeg ću moći platiti stanarinu, režije i živjeti normalan život. I zato ne samo da zbog nedostatka novca dolazi do nasilja nego jednom kada dođe do nasilja opet zbog nedostatka novca ljudi pristaju na nasilje. I ovaj zakon nažalost ne ulazi u taj jedan, ja bih se usudio reći, fundamentalni temeljni suštinski uzrok nasilja. I na kraju krajeva nasilje se ne vodi u obitelji u smislu član nad članom nego se vodi i od države odnosno društvom nad obitelji. deložacija, iskapčanje vode ili struje, to je u biti nasilje nad obitelji, takva vrsta nasilja također nikoga nažalost ne zanima. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na ovoj raspravi. Izvolite. Nedostatak novca i ekonomski problemi, nestabilnost, nedostatak posla jesu jedan od problema frustracije u Hrvatskoj, ali nasilje u obitelji dešava se u svim kategorijama obitelji u siromašnim obiteljima, u bogatim obiteljima, u visokoobrazovanim obiteljima.

To je netočno. Bračne tučnjave su ozbiljne i zahtijevaju pozornost društva ili žrtve uživaju u nasilju da nije tako otišle bi od zlostavljača. Ne mogu otići, nitko ne uživa kada je zlostavljan to je činjenica ili mit žrtva uzrokuje nasilje zlostavljena žena je to tražila, to nije istina. Zlostavljač uzrokuje nasilje i on je odgovoran za sve svoje akcije, samo što žena ponekad nema snage okrenut cijelu priču jel zna da odlazi u neizvjesnost. E tu je sada problem da će možda jednostavnije otići ona žena koja je boljeg ekonomskog statusa, koja je zaposlena od ona koja zna da odlazi u potpunu neizvjesnost u Sigurnu kuću nakon koje u jednom trenutku mora izići, nema, nije školovana, nema dovoljno financija i tako. Tako da to isto da je jedini problem novac ne. Puno siromašnih obitelji su jako sretni ali imate i jako puno i bogatih obitelj, visokoobrazovnih koji su izuzetno nesretne. I odgovor, kolega Ivan Pernar, izvolite. Nisam rekao da je novac isključivi razlog zašto, odnosno nedostatak novca da je isključivi razlog zašto dolazi do nasilja ali vjerujem da je jedan od da tako kažem bitnih elemenata zbog kojih često, zbog kojeg često dolazi do nasilja. Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Pernaru. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Vezano o Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji osvrnuo bih se na članak 18. koji govori o zaštitnoj mjeri obveznog liječenja od ovisnosti. Dakle tu zaštitnu mjeru već u sebi sadrži i Prekršajni i Kazneni zakon. Prekršajnog zakona govori o zaštitnoj mjeri obveznog liječenja od ovisnosti u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine kada sud može izreći okrivljeniku koji je prekršaj počinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti o alkoholu, drogi ili drugoj vrsti ovisnosti ako postoji opasnost da će zbog te ovisnosti u budućnosti počiniti prekršaj i ista je stvar članak 69. Kaznenog zakona koji govori o toj sigurnosnoj mjeri. A naime znamo i kod patoloških kockara da je često puta povezana kockanje sa fizičkim nasiljem. Bilo je govora o više vrsta nasilja. Ovdje isto tako treba istaknuti kada govorimo o nasilju odnosno agresivnosti da to nipošto nije bolest nego da je to simptom i ovisno o tome radi li se o nekakvom poremećaju ličnosti ili se radi o duševnoj bolesti u užem smislu riječi, onda toj agresivnosti treba pristupati na različiti način. Više puta istaknuto je također nulta tolerancija prema nasilju, o dužnosti službenih osoba da prijave to nasilje i ono se u načelu i prijavljuje. Međutim puno veći je problem po meni kada osoba koja je žrtva nasilja sama ne želi da prijavi tog počinitelja tog nasilja i s time se mi susrećemo i u psihijatrijskim ambulantama jer je pitanje što poslije i što nakon, što kad on iziđe iz pritvora, kakva će biti daljnja situacija. Jedan od problema koji se pojavljuje vezano uz izricanje zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti jest što suci ponekad ne izriču zaštitnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti kao i zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana da bi čim prije završili spis. Jer oni su na neki način prisiljeni da što više radi statističkih pokazatelja čim prije završe određene postupke. A ukoliko se izrekne mjera obveznog liječenja od ovisnosti koja je u načelu godinu dana onda je pitanje slanja obavijesti od strane zdravstvene institucije, bilo da se radi o županijskim službama Zavoda za javno zdravstvo, bilo da se radi o bolničkim ustanovama, one su dužne izvješćivati o tome da li ta osoba kojoj je izrečena zaštitna mjera dolazi redovito na tretmane. Druga isto situacija koju treba spomenuti je da postoji razlika koja je ovisno o županijama i poimanju nulte tolerancije prema nasilju. Naime, znamo da pojedine policijske uprave su puno, puno osjetljivije prema, što se vidi i na određenim pokazateljima, opet statističkim da postoje značajne razlike po pojedinim županijama vezano za pristupanje samoj nultoj toleranciji prema nasilju. Naime, sudac ne može izreći zaštitnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti, ukoliko netko od obitelji, jer čisto sumnjam da će sam počinitelj donijeti dokumentaciju, ukoliko netko od obitelji ne donese medicinsku dokumentaciju, ukoliko te medicinske dokumentacije nema on bi trebao naložiti psihijatrijsko vještačenje a onda su to opet dodatni troškovi i to opet na neki način smanjuje broj izricanja zaštitne mjere obveznog liječenja o ovisnosti. Također bih pohvalio dakle uvođenje kategorija vezano za osobe sa invaliditetom i osoba starije životne dobi u ovaj zakon, mislim da je to jako dobro.

Imamo dvije replike. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Ćelić, vi ste sada vrlo jasno nam objasnili što su simptomi a što je bolest u ovom slučaju. S obzirom da ste vi psihijatar i da vjerujem imate puno iskustva s time, pitala bih vas, koliko je po vašem mišljenju učestalost nasilja kod ovisnika a koliko kod osoba sa nekim drugim duševnim smetnjama?

I odgovor kolega Ćelić, izvolite.

Dakle, činjenica jest da su ovisnici najčešće pod utjecajem određene psiho-aktivne tvari ili u okviru apstinencijskoga sindroma pojačano agresivni, veća je vjerojatnost za nasilje, međutim, postoje i one osobe koje nisu ovisnici a mogu biti nekakvi poremećaji ličnosti, najčešće se tu radi o antisocijalnom poremećaju ličnosti, tada se može izreći mjera obveznog psiho-socijalnog tretmana gdje se onda taj tretman provodi u za to predviđenim institucijama. Tu isto tako dakle treba i spomenuti da ta agresivnost može biti i u okviru ukoliko određena osoba ima duševnu bolest u užem smislu riječi i zbog pogoršanja ta osoba je između ostalog i agresivna, ta agresivnost je jedan od simptoma pogoršanja te bolesti ali onda to nije sadržano u ovim zaštitnim mjerama nego se to rješava onda na drugi način, sukladno Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Zahvaljujem uvaženom kolegi Ćeliću na odgovoru. Izvolite. Pa kolega Ćeliću, meni je evo baš drago da ste vi u svojoj raspravi spomenuli i zaštitu osoba s invaliditetom ovim zakonom. Htjela bih reći da je i prijašnji zakon imao u određenim odredbama i u prekršajnim odredbama zaštitu osoba s invaliditetom, ali ovaj zakon što je za pohvaliti je dodatni implementirao u svoje odredbe Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom, što je izuzetno pohvalno. Naime, poznato je da su osobe s invaliditetom osobito žene s invaliditetom, dvostruko, trostruko više diskriminirane od ostalih žena ali su se izborile osnivanje SOS telefona za svoje osnaživanje. Osobe s invaliditetom nisu rado prijavljivale nasilje zato što je poznato da u svojim nasilnicima koji su nažalost vrlo često koji se nalaze u obitelji, ovise ekonomski i naprosto nije bilo moguće da se na bilo koji način izbore da se odvoje iz vlastite obitelji. Od kad u Hrvatskoj postoji SOS telefon, od tada možemo reći da su žene s invaliditetom sve češći pozivatelji na taj telefon, a nažalost moram reći u zadnje vrijeme, vrlo često i muškarci. Dakle, jednim osnivanjem telefona uspjeli smo osnažiti osobe s invaliditetom što je izuzetno pohvalno i evo danas ne bi smo voljeli da taj telefon zuji, bruji non-stop ali barem smo došli do te situacije da su se osobe s invaliditetom odvažile na prijavljivanje nasilja. Kolegice Lukačić, da kle u članku 8. je dodana posebna odredba kojom se određuje da osobe sa invaliditetom i osobe starije životne dobi kao žrtve nasilja u obitelji uživaju posebnu zaštitu, i onda polije toga u članku 10. je dodan oblik, odnosno vrsta nasilja u obitelji, opisanog kao zanemarivanje potreba osoba s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo. Naša populacija sve više i više stari, time je sve veći i veći broj osoba koje imaju psiho-organske smetnje dakle demencije osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i nažalost nisu rijetke situacije, možda će to sad grozno zvučati ali to se osobito za vrijeme godišnjih praznika, kao što neki nesavjesni građani ostavljaju kućne ljubimce, isto tako vjerojatnost povećanog psihičkog zanemarivanja i zlostavljanja kako osoba sa invaliditetom tako i osoba koje boluju od različitih demencije u tim periodima godine više izražena, i posvješćivanje, dodatna informacija, dodatna edukacija, vezano za problematiku koju doživljavaju osobe sa invaliditetom i osobe starije životne dobi, svakako treba za pozdraviti i ovu razliku između prvog i drugog čitanja, mislim da je to jako dobro da se u zakonu nalaze i osobe sa invaliditetom i osobe starije životne dobi.

Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, prvi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Hrvatski sabor je donio 2003. godine. Dotad je ova problematika bila tematizirana a samim time i nasilje sankcionirano to možemo s ove povišene povijesne točke reći, potpuno neprikladno, Obiteljskim zakonom. Od 2003. imamo jedan kontinuitet pozitivnih pomaka, kad se tiče upravo tiče procesuiranja, suzbijanja i zaštite od obiteljskog nasilja, tako da je već 2009. godine nakon ove šest godišnje primjene prvog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, došlo je do usvajanja zakona, upravo te 2009. godine uslijed već izrečenih i u raspravama, čuli smo manjkavosti koje su se povlačile u dosadašnjim rješenjima, a one su se ticale uglavnom, da se počinitelje nasilja, nije efikasno procesuiralo i da je došlo do neprikladne i samim time i neučinkovite zaštite i prevencija od nasilja u obitelji. 2009. imamo pozitivan novi pomak, a on se tiče prvenstveno što je u definiciji i određivanju onih osoba koje ulaze u obitelji došlo je do proširenja, to smo sad dijelom i spustili u ovom zakonu o kojem raspravljamo, ali možemo razumjeti razloge zbog kojih smo to napravili. Nadalje, 2009. godine došlo je do pozitivnog pomaka, jer se uvodi jedan novi oblik nasilja o kojem je danas raspravljano, a to je ekonomsko nasilje. Nasilje nedvojbeno ime mnoge forme i svim tim formama se treba suprotstavljati, ne postoje nikakve ideološke ili nekakve u ruhu opće humanosti, zavijane, razlozi i obrazloženja, zbog kojih bi trebali dopustiti i biti … [[Govornik se ne razumije.]] prema različitim formama i oblicima nasilja. Ovaj zakon iz 2009. godine iako je bio dobar i predstavlja pozitivan pomak, on je podložan svemu onome što je podložno ono što zalazi područje vremenitosti a to je da se nakon određenog perioda u ovom slučaju u perioda od 8 godina, došlo je do toga da i ovaj zakon treba izmijeniti i treba ga učiniti suglasnim s onim zahtjevima koje današnje vrijeme postavlja. Ti zahtjevi prvenstveno proizlaze iz toga ipak dosadašnja zakonska rješenja, svoja težišta nisu stavila na žrtvu. Jer je žrtva se našla izvan kazneno pravne zaštite i nadalje, mi bi upravo zbog te usmjerenosti prema žrtvi, tu žrtvi trebali zahvatiti jednom civilizacijskom optikom da ona bude vidljiva u onom humanom smislu. Što to znači? Mislim da je svakom jasno ili ukoliko nije jasno trebao bi žrtvu u obitelji promatrati kao nositelja ljudskosti. Žrtva je jedino ono ljudsko što u obitelji kojoj vrijedi mehanizam nasilja postoji. Žrtva je jedino ono što se našlo na braniku ljudskosti i zbog toga treba tu ljudskost zaštititi. Žrtva je čovjek, to govorim sa svim svojim antropološkim znanjima i bez ikakvog susprezanja, mogu reći da nasilnik nije čovjek. Nasilnik je samo mjesto gdje bi trebalo biti ljudsko, a to ljudskog nema. Mi trebamo donositi i usvajati, promišljati onim zakonskim rješenjima, koja će doprinijeti i tome da to ispražnjeno mjesto ljudskog bude zauzeto i da bude onaj oblik manifestativni do kojeg će doći do izražaja i sama ljudskost. Ovaj zakon pomaže žrtvi i to pomaže na način da joj pruža od psihosocjalne zaštite pa sve do pravno institucijalne zaštite. Ono što sam rekao kod prvog čitanja ovog zakona i dalje stoji. Držim da obitelj, trebamo, možemo i jedino je prikladno definirati, izvan svih ovih ideoloških rasprava kao zajednicu u kojem se događa jedan oblik zaštite, jedan oblik spontanosti, slobode i distribucije pozitivnih emocija. Obitelji koje nisu u stanju pružiti distribuciju pozitivnih emocija, slobode i zaštite, one nisu obitelji. Moramo razviti tu jednu rekao bih antologiju obitelji da podržavamo sve ono što pozitivno jest i da se to pozitivno razvija, a da sve ono što negativno jest, a nasilje svakako jest realnost koja je negativan, da razvijemo mehanizme i zakonske mehanizme, socijalne, medicinske, znanstvene da se nasilju suprotstavljamo na adekvatan način. A jedini adekvatan način je prekid nasilja. Ovaj zakon podržavam zbog toga što držim da je on prekid te ontologije obiteljskog nasilja. Podržavam ga zbog toga što je u potpunosti usmjeren prema žrtvi i što žrtvu ne zahvaća s jednim religijskim ruhom dopadljivosti patnje. Mi smo to do sada radili, to je gotovo oznaka naše civilizacije, da kad s nečim ne možemo izaći na kraj zbog nedostatka ili hrabrosti ili socijalne društvene, pravne tankočutnosti, da to gotovo uzdižemo na religijsku ili pseodoreligijsku dimenziju patnji koja je producirana voljom čovjeka nema mjesta u obitelji. Obitelj, jest mjesto, zajednica, ponavljam, distribucija pozitivnih emocija, zaštite, spontanosti ili slobode ili to nije. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marku Vučetiću na ovoj raspravi. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Vučetiću, dakle s vama se mogu složiti da bi riješili, zapravo da bi pokušali barem u djelu riješiti ovaj veliki problem, koji se događa u našim obiteljima, a ne smijemo na to žmiriti sigurno da treba biti velika doza osjetljivosti i društva, a pogotovo onih koji će ovaj zakon provoditi. Osim što mora imati određena znanja i kompetencije ti ljudi moraju imati motiv da rješavaju ove problem.

Kažu ovako da umješnost mnogih odvjetnika je u tome ne u smislu koja će pitanja postaviti nego za koja pitanje se odluče ne postaviti. Dakle i policija kada dođe na mjesto gdje se dogodilo nasilje oni se bave konkretnim događajem, zapravo oni ne mogu niti pitaju često puta što se događalo prije par godina. Mislim da je kolegica Josić tu rekla, to jedino liječnik koji je zna vjerojatno na temelju ako je to obiteljski liječnik zna šta se događalo godinama u toj obitelji, ali onda se postavlja pitanje tko će tog liječnika zaštititi ako on bude izašao s takvom prijavom. Dakle da bi ovaj problem riješili, a on je stvarno dubok treba biti osjetljivost čitavog društva i slažem se s vama, obitelj je na neki način svetinja, zadnja crta obrane i ljudskosti i naše slobode i svatko od nas će vam reći ako ga pitate svi će reći dalje ruke od moje obitelji, međutim nasilnici nemaju pravo to reći i sustav se mora miješati u ove.

Obitelj je svetinja, ona možda to ne treba svaki put biti jel ukoliko mi već polazimo od pretpostavke da je obitelj svetinja onda već zalazimo u jedan vid civilizacijske gotovo pripreme za koncentriranog nasilja u obitelji. Obitelj sama po sebi nije sveta, obitelj mi ne možemo promatrati s one razine kao što se to u udžbenicima nalazi da je to temeljna ćelija društva. Ona jest temeljna ćelija društva, ali ukoliko u njoj vlada upravo ovo što sam naveo, to su pozitivne emocije, zaštita, sloboda, briga. Ukoliko toga nema u međuljudskim odnosima onda ni međuljudski odnosi nisu sveti niti je obitelj sveta jel ona počiva na mehanizmu žrtvovanja. I ovo kažem ono što je najsnažnije, vi ste tu govorili o problemu zaštite zdravstvene do tijela progona, tu isto mi iščitavamo ovu civilizacijsku optiku benevolentnosti prema nasilju. Mi pokušavamo shvatiti kauzalitet nasilja, pokušavamo ga opravdati. Za nasilje nema opravdanja, a nasilje nećemo opravdati ukoliko jasno kažemo, žrtva je čovjek, nasilnik nije čovjek. Nasilnik čovjek tek može postati našim tretmanom. Sve ostalo su naše civilizacijske zablude da nasilju dademo samo novo ruho i da sljedeći put dođe opet u skoncentriranoj formi i nekog zahvati. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vučetiću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. Uvaženi kolega Ante Babić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Slušajući sva izlaganja svih klubova i pojedinačnih rasprava nastojat ću se zbog vremena ne ponavljati, ali ono što želim također da i državni tajnik gospodin Martinović čuje nekoliko opservacija i ono što se možda manje govorilo u ovim raspravama. Gospodin Vučetić je ponovio donošenje ovog zakona 2003. godine pa zbog određenih manjkavosti koje nisu tu bile došlo je do nakon šest godina i do izmjene i dopune zakona 2009. godine iako u Obiteljskom zakonu su postojale dvije odredbe koje su se ticale nasilja u obitelji. i opet nakon 2009. godine zbog kritika i stručne i pravne javnosti došli smo danas do Zakona o zaštiti nasilja u obitelji. Ono što želim reći jest da obiteljsko nasilje ne govori se često iako je ta pojava stvarno evidentna i prisutna u hrvatskim obiteljima. Prema ovim dostupnim statistika koje ste vi ovdje zapravo naveli srećom to obiteljsko nasilje jest upadu iako su ovi statistički pokazatelji koje ste vi naveli iz 2003. i 2009. godine nešto svježiji podaci iz 2011. govore da je bilo 17 tisuća okrivljenika za prekršaj obiteljskog nasilja i od toga je proglašeno krivima njih 14 tisuća, a u 2015. godini bilo je 13 tisuća okrivljenika, a 11 tisuća je proglašeno krivima. I po tome se vidi po ovim podacima da se radi o padu nasilja u obitelji što nas svakako mora veseliti, ali i dalje radi se bez obzira na ove pozitivne brojke o jednom ozbiljnom, ozbiljnom društvenom problemu.

Obiteljsko nasilje je delikt gdje su svjedoci rijetko prisutni i to je istina i to se teško može dokazati. Radi se o ranjivim skupinama gdje društvo mora djelovati i zato je dobar ovaj zakon. Društvo sa ovim problemom nasilja u obitelji mora biti senzibilizirano u zaštiti žrtve, a to ćemo uvijek napraviti kada putem kampanja, putem edukacija, školi, crkva jer uvrijeđeno mišljenje u našem društvu jest da je žrtva kriva zato što joj se to događa. I svjedoci smo bili toga i o tome se zapravo govorilo i na našim saborskim odborima a to mišljenje trebamo suzbiti i trebamo ga promijeniti. Zbog toga treba vršiti jednu kontinuiranu edukaciju i policije i socijalnih radnika, psihologa, svih onih, odvjetnika, svih oni koji sudjeluju u tom lancu. Mislim da je ovdje netko govorio zapravo vezano za onaj članak 4. ovoga zakona da zapravo postupanje djelatnika centara za socijalnu skrb obiteljskih liječnika i slično, koliko znam, kroz pravilnike tih kuća i centara, liječnika obiteljske medicine zapravo oni kada se radi o nasilju u obitelji moraju postupati žurno i moraj postupati odmah. Žrtve obiteljskog nasilja, to je jako bitno, teško se odlučuju prijaviti počinitelja u strahu od ponavljanja nasilja. I to vam je također jasno i zapravo ste vi to govorili u svom izlaganju. To je također istina. Tu je još prisutan strah, odnosno stigmatizacija od sredine jer treba gledati i na tu dimenziju da se ne prijavljuje obiteljsko nasilje zbog stigmatizacije od sredine ali i ono što je u jednom trenutku kolega jedan rekao i zbog ekonomskih stvari, zapravo zbog ekonomske ovisnosti o samom počinitelju, što je također čest slučaj. Najgore je što se može dogoditi da žrtva obiteljskog nasilja s vremenom zapravo prihvati taj obrazac zlostavljanja od samog počinitelja kao nešto normalno, vjerujući recimo da će se taj počinitelj promijeniti što je rijedak slučaj. Prevencija je uvijek bolja i isplativija metoda a ako hoćete i ekonomski prihvatljivija od same represije. Ključno je raditi na edukaciji svih koji su uključeni u sustavu prevencije ali i progona. Ne rijetko se događa da policija privodi i žrtvu i počinitelja a to nije dobro, to stvarno nije dobro. I to nije u skladu sa međunarodnim pravom i ovdje u ime našega kluba i drugih klubova iznesene zapravo Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskom nasilju iz 2011. godine i koji je 2013. godine potpisala RH tzv. Istambulska konvencija. Za Hrvatsku je ova konvencija relevantna jer je potpisana samo što sada ona zapravo nije ratificirana. Premda se u samom tekstu kada ga se pročita same Istambulske konvencije zapravo mogu uputiti brojni prigovori od onih nomotehničkih, odnosno od onih sadržajnih. Nedvojbeno je recimo da je njena važnost kod obiteljskog nasilja jako bitna jer ona ne pristupa ne samo sa onog pravnog, prekršajnog i kaznenog aspekta već u prvom redu sa tog preventivnog aspekta vodeći računa o pomoći i zaštiti žrtvi obiteljskog nasilja. Naravno kada se ona ratificira Hrvatska bi tada morala osigurati te kampanje, edukacije, skloništa za žene, posebice za dijete. I predviđeno je također da će se tu konvenciju od strane Vijeća Europe nadzirati jedno posebno tijelo koje se zove Grevio tijelo. Ova konvencija bi trebala biti zapravo oslobođena ideologiziranja i pogrešno bih iako bih i tu imao prigovora bilo uzrok i nasilja svesti pod jednu skupinu tzv. rodne ravnopravnosti jer je ovdje u pitanju zapravo zaštita žena i djeteta. Ono što je rekao i gospodin Vučetić, spominjao je to u svojoj raspravi zapravo da nasilje je zapravo jedna multikauzalna pojava koja u sebi sadrži zapravo i uvjetuje i socijalni i sociološki i pravni i antropološki faktor. Zato se recimo problem nasilja ne može svesti samo na rodnu uvjetovanost jer to bi bila nekakva simplifikacija nekakvo pojednostavljenje svega toga i nedovoljno poznavanje zapravo uzroka u društvu. Dakle konvencija ima brojnih slabosti, to je istina ali je važan pravni instrument koji osigurava jedan pravni okvir za prevenciju obiteljskog nasilja. I za kraj sam sam ostavio nasilje u obitelji vezano za djecu. I danas sam to rekao, djeca nikako ne smiju biti objekt, oni moraju postati subjekt pravne zaštite i to nikako ne smijemo smetnuti sa uma. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Anti Babiću na ovoj raspravi. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Babiću, pa evo stavili ste naglasak u vašem izlaganju na prevenciji pa bih volio evo dok je tu i kolega državni tajnik kao predlagatelj, u ime predlagatelja da isto se vratimo i naglasimo važnost ovog sociološkog fenomena kojeg je opet predlagatelj prepoznao i stavio ga u članak 8. i 10. gdje je nasilje u obitelji dodao i posebice naglasio zanemarivanje potreba osoba sa invaliditetom i posebice osoba starije životne dobi, znači od 65 godina i poviše. Moram naglasiti to, zašto je bitno i zašto treba pohvaliti i predlagatelja zato što je prepoznao taj sociološki fenomen koji definitivno treba zaštiti zato što se nalazimo u društvu gdje ne možemo zanemariti da imamo, staviti ću pod navodnike „sve stariju djecu“, znači djeca koja od roditelja idu sve u što starijoj dobi. Imamo dugotrajnu nezaposlenost, vezani su za svoje roditelje.

I baš mislim da je i koliko god je teško prijaviti nasilje i između djevojke, momka, muža, cure i obrnuto mislim da je ovo isto itekako teško pratiti i da je teško čak i prepoznati u našem društvu. I mislim da se učestalo događa prema našim pripadnicima starije populacije, a da jednostavno stoji kraj nas i ne prepoznajemo ih.

Odgovor uvaženi kolega Ante Babić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Bačić, dobro ste to primijetili i stvarno to nisam možda posebno apostrofirao u svojoj raspravi. Govorite o djeci, znači za roditelje dijete je onaj koji ima i 30 i 40 i više godina. Ali mi kad govorimo o djeci govorimo o malodobnoj djeci posebno njihovoj zaštiti. I sigurno da je ovo jedan sociološki fenomen. Naravno da je on bitan i zbog gospodarske situacije u našoj zemlji, ali ima nešto što je vezano možda, gdje se roditelji jako vežu za svoju djecu pa ona duže ostaju sa njime i onda se događa takvo nasilje prema starijim osobama. Postoji evidencija statistička. Rekao sam da je teško govoriti o nasilju u obitelji unutar četiri zida, jer zapravo ostaju mnoge stvari neotkrivene, a to policija zapravo govori kao tamne brojke u svojim izvješćima i zapravo predmijeva koliki bi to broj bio i zapravo govori o jednom okvirnom broju. Zahvaljujem kolegi Anti Babiću na odgovoru. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici evo dakle ja bih mogao reći u ime predlagatelja ovu blagost koju danas osjećam u Saboru je znak da smo ovaj zakon dobro izbalansirali i da on je na neki način pogodio očekivanja kako opće javnosti tako vas kao zastupnika koji u konačnici donosite zakon, ali rekao bih slobodno i stručne javnosti. Dakle, da je to tako ja bih u ovom trenutku istakao da zasluga za to pripada kako predlagatelju, tako i stručnim službama ministarstva ali uveliko vama, vašim kritikama u prvom čitanju, saborskim odborima koji se ovim na jednoj visokoj stručnoj razini bavili. Ali i pojedinačno ja bih rekao i nama pravnicima su neki saborski zastupnici koji su nepravnici ukazali na neke stvari koje smo vrlo rado prihvatili. I nadam se da pred sobom imamo konačnu verziju zakona koja je prihvatljiva i koja će donekle ublažiti, odnosno riješiti tu jednu problematičnu temu. Dakle, mi smo sada kroz ovaj zakon iako to nije materija koja je bila neregulirana. Ona je bila regulirana i prije donošenja prvog zakona. Bila je regulirana kroz druge zakone, kroz prekršaj, kroz kazneni. Ona je nakon toga regulirana posebnim zakonom. Mi smo sad ponovno pribjegli izradi cjelovitog zakona, ali on u biti ne mijenja puno. Utvrdili smo rekao bih kvalitetnije tu društvenu normu koja je neprihvatljiva u ovom društvenom segmentu. Nakon toga smo odredili primjerene sankcije za to neprihvatljivo društveno ponašanje. Utvrdili smo jasno tijela koja će se bavit ovim zakonom i provodit ga i nešto što je novo utvrdili smo jedan jasan nadzor kroz povjerenstvo koje će pratiti rad svih tijela i to će ga pratiti na način da će to tijelo se prebaciti u ministarstvo kao naj rekao bih stručnije u pravnom smislu ministarstvo da prati kroz izvješća svih onih koji provode te postupke i da se na nekakav način izvješćuje javnost i intervenira tamo gdje bude potrebe da se ova regulativa učini boljim, da se alati za provoditelje zakona učine boljim na opće dobro, dakle i zaštitu onih osoba koje se štite ovim zakonom. Kao što vidite mi smo proširili tu tzv. kaznenu sferu i uveli smo nove kategorije sukladno europskoj praksi. Posebno štitimo starije osobe. Tu je bilo nekakvih dilema da li će to bit osobe od 70 ili 65. Mi smo sukladno nekakvom gledanju hrvatske javnosti utvrdili da je to 65 godina i naravno posebno štitimo invalidne osobe što je novina u ovom zakonu. Naravno, materija je takva da ne smijemo govoriti nikad da smo učinili sve. To je jedna stvar koja teče. Morat ćemo je poboljšavati, ali mislim da imamo potpuno moderan zakon sukladno sličnim rješenjima u EU, u obitelji država kojoj mi pripadamo, a sada je stvar na onoj edukaciji tijela o kojoj je netko od saborskih zastupnika vrlo dobro govorio. Dakle, kada dobiju ovaj okvir, kada dobiju alate, onda tijela koja će provoditi taj postupak moraju učiniti jedan dalji napor da to odrade kvalitetno kako bi zaštitili žrtve nasilja. Ja moram kratko reći da smo pokušali maksimalno uvažiti sve primjedbe koje smo dobivali ne gledajući sa koje strane u političkom smislu one dolaze iz saborskih odbora. I mislim da smo puno ugradili u konačni prijedlog zakona i da ćemo zaista postići jednu pravnu harmoničnost u ovom zakonu. Moram reći da onda kada to nismo radili morate shvatiti da mi pravnici kada gradimo jedan zakon moramo imati u vidu kompletnu pravnu piramidu, kompletnog pravnog sustava, a i nekakvu harmoničnost svakog zakona pojedinačno i svaka intervencija u već napravljen zakon može biti nešto što se ne može uklopiti u tu harmoničnost. Naravno, uvijek je najvažniji cilj kojeg želimo postići a to je u ovom slučaju zaštita osjetljivih struktura koje se štiti ovim zakonom. Dakle, imali smo kolegu Bulja koji je spominjao alkoholizam kao uzrok vrlo često ovom nasilju, ali naravno da mi kroz zakone rješavamo uzroke. Naravno, postoji i mjera, postoji mjera liječenja, koju je kolega Ćelić obrazlagao, ja bih rekao kvalitetno i stručno. Sud u svakom slučaju kada to tijela progona predlože tijelima pred kojima se vodi postupak mora provesti utvrđivanje činjenica i vještačenje zaključiti da bi mjera bila korisna, da se spriječi daljnji dakle recidivizam, povratak u nasilje i to se radi i to je na nekakav način i doprinos liječenje uzroka. Ova opća društvena situacija jednostavno, ona se ne rješava zakonom. Kolegica Turić, govorila je o onome što smo prihvatili, što nismo prihvatili, dakle učinili smo sve da prihvatimo ono što smo smatrali pravno logičkim i dopustivim da se ne uruši ta jedna harmoničnost i sustav zakona. Dakle, govorilo se o liječnicima i oni su zaista, sa punim respektom smo razmatrali sve njihove ideje. Prva ideja je bila da oni uopće ne budu u obvezi prijavljivati, jer to je jednostavno neprihvatljivo, to postoji godinama, oni moraju svaku ozljedu, svaku traumu prijaviti policiji, već i bez ovoga zakona, s obzirom da se ovdje radi o blažim traumama, dakle prekršajno tretiranim. Oni također zbog osjetljivosti populacije koja se štiti moraju to prijaviti, uvažili smo njihovu ideju i maksimalno smo snizili zapriječenu kaznu iako mislim svi oni koji prate pravosuđe u državi, vi koji pratite društvenu scenu, znate, da takvih procesa gotovo da nema. Rijetka je situacija u kojoj bi zbog toga što su liječnici ili medicinsko osoblje to prešutjeli, da se stvar nije otkrila. Ona će se otkriti na ovaj ili onaj način, dakle nema takvih procesa, ali smo uvažili to da nismo išli, dakle spustili smo na maksimalnu mogući iznos zapriječenu kaznu za liječnike koje ne bi prijavili nasilje za koje su saznali radeći svoj posao. Svi ovi drugi zahtjevi ja bi rekao izvan su ovog zahvata zakonodavnog okvira, a to je da se liječnicima osigura adekvatna zaštita na radnim mjestima, to je nešto što je i nama potpuno prihvatljivo ali mislim da ne može ući u materiju ovog zakona. Dakle bilo je govora da li ovaj zakon rješava uzroke, naravno, zakonodavac ovdje ne može rješavati uzroke nasilja kada, kako rješava na stanovit način i uzroke, vi znate da svaka kazna, svaka sankcija ima svoje ciljeve, dakle prekršajnih sankcija koji su ovdje propisane, oni imaju 2 ključna cilja, a to je tzv. specijalna i generalna prevencija. Specijalna da počinitelj zaključi, da mu se više ne isplati činiti takve nepodopštine društvene i da to više ne radi, a generalan, da drugi svate kroz njegovu sankciju, da se također, da društvo oštro osuđuje takva društvena odstupanja i da će doć pod udar zakona i kazne. To je ono što zakonodavni okvir daje, ali riješiti uvijek, dakle potpuno očistiti društvo od onih koji su skloni činiti prekršaje, nikada nećemo uspjeti, ali to je vječna teza. Govorilo se o tome o statistici, mislim mi o njoj ne želimo govoriti, jer ona je samo statistika i ništa više i to se može okretat na više načina, ali činjenice su takve, da je u zadnje vrijeme nešto smanjeno obiteljsko nasilje, bar statistički, mi bi voljeni da je to i stvarno i za očekivati je da će ovaj zakon doprinijeti tome da obiteljskog nasilja bude i manje zbog činjenice da smo potpuno pooštrili alate koje smo dali tijelima progona. Nadamo se da će oni to i koristiti, a mi svi kao društvena zajednica, dakle mi smo evo to napravili kroz zakonodavnu inicijativu, vi ćete nadam se, usvojiti ovaj zakon, a vi dajete zakonodavni okvir, a onda će i druga tijela koja trebaju te zakone provoditi, nadamo se dati svoj doprinos, kako bi se društvo, odnosno ta društvena anomalija svela na najnižu, ja bih rekao prihvatljivu razinu, kakva je ona u svim civiliziranim društvima. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem uvaženom državnom tajniku gospodin Juri Martinoviću. Zaključujem raspravu, zahvaljujem se državnom tajniku gospodinu Juru Martinoviću i njegovom suradniku gospodinu Dinku Kovačeviću na obrazloženju o ovoj točki dnevnog reda, glasovati ćemo kad se za to steknu uvjeti.

Kao što znadete u tradiciji je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tog hrama hrvatskog naroda i svih građana RH, da podastire rezultate svoga znanstvenog i umjetničkog rada s obzirom na to da su nam to glavni zadaci utvrđeni čl.3 Zakona o Hrvatskoj akademiji i to je da Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu, potom objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za RH. HAZU je u 2016. godini djelovala u 9 razreda u 25 znanstveno-istraživalačkih jedinica i to u Zagrebu i izvan Zagreba od Vukovara, Osijeka, Vinkovaca, Požege, Bjelovara, Križevaca, Varaždina, Rijeke, Pule, Zadra, Splita, Trstenom u Dubrovniku i u Cavtatu, zatim je djelovala u 7 muzejsko-galerijskih jedinica u Strossmayerovoj Galeriji starih majstora, Gliptoteci, Hrvatskome muzeju arhitekture, Kabinetu grafike i Hrvatskome muzeje medicine i farmacije u Zagrebu, zatim u Memorijalnoj zbirci Maksimilijana Vanke u Korčuli te u muzeju i zbirci Baltazara Bogišića u Cavtatu i potom u više od 19 znanstvenih vijeća, 22 odbora te u knjižnici, arhivu i arboretumu kao što sam spomenuo u Trstenom. Dana 25. listopada 2016. godine potpisan je ugovor i o osnivanju Zavoda za znanstveno-istraživalački rad u Đakovu, a na sjednici predsjedništva dana 16. studenog 2016. godine akademik Franjo Šanjek predložen je za voditelja tog zavoda. Gospođe i gospodo, tijekom 2016. godine u HAZU desila su se 429 događanja od toga je održano 88 sjednica akademijinih razreda, 12 skupštinskih zasjedanja, 26 svečanih sjednica, dodjela nagrada i koncerata, 42 sjednice znanstvenih vijeća, 107 znanstvenih skupova, simpozija i okruglih stolova, 28 predavanja, 34 posjeta delegacija i događanja iz međuinstitucijske i međunarodne suradnje, 54 predstavljanja knjiga, prezentacija, programa, konferencija za novinare i projekcija filmova, 31 izložbe u akademijinim muzejsko-galerijskim jedinicama te nažalost 7 komemoracija našim preminulim članovima. Moram kazati da su obrađene sve relevantne teme u društvu, pravo, gospodarstvo, poljoprivreda, okoliš, energetika, povijest, jezik, promet, zdravstvo, geologija, tehnologija, obrazovanje, antropologija, klimatologija, ornitologija, kristalografija itd. te su određene vrhunske umjetničke manifestacije na području slikarstva, kiparstva, glazbe, arhitekture i književnosti. Nastavljeno je održavanje okruglih stolova u sklopu ciklusa modernizacije prava, raspravljene su teme pravne zaštite voda, mora i prostora, zaštite prava intelektualnog vlasništva i prava na dom. Hrvatska akademija je u prošloj godini također donijela i svoj strateški plan razvoja do 2020. godine i jasno se je oglasila izjavom povodom oslobađajuće presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju. Moram priznati da su održane i različiti skupovi i konferencije posvećene krizi EU i Brexitu, po 26. put održan je Simpozij bolesti dojke, po 19. o laterosklerozi, 43 godine za redom održava se Škola antropologije, nastavljena je intenzivna suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu te se očitovala u nizu tribina na temu inovacije i transfer tehnologije, poticaj gospodarskog razvoja Hrvatske itd. Također moram priznati da je bilo izuzetno dobro prihvaćeno i to što smo djelovali kroz Povjerenstvo za obilježavanje 450. obljetnice Sigetske bitke, potom su održane svečane akademije i međunarodni znanstveni skupovi, obilježila se 200. obljetnica rođenja Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Bogoslava Šuleka, 120. obljetnica rođenja Jakova Gotovca, 110. obljetnica rođenja Borisa Papandopula, 100. obljetnica rođenja akademika Hrvoja Požara i Mate Sujića te 100. obljetnica nastanka prekrasne knjige kao što sam to istakao na odboru „Priča iz davnine“

Također Sabor je koncem prošle godine prihvatio Izvješće o radu akademije u 2015. godini. Što reći da su prošle godine napustili nas akademik Cvetnić, Mardešić, Novak, Klobučar, Petraka, Nives Kavurić Kultović, Davor Krapac, Ante Stamač, Branko Leskovar, Ante Sekulić, Egon Matijević, Nenad Bičanić, Rudolf …, Tomislav Neralić te poštovane gospođe Olga Šarc Lahodni i Ljerka Šnifer Premec. Mnogi su i članovi akademije protekle godine dobili čitav niz nagrada za životno djelo i za svoj rad, postali su i članovi počasni pojedinih udruga ili su bili izabrani u neke druge akademije pa moram spomenuti imena akademika Pavličića, Kesera, Jerolimova, Bašića, Miru Gavrana, Paraća, Senkera, Novakovića, RAukara, Feletara, Vretenara, Pečarića, Tomića, Dubravke Oraić, Tolić, Borueka, Matanović, Stjepana Tomaša, Velimir … potpredsjednik akademije dobio je priznanje kao član obnovitelj Rotary kluba Zagreb, a akademik Željko Reiner izabran je prošle godine za potpredsjednika Hrvatskog sabora. Neću vas sada opterećivati sa mnogim problemima koji su ovdje istaknuti stoga što svaki od ovih 429 događanja. Nije to jedan čovjek, jedno događanje. To su desetci i stotine ljudi koji sudjeluju u tim događanjima. Prema tome, stvarno se Hrvatska akademija pokazala kao hram kulture, znanosti i umjetnosti. Moram vam kazati gospodo i gospođe da smo 15. prosinca imali i skupštinu na kojoj su prihvaćeni financijsko izvješće za proteklu godinu i planovi rada Hrvatske akademije za 2017. godinu. Ono što je vrlo interesantno i značajno u našoj akademiji i to je da je kroz 19 znanstvenih vijeća akademije obradila su se mnoga vitalna područja za našu domovinu. To su Znanstveno vijeće za kristalografiju, Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja, Znanstveno vijeće za naftu i plin, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveno vijeće za pomorstvo, Znanstveno vijeće za energetiku, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo. Zatim Znanstveno vijeće za prirodno-znanstvena istraživanja Jadrana, za tehnološki razvoj, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava, Vijeće za državnu upravu i pravosuđe i vladavinu prava, zatim za turizam, Vijeće za graditeljstvo, obnovu i razvoj, Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, Vijeće za antropologijska istraživanja, za istraživalačku infrastrukturu Hrvatske, Znanstveno vijeće za kazalište, film i radio i televiziju i najnovije Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo. Moram vam također reći da je akademija bila izuzetno aktivna s obzirom na međunarodnu suradnju. Mi smo članovi mnogih svjetskih udruga akademije a akademkinja Milena Žic Fucks je jedan od vodećih naših reprezentanata u mnogim od ovih vrlo značajnih … [[Govornik se ne razumije.]] Moram se pohvaliti jednom činjenicom a to je da je predsjednik Akademije gospodin Zvonko Kusić i moja malenkost na poziv Francuske akademije znanosti koja je slavila 350.-tu obljetnicu svoga postojanja, boravili smo u Parizu na poziv i potpisali smo Common statement about science deklaration … [[Govornik se ne razumije.]] jasno pokazuje što je znanost. Jer je konstrukcija znanstvenih spoznaja izvorište tijekom posljednjih stoljeća mnogih napredaka u čovječanstvu. I tu mi je drago da sam bio i slušao ovdje iz prikrajka ono što je kolega iz vrlo interesantnog jednog diskursa govorio i spomenuo je antropologiju. Drago mi je da je to Vučetić, siguran sam da je potomak ili barem srodnik onog veličanstvenog Vučetića koji je početkom stoljeća u svojoj knjizi Daktiloskopija comparada prvi puta jasno pokazao kako možemo otiske prstiju upotrjebljavati u forenzici. Međutim jedan od ljudi koje su s pravom nazivali homofobom, diletantom a to je bio … [[Govornik se ne razumije.]] Galton koji se je smatrao da je prvi bio u tome a Vučetić je bio daleko, daleko, daleko precizniji. Galton je rekao da ne može procijeniti kvalitetu te knjige jer ne razumije španjolski. Zatim vam moram kazati još nekoliko stvari a to je da je akademija u čitavom nizu svojih djelatnosti bila izuzetno i značajna u nakladničkoj djelatnosti. U 2016. godini 102 sveska različitih izdanja smo dali, 21 knjiga, 16 zbornika radova, 34 sveska časopisa 13 kataloga izložbi, 9 spomenika preminulim akademicima, 2 knjige sažetaka, 2 partiture te po jedan rječnik i crtački dnevnik. Samostalno je akademija objavila 79 svezaka a kao suizdavač još 23 sveska. Potporom zaklade Hrvatske akademije objavljeno je još 129 publikacija a među njima je 13 akademijinih izdanja. Također, prošle smo godine i započeli sa tiskanjem glasnika HAZU koji izlazi 2 puta godišnje i gdje točno možete vidjeti s obzirom na dinamiku obavljanja što sve akademija radi i čime se bavi i koja je njezina predmetnost. Dakle članovi akademije ili uz pomoć akademije objavili su protekle godine 273 publikacije. Moram priznati da je jedna od tih publikacija izuzetno značajna a to je publikacija pod nazivom Hrvatska prirodna bogatstva, zaštita i odgovorno razvoj urednika akademika Najharta i Mirka Zelića i ta knjiga je ponos ovoj zemlji i ponos našoj akademiji i podijelili smo ju mnogim drugim svjetskim akademijama da vide kako i što treba prikazivati s obzirom na zaštitu nacionalnog interesa. Moram također kazati da je Zakladom Hrvatske akademije koju su voditelji Neidhardt i gospođa Štancl potpomognuto je ukupno 225 projekata od čega 102 do sada neobjavljena tijela objavljena su iz područja znanosti i umjetnosti, 60 projekata za organizirane znanstvenih skupova, 56 projekata za razvijanje znanstveno-istraživalačkog i umjetničkog rada te 7 ostalih projekata. Također je akademija i podijelila dvije studentske stipendije, odnosno Zaklada naše akademije i jednu pjesničku nagradu iz Fonda nagrade „Dragutin Tadijanović“ Također je dana financijska potpora ponajboljim učenicima gimnazije u Imotskom iz sredstava darovatelja gospodina Stipana Bilića Prcića. I prvi put je dodijeljena i književna nagrada Stipan Bilić Prcić. Kolege i gospođe i gospodo zastupnici ja vas ne bih više opterećivao sa ovim svime detaljima jer je sve ovdje vrlo detaljno prikazano. Želio bih vam samo kazati da smo u prva tri mjeseca 2016. godine donijeli privremeni financijski plan, zatim smo donijeli financijski plan za 2016. sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu a na koncu kada smo sveli financije za 2016. godinu što je prihvatila skupština naše akademije moram vas izvijestiti o tome. Završni račun prema obrascu… [[Govornik se ne razumije.]] prihode akademije bili su 63 milijuna 487 tisuća 375 kuna i 23 lipe, rashodi su bili 65 milijuna 759 tisuća 66 kuna i 40 lipa, prema tome manjak tekućih prihoda nad rashodima, bio je 2 milijuna 271 tisuća 691 kuna i 17 lipa. Taj je manjak umanjen za milijun i 380 tisuća 562 kune i 41 lipa, jer su to prenesena sredstva koja su ušla u financijski plan za 2016. godinu tako da smo mi de facto konačni rezultata poslovanja završili sa minus 891 tisuća 128 kuna i 76 lipa, međutim to smo podmirili iz akumuliranih sredstava pa prema tome nema podmirenih obveza odnosno nepodmirenih obveza za 2016. godinu i završni račun je nula. Na koncu, želio bi vas samo obavijestiti kako je naš hram kulture hrvatskog naroda i svih građana RH umjetnosti, umjetnosti i stvaralaštva pod vodstvom akademika Kusića i ove uprave akademije, savjesno, ozbiljno i odgovorno ispunila je zadaću koju joj je namijenio Hrvatski sabor još 1861. godine kada je u ovom Saboru osnovana institucija na prijedlog biskupa Strossmayera pod nazivom Academia Scienciarum et Asrtium Slavorum Meridionalium. Mi smo dakle u prošloj 2016. godini imali 429 događanja plus 273 publikacije. Dakle, moram priznati, ne nekoliko u tjednu, nego nekoliko dnevno. Rad akademije detaljno je prikazan u knjizi Ljetopisa, a sva financija je jasno prikazana, financijsko poslovanje na web stranici. Završavajući ovo izvješće, gospođe i gospodo, smatram svojom dužnošću da zahvalim u ime Hrvatskog sabora, u ime Predsjedništva i Uprave Hrvatske akademije, svim članovima, posebice razrednim tajnicima, voditeljima znanstvenih i muzejsko-galerijskih jedinica, predsjednicima znanstvenih vijeća i odbora, svim članovima akademije, svim službenicima i djelatnicima i namještenicima u jedinicama i stručnim službama u Zagrebu i izvan Zagreba, svim znanstvenicima, i znanstvenim novacima, na zalaganju i aktivnostima, jer jedino smo svojim zajedničkim radom u otežanim financijskim uvjetima omogućili izvrsno obavljanje mnogobrojnih i raznovrsnih zadaća koje su jasno prikazane u ovom izvještaju, a detaljno u Ljetopisu. Ja bi još jedanput želio kazati, gospođe i gospodo, da je pod vodstvom akademika Kusića i prošle godine, akademija kao što volim reći, znala buknuti čistim plamenom intelektualne i moralne savjesti. Ja vas lijepo molim da prihvatite Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2016. godini te Izvješće o financijskom poslovanju i Završni račun naše akademije za 2016. godinu. Zahvaljujem na pažnji. Imamo tri replike, možete odgovoriti na njih, na svaku repliku ili na sve tri zajedno ili na kraju izlaganja, odlučite vi. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi akademiče Rudan, već sada čestitam na izvješću koje ste nam podnijeli, govorit ću kasnije u ime kluba. Ali moram vam postaviti jedno pitanje upravo radi zaštite svega što činite vi i svi u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti jer me nekoliko građana pitalo o jednoj nejasnoj situaciji, zbog jedne udruge koja vrlo perfidno zapravo zloupotrebljava sve što vi činite. Ta udruga se zove Hrvatska akademija znanosti, umjetnosti u dijaspori, HAZUD.

Između ostalog, nedavno su protuustavno pokušali u Otočcu postaviti jednu ploču, proustašku ploču i na taj način negirati sve ono što Hrvatska danas jest.

Druga replika, gospodin Siniša Varga. Treća replika, gospodin Branimir Bunjac. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Gospodine Rudan, zanima me kako gledate na mišljenje UNESCO-a da se na Plitvičkim jezerima vrlo loše gospodari imovinom, i da pretjerana izgradnja ugrožava samo svjetsku baštinu te da će biti predloženo u centralu UNESCO-a da se Plitvička jezera stave na popis ugrožene baštine? Zanima me da li su članovi akademije upoznati sa tim mišljenjem, da li ste vi upoznati također sa prosvjedom koji je započeo 21. lipnja ispred Plitvica Sela, dakle novoga praktički naselja u tom području koje dolazi do samoga Velikoga slapa i samih velikih jezera, nadomak njih i da je zbog te izgradnje ugrožen kako dotok vode u Plitvičkim jezera tako održanje sedre koja na koncu konca ta jezera odražava takvima kakvi jesu, jer prisutnost ljudi izrazito ugrožava dakle sedru koja može postojati samo uz potpuno čistu kristalnu vodu koja dakle omogućuje, dakle preživljavanje mikro organizama tzv. sedrotvoraca. Smatram da je ovo, ovaj apel dakle iz UNESCO-a vrlo važan i da bi se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti trebala o tome očitovati.

Dobro. Znači jedan odbor je raspravljao o ovom izvješću Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li uzeti riječ netko u ime odbora? Dobro. Otvaram raspravu. Izvolite gospodine Vučetić. Zahvaljujem. Ovo Izvješće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prigoda je da jedna prividna politička svemoć zastane pred rezultatima umovanja i pred snagom umjetničke uobrazilje. Svaki čovjek ukoliko je čovjek on je već unesen u jednu tenziju između njegovog osobnog ja i socijalnog ja. Ta tenzija se pojačava ukoliko osobno ja toliko mimikrizira socijalno ja da ostane bez ostatka, odnosno ukoliko je cjelina nečije individualne egzistencije dovedena na razinu da djeluje samo u javnosti bez ostatka. To vam govorim zbog toga što se ovo izvješće podnosi pred ovim našim Saborom, a u Saboru sjede politička bića koja su bića javnosti i samim time su podložna da njihova cjelina egzistencije bude u potpunosti svedena na ovo socijalno ja i da osobno ja bude bez ostatka. No, maknimo se od ovog socijalnog ili političkog pervetiranja humanog i upustimo se u proučavanje i ovog javnog uma koje nam je prezentirano ovim izvješćem. Ovaj javni um naše akademije je um koji ne depersonalizira. On ne deindividualizira, to je um koji ne dijeli, to je um koji se obraća svakom čovjeku, svakom egzistencijalnom, svakom biću koji svoju egzistenciju živi u ovom kozmosu zahvaljujući ovakvim institucijama sad prvenstveno mislim na Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Ta egzistencijalna istina zadobiva nove perspektive i te perspektive su umstvene, te perspektive su umjetničko-kulturne. Sad mi na um dolazi Nietzsche koji je rekao da se sva kultura razvila onkraj politike odnosno da kulturno nastaje kao antipolitičko i kao protupolitičko. Ne želeći ulaziti u ovakve rasprave ja Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i našim akademicima mogu zahvaliti što su oni bića koja se nisu monumentalizirali. Čovjek često na razini antropologije koja akademiku Rudanu iznimno poznata on upada u situaciju i opasnost da se prerano monumentalizira. Te vidove, oblike prerane monumentalizacije mi pronalazimo i u našim raspravama.

Nema napretka. Zahvaljujući institucijama kao što je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti mi imamo priliku vidjeti kako izgledaju bića progresa. Dopustite mi da na ovom mjestu akademiku Rudanu zahvalim što je odlučio biti biće koje će u našem svijetu biti vječito mlad, jer on zahvaljujući svojim aktivnostima stari u budućnosti. Upravo ovim bićima, dakle i djelovanju bića koji su se odlučili za progres, za budućnost ovaj svijet, ovaj kozmos ima prigodu živjeti, ima prigodu biti drugačiji, ima prigodu zahvaljujući njihovom jednom transtemoporalnom i univerzalnom diskursu shvatiti da je ljudsko nešto značajno, da je ljudsko i temeljna ljudska aktivnost je da ona humanizira, da kultivira, da otvara prostore a ne da unosi podjele. Naša Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je ovaj model i svoje opredjeljenje za transtemporalne i univerzalne istine u 2016. godini ostvarivala putem svojih odbora, zavoda, arhiva, muzejsko-galerijskih jedinica. Ona se nastanila i u Đakovu sa tim svojim znanstvenim umom. Dakle, naša akademija je sudjelovala u 429 događanja i to su sva događanja, događanja koja nama otvaraju perspektivu budućnosti. Jer akademici, oni ostvaruju ono što svi znanstvenici umjetnosti čine ili rekonstruiraju istinu, ona istina koja bi bila zaboravljena bez njih, ona koja se dogodila a upala bi u zaborav, a bitna je, humana je, jer kultivira, jer je progresivna. Bez njih nam ne bi bila dostupna. Nadalje, zahvaljujući njima oni samo ne rekonstruiraju, oni i konstruiraju. Jer mnoge stvari bez njihovog uma i bez njihove uobrazilje nama danas ne bi bile prezentne, ne bi nam bile prisutne. Zbog toga u ime kluba MOST-a nezavisnih lista mogu samo podržati ovo izvješće, mogu se zahvaliti akademicima na svim onim aktivnostima koje su oni poduzeli na svim aktivnostima koje oni poduzimaju i držim da ovo izvješće nije izvješće o kojem mi trebamo raspravljati, nego da je ovo izvješće izvješće budućeg svijeta u kojem mi možemo živjeti. Ali ukoliko napravimo ono što naša akademija čini i što čine naši akademici, jer budući svijet je svijet u kojem ćemo morati demitologizirati mnoge naše mitove, mnoge naše niskosti u kojima danas stanujemo i mnoge naše niskosti koje nas danas vode, kao jedini moto našeg života. Akademija, podupire i jest dio one progresivne, tihe, ne masovne snage, ali snage koja nudi budućnost i zbog toga neću problematizirati ove izvješće jer to kao čovjek ne umijem, a akademicima i našoj akademiji mogu samo zahvaliti i izraziti duboku zahvalnost i duboki egzistencijalni pristanak uz sve ono što oni čine. Zahvaljujem. Hvala i vama. Gospodin Miro Bulj želi replicirati. Izvolite. Hvala lijepo.

Kažete mi, dal bi one trebale u svome djelovanju, ono što je i kolega Bunjac maloprije pitao, na dnevnoj bazi problemima javnosti upućivati, a kao npr. što su sad Plitvička jezera ili druge probleme koje se događaju u društvu, da trebali davati stavove i konkretno javnost, pa i nas, koji donosimo odluke, usmjeravati javno i glasno o problemima u društvu, ukazivati na posljedice, tj. šta će ti uzroci koji se u društvu događaju i koji su doveli u svim aspektima u socijalnim, gospodarskim, pa i u pitanju okoliša utjecaj na okoliš, da bi trebali svakodnevno trebali možda glasnije, jasnije biti upućene poruke cijeloj javnosti, a poglavito nama akademski i obrazovane osobe, a poglavito udruge i ovako ljudi koji se bave s time na svakodnevnoj bazi.

Nisam shvatio, dal želite odgovoriti … [[Upadica se ne čuje.]] da izvolite imate pravo. Zahvaljujem kolegi Bulju na ovoj replici, ali odgovor je vrlo jednostavan. Ja uistinu u današnjem svijetu u današnjoj Hrvatskoj ne čujem glasniji i učinkovitiji i principijelniji glas od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ona posreduje principe, ona progovara na temelju principa i o konkretnim problemima. Primjerice, kada se radilo o već spomenutoj presudi oslobađajućem Vojislavu Šešelju ili kad se radilo o problemu bolonjskog procesa u visokom školstvu ili o kurikularnoj reformi kada se tiče osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Akademija nije zarobljenik onog povijesnog događaja, svaki događaj je povijesni koji se već danas odvijao. Ona nam nudi principe i ja opet, s ovog mjesta, bez nekakve razine da ističem duhovnu srodnost sa akademijom ili akademikom Rudanom iako gotovo imamo i taj familijarni odnos, ali radi se o tome da akademija, uistinu djeluje, upozorava i govori. Ali kao što sam rekao, to je govor budućnosti, to je govor koji mnogi ne mogu ćuti. To je svijet koji se tek treba izgraditi i on se izgrađuje. I zahvaljujući temeljem vaše replike, ja akademija i akademik Rudanu mogu zahvaliti što to upravo i čine.

Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Glavni tajniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, uvaženi akademiče Rudan, poštovane kolegice i kolege, evo pred nama je izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2016. godini. Izvješće je u svojem stu matičnog radnog tijela raspravio i jednoglasno prihvatio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. I ako malo pogledamo Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti onda ćemo u članku 3. istog zakona vidjeti da su glavni zadaci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđeni člankom 3. zakona, a obuhvaćaju poticanje i organiziranje znanstvenog rada i zalaganje za njihovu primjenu, razvijanje umjetničke i kulturne djelatnosti i skrb o hrvatskoj kulturni baštini i njenoj afirmaciji u svijetu, objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva i dakako davanje prijedloga i mišljenja za unaprjeđivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za RH. I u tom smislu se pridružujem raspravama svih prethodnih govornika koji su govorili naravno o doprinosu i važnosti doprinosa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u onim trenucima kada doista kompetentno progovore o svim aktualnim društvenim problemima s kojima se danas suočava hrvatsko društvo. Između ostaloga Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Hrvatskom saboru kao što ste imali prigode već i čuti od uvaženog akademika Rudana dostavila u sažetom obliku, ali jednako tako i u cjelovitom obliku na otisnutim stranicama ljetopisa Hrvatske akademije u knjizi 120 koji pruža detaljni uvid u brojne aktivnosti, koje akademija provela u protekloj 2016. godini i upravo analizom prikazanih aktivnosti u izvješću razvidno je da je Akademija tijekom 2016. godine djelovala u 9 razreda, 7 muzejsko galerijskih jedinica, 19 znanstvenih vijeća, 22 odbora i 25 znanstveno istraživačkih jedinica, od kojih je 12 u Zagrebu, dok ih je 13 izvan Zagreba i to po jedne u Bjelovaru, Križevcima, Osijeku, Požegi, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima, Vukovaru i Zadru te po dvije u Dubrovniku i Rijeci uz područnu jedinicu u Puli, a mene osobno osobito veseli i otvaranje Zavoda za znanstveno umjetnički rad u Đakovu za koji je u listopadu 2016. godina ako se ne varam potpisan ugovor o početku rada dok je krajem 5. mjeseca ove godine održana prva konstituirajuća sjednica vijeća ovog zavoda. Raduje me što je to u Đakovu upravo iz tog razloga što je đakovačko-srijemski biskup Strossmayer daleke 1860. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje ovakve jedne visoke institucije na našim prostorima i isti taj biskup Strossmayer 1861. godine pokreće pitanje osnivanja akademije baš ovdje, upravo ovdje u Hrvatskom saboru. I ako je i koje područje i koje mjesto zaslužilo imati jedan od zavoda akademije to je svakako Đakovo i to me se osobito raduje.

Jednako tako 54 predstavljanja knjiga, prezentacija, programa i konferencija za novinare kao i projekcija filmova i 31 izložba u akademijinim muzejsko-galerijskim jedinicama. A jednako tako tijekom protekle godine svih devet akademijinih razreda održalo je i zadržalo intenzitet svih svojih aktivnosti uključujući u to znanstveno-istraživačke i nakladničke aktivnosti i pri tom je akademija naravno aktivno sudjelovala u svim oblicima međunarodne suradnje, a osobito u radu krovnih međunarodnih znanstvenih organizacija. Ono što je možda zanimljivo još istaknuti je činjenica da su muzejsko-galerijske jedinice akademije, dakle mislim pri tom na Gliptoteku, Kabinet grafike, Hrvatski muzej arhitekture, Strossmayerovu galeriju starih majstora tijekom 2016. godine održale su brojne izložbe, aktivno je jednako tako djelovao i Kabinet za arhitekturu i urbanizam sa arhivom za likovne umjetnosti, s radom je u tom proteklom razdoblju otpočeo i Hrvatski muzej medicine i farmacije. Dakle to su samo neke od aktivnosti koje sam ovdje nabrojila u okviru vremena koje imamo na raspolaganju. Možda eventualno još samo napomenuti da je osim redovitih knjižničnih aktivnosti vezanih za korisnike i čuvanje i obnovu i analizu knjižne građe tijekom protekle godine katalogizirano je ukupno 102 naslova novih akademijinih izdanja i 139 naslova u 417 svezaka izdanja koji su objavljena uz potporu akademijine zaklade.

Zahvaljujem. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi akademiče Rudan, kolegice i kolege. Odmah na početku klub SDP-a podržat će ovo izvješće. Mislim da je ovo 10. jubilarno izvješće koje sam pročitao od 2007. kada sam bio saborski zastupnik u oporbenom sazivu SDP-a pa ću i danas ponoviti ono što često ističem jer mislim da je to vrijedno uporno ponavljati. HAZU kao savjest hrvatskog društva, kao hram kulture znanosti i umjetnosti upravo kako je to govorio Strossmayer potiče i organizira znanstveni rad, zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njenoj afirmaciji u svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima od osobite važnosti za RH. Iz skraćenog izvješća koje smo dobili kao i 120.

Evo dobar primjer je, mi danas raspravljamo Izvješće o Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost za 2016. godinu a npr. još uvijek nismo raspravili izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2015. godinu a vjerujem da bi bilo jako važno da smo raspravili to izvješće puno prije nego što će doći na dnevni red. Prema tome ovim izvješćem koje danas razmatramo jasno je da je nastavljen pozitivni trend pod vodstvom predsjednika Akademije akademika Kusića, glavnog tajnika akademika Rudana i njihovih najbližih suradnika iz vodstva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Mislim da nema potrebe sada detaljno ponavljati i sve ono što piše u materijalima koje smo dobili, u onome što je uvodno govorio akademik Rudan i kolege i kolegica koje su prethodno naglasili. Ja ću samo istaknuti još jednom da je tijekom 2016. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održano 429 događaja i tiskano 273 različitih naslova u tiskarskoj djelatnosti što ukupno iznosi 792 aktivnosti, dakle više od dvije dnevno tijekom jedne godine čime se sumnjam puno različitih udruga, akademija može podičiti. Prema tome, mislim da se svi možemo složiti da treba pohvaliti rad akademije, svih ljudi koji su okupljeni oko Akademije, sve što čine i pozitivnim ocijeniti nastojanja Akademije da se kontinuirano promiče znanstveni, gospodarski i kulturni napredak RH. Ono što od svih aktivnosti, svake godine to kažem, ponoviti ću i ove jer vrijedi ponoviti a to su dani otvorenih vrata Akademije, nešto što je sigurno zasluga sadašnjeg vodstva Akademije, akademika Kusića i njegove desne ruke, glavnog tajnika Rudana ali i svih ostalih članova Akademije. Jer, kažem, pratim rad akademije više nego prije od 2007. godine i jedna od čestih primjedbi koja je bila vezana uz rad Akademije da je prezatvorena i da javnost nerijetko kada kažete Hrvatska akademija vidi samo onu lijepu zgradu i misli da je to to. Prema tome, upravo zahvaljujući aktualnom vodstvu Hrvatske akademije znanosti umjetnosti jasno je da HAZU nije samo lijepa zgrada, nego da je čine brojni sadržaji koji se događaju diljem Hrvatske. A ako kažemo da je noć muzeja i noć knjige posjetilo više od 10 000 građana onda je jasno koliko to znači u promicanju obrazovanja, znanja i znanosti. Govorim u ime kluba ali jedna osobna nota ovome, obzirom da sam liječnik a da je moja supruga ljekarnica posebno me veseli novo uspostavljeni muzej medicine i farmacije i nadam se da će biti što više posjećen. Ono što želim dodatno pohvaliti to je rad svih 9 Akademijinih zavoda i iskoristiti ću priliku da dolazim iz Rijeke i još jedanput istaknuti izuzetnu aktivnost zavoda za transplantacijsku i kliničku medinicu i molekularnu medicinu u Rijeci pod vodstvom akademika Rukavine koji čini sve ono zapravo što Akademija i treba činiti. Dakle gotovo jednom mjesečno okuplja studente, liječnike, gospodarstvenike Rijeke i Primorsko-goranske županije gdje raspravljaju o nekim važnim pitanjima koja se odnose na ovo područje medicine ali i svih drugih važnih društvenih tema ne samo za Rijeku, Primorsko-goransku županiju nego i cijelu Hrvatsku. Kako u ovom izvješću za 2016. piše, Zavod je zamišljen kao virtualno središte, centar za okupljanje vrhunskog znanstvenog i stručnog potencijala a u cilju promišljanja i osmišljavanja razvoja riječke medicinske zajednice. Sjajna poruka za sve one koji pokušavaju dati svoj doprinos razvoju hrvatskog društva u svim segmentima. Na tom riječkom zavodu u 2016. održano je čak 6 simpozija, 3 znanstvene tribine, jedan okrugli stol, tiskane su dvije knjige ali ono što posebno treba naglasiti sve to bez stalno zaposlenih u samo 20% vremena administrativne tajnice. Kao što je rekla kolegica Bedeković posebno me vesele nove aktivnosti Hrvatske akademije u Đakovu kroz Zavod za znanstveni umjetnički rad u Vinkovcima, kroz centar za znanstveni rad jer to sigurno predstavlja revitalizaciju Slavonije što je Slavoniji nasušno potrebno. Mislim da se svi moramo složiti da treba odati priznanje akademiji i njenom vodstvu i na tome što je bila domaćin dodjele priznanja Oskar znanja učenicima osnovnih i srednjih škola jer je to svima njima sigurno puno značilo, da su tu nagradu za izvrsnost dobili upravo u Akademiji kao i stipendiji za žene u znanosti i priznanje i nagradu Ministarstva zaštite okoliša za postignuće u zaštiti okoliša te naravno ono po čemu se naša akademija posebno dići a to je sve ono što čini za unapređenje položaja Romske zajednica pa tako i za proslavu međunarodnog dana romskog jezika. Naravno, često ističemo da naša znanost nema dovoljno veze sa gospodarstvom pa s time u vezi treba pohvaliti i dodjelu donacije i stipendije Zaklade Adris koje su se održale u prostorima Hrvatske akademije. Čestitam i na uspješnoj međunarodnoj aktivnosti i posebno našem akademiku Rudanu na izboru predsjednika euro mediteranske akademske mreže. Čestitam akademiče. Prije samog kraja, da ne bude sve bajno, u izvješću se navodi da su članovi Hrvatske akademije znanosti umjetnosti aktivno sudjelovali u raspravi o prijedlogu kurikularne reforme te je sa ciljem, sa tim ciljem osnovano i Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo. Moram reći da i osobno ali i kao klub smatramo da analize i rasprave na tu temu nisu bile konstruktivne, nisu bile na razini ukupne odgovornosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. I smatramo da je više članova nastupilo, više iz prizme osobnih taština nego konstruktivnih znanstvenih doprinosa u jednoj od najvažnijih tema u kojoj je, kolegice i kolege da to još jednom ponovim i da to upamtimo kamen temeljac postavila upravo HAZU jer su smjernice za Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije izrađene pod vodstvom akademika i to predsjednika Akademije, gospodina Kusića. Ono što treba naglasiti da je Akademija pokazala i odgovornost i strateško promišljanje jer je 2016. donijela svoj strateški dokument Plan razvoja do 2020. godine. Ja im želim da još snažnije potiču razvoj svega onog što su činili i do sada. Kada je riječ o financijskom izvješću, samo jedna rečenica, akademici su se odgovorno ponašali marom dobrog gospodara, sredstvima koje su dobili. 2015. nedostatna sredstva su iznosila 1800 kuna, ove godine 800 tisuća kuna, znači smanjili su taj minus koji je nadoknađen sredstvima iz prethodnih godina. Prema tome, kao što je rekao uvaženi akademik Rudan, akademija je plamen moralne intelektualne savjesti, neka taj plamen u godinama pred nama bude još snažniji. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, gospodin Hajduković. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dragi kolega Radin. Kolega Jovanović, zapravo htio bi dvije stvari podcrtati u ovome što ste rekli. Ja se apsolutno slažem sa onime što ste govorili, međutim dvije stvari koje osjećam da posebno još trebamo podcrtati i naglasiti.

Ja vjerujem i nadam se da će taj zavod upravo raditi na proučavanju njegove baštine, i stoga mi dozvolite da evo uzurpiram malo i privatno ovu govornicu, da kažem da mi je izuzetno drago što je moj bivši profesor, akademik Šanjek imenovan voditeljem koji je neosporno jedan od najvećih stručnjaka što se tiče pomoćnih povijesnih znanosti, ali koji ima jako veliko znanje upravo o biskupu Strossmayeru. Drugi dio što ste opravdano rekli, su dani otvorenih vrata. Dani otvorenih vrata bilježe izuzetne rezultate, evo ja ću se ponovno referirati baš na Osijeku, budući da našim školarcima, našim studentima, zainteresiranom javnošću, javnost se upravo može upoznati sa svim aktivnostima koje akademija provodi i na razini Znanstvenog zavoda u Osijeku.

Kolega Hajduković, pa na ovo što ste rekli samo ću dodati da akademija svojim radom podružnica diljem Hrvatske, pokazuje onaj smjer koji strateški treba promišljati o razvoju Hrvatske a to je decentralizacija.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora.

Ja bih kroz ovu svoju raspravu spomenula nekoliko stvari koje naravno mislim da je dosta bitno i nikad nije dovoljno toga reći, jedna je tema, tema obrazovanja. Kroz svoje izvješće je akademija govorila o tome u kojem dijelu su sudjelovali, u kojem dijelu su raspravljali, kroz Znanstveno vijeće isto tako imaju posebno Znanstveno vijeće koje je vezano uz to. Obrazovanje iz jednostavnog razloga što sam sigurna da svakoj djeci želi vezano uz obrazovanje da djeca nauče uliti, nauče zaključivati, nauče donositi odluke. I zbog toga je i ovo jedno mjesto gdje se treba raspravljati, gdje se treba govoriti, gdje treba diskutirati o tome svemu. U svome uvodnom izlaganju je gospodin Rudan rekao i slijedeće. Spomenuo je i Noć muzeja i spomenuo je Noć knjiga. Dakle, to je nešto imamo u svim većim gradovima u Hrvatskoj, bez želje da uvrijedim neke druge, i to je mjesto gdje se djeca od najranije dobi, susreću s nečim što se zove i nešto drugo osim onog klasičnog obrazovanja, Noć knjigi i Noć muzeja je izuzetno važna, kad malo to gledate, onda vidite da tu ima djece koja su od najranije životne dobi, koja se susreću s nečim što treba biti naš svakodnevni život.

Realna opasnost se zove problem iseljavanja mladih, problem starenja, problem da kroz desetak godina nećemo imati dovoljno radne snage da održava socijalni i mirovinski minimum. Tog moramo biti apsolutno svjesni. I sada je pravo vrijeme da ukazujemo na to i obrazovanje je jedan od važnosti i nešto što je izuzetno bitno vezano uz to. I o tome se i u ovoj sabornici govorilo, koristimo svi svaki priliku da o tome govorimo, pa je i ovo jedna od tih prilika. Ja bih nekoliko riječi o jednoj temi koja kad malo pogledate ovih 19 Znanstvenih vijeća, onda vidite da je tu bilo raspravljeno i o prirodnim bogatstvima i problem nafte, problem plina, jednako tako imate prilike da je vezano i uz Jadransko more, no međutim postoji nešto što je, ja sam već u nekoliko navrata rekla, pa koristim i ovu priliku. Ovo stoljeće je stoljeće gdje će čovjek susresti sa slijedećim problemima. Problem otpada i rješavanja otpada. Problem koji je vezano uz zbrinjavanje otpadnih voda i problem koji se zovu klimatske promjene.

A Kinezi su rekli da su klimatske promjene ozbiljan problem, ozbiljan problem su klimatske promjene. I u izvješću kad malo vidite, vidite da se i akademija u određenim raspravama suočava sa tim, ali ja sam sigurna da je to nešto što kroz sljedeće godine treba dati još dodatno na važnosti. Klimatske promjene kad malo vidite u Hrvatskoj, onda kad malo uspoređujete što se dešavalo u posljednje vrijeme i što se dešava. Ne samo da mi to osjetimo da je od jedne kontinentalne klime govorim o ovom dijelu koji je sa četiri jasna godišnja doba se pretvorilo u dva godišnja doba. No međutim, vi to možete vidjeti i na promjenama koje su se desile vezane uz temperature koje se prate. I kad malo vidite, dakle oni koji se bave s tim i koji govore o nekoj 2030. i 2050. i apsolutnoj promjeni. Ja sam sigurna da je sad došlo vrijeme da se govori o klimatskim promjenama. Sigurna sam da je i akademija, odnosno kroz svoja znanstvena vijeća pravo mjesto gdje se može o tome govoriti, pravo mjesto gdje se o tome može i treba raspravljati. I ja se nadam da neko izvješće tamo koje će biti sljedeće ili nekih narednih godina će imati i puno veću temu vezanu uz klimatske promjene. To je nešto o čemu se treba govoriti sad, nešto o čemu se treba govoriti globalno. Dakle, Hrvatska je zemlja koja je kad govorimo malo o nekakvoj podjeli je kontinentalna i mediteranskog karaktera, ali je nešto što apsolutno možete vidjeti ne u svakodnevnom životu. Posljedice klimatske promjene, posljedice o tome da vidimo kako će se baviti poljoprivredom, posljedice u biljnom i životinjskom svijetu. Posljedica nešto što imamo posebna dva znanstvena vijeća koja se bave i kulturnom baštinom, bave se i prirodnom baštinom. I dobro je koristiti i ovu priliku da malo govorimo o kulturnoj baštini koja je izuzetno bitna i koja je izuzetno važna, koja govori o povijesti jednog naroda, govori o tome što je narod prošao. Arhitekti su skloni uvijek raditi nešto novo, raditi na drugačiji način. No međutim, kada je riječ o kulturnoj baštini onda zaista treba cijeniti tradiciju i način na koji se radilo prije. I imamo temu prirodne baštine. Prirodna baština mi ćemo danas imati u raspravi Strategiju o prirodi, odnosno o zaštiti prirode. Hrvatska je država koja ima prema svim pokazateljima koji su apsolutno neovisni jer su naravno satelitske snimke nešto više od 5% izgrađenog prostora. Izgrađeni prostor vam znači ne samo pod objektima, nego znači i pod infrastrukturom, odnosno po cestama ono sve što je izgrađeno za korištenje. Više od 50% ovog časa imamo šuma, a kad je riječ o poljoprivrednim površinama onda je to negdje oko 40% To je hrvatska prednost i mi je kao takvu trebamo i doživjeti. I u kontekstu toga ja bih iskoristila priliku i spomenula knjigu hrvatska prirodna bogatstva koja je, dakle izdavač je bila akademija. Ili kad sam ja studirala on je još bio asistent i zaista u svom djelu kao arhitekt je ostavio traga na ovim našim prostorima i zaista izuzetno koristim ovu priliku iako to zaista nema potrebe da se odavde govori akademik Neidhardt je zaista ostavio traga u arhitekturi. Ova knjiga je izuzetno važna, jer ona govori o prirodnim bogatstvima Hrvatske. Ne govori samo o nacionalnim parkovima i parkovima prirode, ona govori i o nekim drugim stvarima. Zgodno ju je za pogledati, zgodno ju je malo i iskomentirati, zgodno je o njoj i raspravljati iz jednostavnog razloga što kad govorimo o jednoj Strategiji razvoja države onda se Hrvatska treba odlučiti u kojem smjeru se razvija. Prirodna bogatstva i to ćemo imati prilike govoriti, ja mislim da je to današnja zadnja točka dnevnog reda, onda ćemo imati priliku govoriti i o nekakvim činjenicama o kojima treba voditi računa. Ja mislim da su prirodna bogatstva komparativna prednost Hrvatske. Ne mislim da mi trebamo zapravo inzistirati na nekakvim stvarima koje su neke druge zemlje prošle.

I onda je tamo pred petnaestak godina se u Bavarskoj desi obrnuti proces koji se tad zvao jer je bilo teško prevesti sa Njemačkoga, sa engleskog nam je bilo nešto jednostavnije prevesti. To je bio naziv doprirodno. Doprirodno je značilo da vi površine koje su korištene za poljoprivredu godinama vraćate da se, na način da se više, da se one više ne koriste za poljoprivredu, odnosno budući da je Bavarska bila ekonomski dovoljno moćna ona se odlučila za opciju da je ljudima plaćala naknadu kao da recimo imaju kulturu koju su imali, pa ima najveći prinos, dobivali su toliko novaca da te svoje površine ostavljaju i da se vraćaju prirodi i to se zato zvalo doprirodni. Oni su tamo bili jako ponosni jer su se vratile neke šume, pa su se vratile neke bare, pa su se vratile žabe koje su kreketale koje više je bila apsolutna nepoznanica. U Hrvatskoj to nije tako i to ja mislim da nam je komparativna prednost. I zbog toga je, to vežem uz knjigu. Izuzetno zgodno je pogledati tu knjigu, zgodno je pogledati s čim to Hrvatska raspolaže i zgodno je voditi računa. Ja mislim da iz te komparativne prednosti se može izvući i određena gospodarska prednost, a ne na način da smatramo da je priroda, odnosno taj način da se troši, nego mislim da se to može i drugačije definirati. Ovih 19 znanstvenih vijeća su izuzetno važno, izuzetno je važno način njihovog funkcioniranja, a ja se nadam, dakle kao što sam rekla da tema klimatskih promjena o kojim se izuzetno malo govori sa ove govornice, a zaslužili su jer je to nešto o čemu moramo govoriti sad da bi rezultate eventualno neke vidjeli i vidjeli pomaci što želimo kroz desetljeće, da je to jedna od tema koja zaista je pravo mjesto Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i pravo mjesto da se o tome raspravlja.

Gospodin Veljko Kajtazi ispred Kluba nacionalnih manjina. Imamo još 5 zakona osim ovoga, pa svatko ima pravo iskoristiti … [[Govornik se ne razumije.]] minutažu, a oni koji neće iskoristiti, izazivati će simpatiju svih nas. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani akademiče, tajniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je još jedno izvješće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Najvažnija akademske institucija u državi, koja okuplja našu intelektualnu elitu. Pored zlih komentara, koje danas možemo često čuti usmjerenih prema Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i općenito antiintelektualizma koje je sve učestalije u našem društvu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je u tijeku prošle godine, pokazala da je važna institucija koja je prepoznala potrebu da svojim radom obuhvati sve svoje građane. Govorimo naravno, o već tradicionalnom obilježavanju svjetskog dana romskog jezika.

A upravo je ta odluka Međunarodne romske unije, potvrđena je na skupu koja je održana u studenome prošle godine na Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, gdje smo imali priliku upravo bit i Predsjednica i premjer naše Vlade. Nastavno, na te aktivnosti smo mi ovdje u Hrvatskom saboru, iznijeli ranije usvojenu odluku obilježavanju međunarodnog danas sjećanja na romske žrtve genocida u 2.sv. ratu.

Vrlo je bitno istaknuti da se te oduke kasnije implementiraju i u niz drugih država, a da rad, romske zajednicu, podršku daju najviše institucije. Zadovoljan sam, jer smo upravo kroz Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti pokrenuli važna pitanja za romsku zajednicu, globalno, zbog čega smo se već istaknuli u bezbroj neozbiljnih pokušaja slične prirode. Od prošlog izvješća, do danas, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je napravila još jedan dodatni iskorak dajući podršku mojoj inicijativi, da po uzoru na zdravstveno veleučilište u Zagrebu i sveučilište u Zagrebu, uvede mjere pozitivne diskriminacije pri upisu pripadnike romske zajednice na fakultetima. Kao krovna akademska institucija u RH, Akademija je detektirala problem i signalizirala ga i prema sveučilištu i javnosti, pa i nama ovdje u Saboru. Ovih dana, kad se lome koplja, oko strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i pripadajućeg akcijskog plana, moramo se prisjetiti, kako ti dokumenti kad govorimo o romskoj zajednici, više liče na listu želja, nego na stvarne uvijete na terenu. Konkretne mjere kako je podržala Akademija su po svim pokazateljima, nužne kako bi se stanje promijenilo. A takvim mjere se akcijskim planovima i strategijama samo detektiraju. Od 2013. godine, kroz Nacionalnu strategiju za Rome, govorimo od 2 godine predškolske, za romsku djecu pa to nije realizirano. Govorimo o igraonicama u naseljima, pa ih još uvijek nemamo. Govorimo o obrazovanju odraslih, cijeloživotnom učenju, raznim projektima, uvođenje modela C za romski jezik. O sustavnom, praćenju ranog napuštanju školovanja, produženom boravku, dopunskoj nastavi, formaliziranju neformalno stečenih kvalifikacija itd. Pa imamo jako male pomake. Rezultat toga je da imamo od 20 do 40 studenata pripadnike romske manjine u cijeloj državi, a da i od njih manji broj završavaju fakultet. To je najbolji pokazatelj uspjeha našeg obrazovanog sustava kad govorimo o Romima. Akademija je jasno, zauzimajući stav, da moramo promijeniti takvo stanje, ispunila svoju ulogu, detektirajući taj problem, kao onaj koji je od osobite važnosti za RH. Na kraju želim kao i prošle godine istaknuti, da mi je žao da u financijskom smislu ne podržavamo Akademiju više kao i u obrazovanju u globalu. Sve relevantna istraživanja i mišljenja stručnjaka pokazuju kako je svaka institucija u akademskoj zajednici i obrazovanja višestruko isplativa te da povratno djeluje na gospodarstvo i sveukupno stanje u društvu. U budućnosti ćemo morati više o tome brinuti, a za ovu izvješće Akademije ću glasati pozitivno ko i Klub nacionalnih manjina. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajtazi, javio sam se za repliku, da dodatno istaknem problem koji se pojavio ovih dana, gdje je iz Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije u akcijskom planu gospođe Vican koja nas na svu sreću povućena, ali ona je i dalje ostala predsjednica tog povjerenstva, potpuno izbačeno sve što je trebalo učiniti da bi se unaprijedio proces obrazovanja Roma u Hrvatskoj, koji je izuzetno značajan, jer po podacima kojima raspolažemo, 70% učenika osnovnih škola, Roma, ne završi osnovnu školu. Dakle, od onih koji krenu u 1 razred, do onih koji dođu do 8, 70% se izgubi, a drugi podatak koji je frapantan, 85% Međimurskih Roma, koji su nezaposleni, nema završenu osnovnu školu. Prema tome, vi ste dio vladajuće većine i kako komentirate ovo što se dogodilo proteklih dana i da li imate kakve garancije da se to neće ponovit? Uvaženi kolega, u navođenju kojeg ste napomenuli, u potpunosti se slažem s vama, ali to nije od jučer. To je unatrag nekoliko godina. I moram vam samo skrenuti pozornost da pripadnici romske zajednice, ne radi se samo o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, radi se o nekoliko različitih dokumenata koje su nekoliko vlade upravo donijeli. Sjetimo se samo 2003. kada je donesen Nacionalni program za Rome, poslije toga imali smo desetljeća odnosno dekade za Rome od 2005. do 2015. i od 2013. do 2020. također imamo Nacionalnu strategiju za Rome koje obuhvaćaju upravo život i rješavanja gorućih pitanja Roma, to je i stanovanje, i obrazovanje i zapošljavanje i zdravlje itd. Kada je u pitanju obrazovanje, u potpunosti se slažem s vama, jako mali pomak se napravio.

Onog trenutka kada mi budemo imali barem po jednog pripadnika romske zajednice na veleučilištima i sveučilištima mislim da ćemo napraviti veliki pomak za romsku zajednicu, a naročito kvote. Ovih dana vidimo koliko imamo problema prilikom upisa djece u srednjim školama. Svakome nedostaje po jedan ili po dva boda što dobro znamo na koji način bi to pomoglo romskoj zajednici.

U tom bi smislu istaknula važnost takvih utjecaja, ali i izniman intelektualni potencijal za koji bi rekla da bi hrvatsko društvo trebalo još više eksploatirati.

Također je za osvrnuti se na djelovanje akademije diljem RH.

Akademija nije aktivna samo na području RH, kao što možemo pročitati u izvješću već i na međunarodnom planu i to na svim važnim projektima posebice onima u znanosti pa s ponosom treba istaknuti što je i sam akademik Rudan rekao, ulogu akademkinje Žic Fuchs u radnoj skupini Europske komisije na najvišoj razini za istraživanje EU i inovacijske programe. Akademija ima svoje predstavnike u gotovo svim relevantnim institucijama sličnog djelovanja pa tako i u Međunarodnoj uniji akademija o kojoj smo malo čas čuli.

Kolegice Putica, slažem se sa 98% vaše rasprave, ali zbog onog što ste na početku rekli moram reagirati. Dakle nitko ovdje nije pokušao skrenuti temu sa rasprave i govoriti o tome da gospodin Plenković nešto nije dobro učinio. Ja vas razumijem jer ste bili državna tajnica u to vrijeme pa pokušate braniti neobranjivo.

Ja vas pitam, što bi se učinilo i što bi se godilo nekom činovniku da npr. odluči sam od sebe promijeniti Strategiju nacionalne sigurnosti RH. Dakle gospođa Vican ali zapravo čak ni ona, ali je njena odgovornost, je proturila Andreju Plenkoviću nekakav akcijski plan koji je sačinjen u Ministarstvu znanosti i obrazovanja u nekom kutku, potpuno neprimjereno sakačeći Strategiju obrazovanja, znanosti tehnologije. Gospođa Vican čak to nije ni pročitala nego uvjeravala Andreja Plenkovića da je to dobar akcijski plan i zapravo izvrgla i njegov ugled na kušnju javnosti. Prema tome jedino što ta gospođa može učiniti je da sama podnese ostavku i pusti nekoj kompetentnoj ekipi sa izradi potpuno novi akcijski plan koji neće revidirati Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije jer to smije učiniti samo Hrvatski sabor. Cijenjeni zastupniče Jovanović, meni je žao i akademiče Rudan da morate sada slušati ovakvu raspravu, niti je ovdje gospođa Vican niti je tema rad posebnog stručnog povjerenstva. Ja sam vam samo rekla, a inače kao članica tada, odnosno kao netko tko je sjedio na svim sjednicama posebnog stručnog povjerenstva mogu kategorički odbiti vašu konstataciju da je netko negdje nešto mijenjao. To povjerenstvo imenovano od premijera bilo je sačinjeno odnosno još uvijek je sačinjeno od niza raznovrsnih i vrlo stručnih ljudi koji uostalom dolaze i iz SDP-a dijelom pa su oni na tim sjednicama također glasovali o onome što se odnijelo premijeru. Dakle nitko ništa nije napravio na svoju ruku, sve je doneseno na razini jednog visokog konsenzusa.

Naime, kako je kolega Jovanović rekao, meni je izuzetna čast što sam imao prilike glasati za tu strategiju, za razliku od vašeg kluba kolegice.

Ali to si nažalost neki pojedinci uzimaju za pravo. I kolegice meni je isto neshvatljivo kada kažete da se neke stvari nisu mijenjale, nažalost jesu. Nažalost radikalno su primijenjene. Naša Akademija promišlja strateški, to je nešto što apsolutno želim pohvaliti i ona je donijela strateški plan rada. Mi ignoriramo odluke koje je donio ovaj Hrvatski sabor. Kolegice braneći neobranjivo, braneći činjenicu da jedna osoba, ja neću reći da je to ona arbitrarno učinila, promijenila dijelove akcijskog plana mi derogiramo ovaj Parlament koji je donio tu odluku. Prema tome ni jedna radna skupina, ni jedna osoba ne može derogirati ovaj Parlament, ovaj Dom koji je izabran od građana RH, koji je donio tu Strategiju i koja Vlada na čelu sa premijerom je treba provoditi. Ja uopće ne dvojim kao kolega Jovanović da premijer možda nije do kraja bio upoznat sa činjenicama, ali onda je naša dužnost upoznati ga da možda bludi u tome da podržava osobu koja je iz različitih motiva, to želim mijenjati. Zašto?

Moglo bi možda biti i jedno i drugo cijenjeni potpredsjedniče Sabora. Drago mi je kolega Hajdukoviću da vi bolje od mene koja sam sjedila na sjednicama posebnog stručnog povjerenstva, znate točno što se mijenjalo u akcijskom planu i da ste zainteresirani za to, pa vjerujem da ćete svojim konstruktivnim prijedlozima onda objasniti i premijeru i posebnom stručnom povjerenstvu što to točno ne treba promijeniti. Pa bismo i u ovom Saboru voljeli vidjeti trenutak svime što se radi u obrazovnom sustavu. Uskoro ćete ga dočekati kada vidite akcijski plan na temelju onoga što je i napravljeno. Hvala lijepo potpredsjedniče, evo samo kratak osvrt na ovaj odgovor na repliku, ja se veselim danu kada će premijer i ova Vlada neke stvari staviti na raspravu u ovom domu, onda ću itekako biti spreman o tome razgovarati i konstruktivno kolegice, dakle ne destruktivno, ne nakon što radna skupina recimo usvoji sve prijedloge Kluba HDZ-a a onda ne glasa za to izvješće, no dobro.

I ja vjerujem da ćete nam osvijetliti obraz i na međunarodnom polju. No opet zbog vašeg kluba kolegice, htio bih samo ponoviti jednu činjenicu a kažu da je ponavljanje majka znanja a to je zašto tajnik podnosi izvješće. To je jedna duga i ja bih se usudio reći plemenita tradicija da upravo tajnik akademije, ne predsjednik nego tajnik podnosi izvješće ovom domu. I trebamo to imati na umu kada raspravljamo o drugoj najstarijoj instituciji ovog naroda a to je HAZU kako je tajnik u uvodnom obrazlaganju i rekao, osnovao ju je upravo ovaj dom i zato mi je jako drago što evo stotinama godina nakon toga svečanoga čina i ja, moja malenkost ima priliku raspravljati o tome. Dozvolite mi da još jedanput podcrtam i posebno pohvalim nastojanje HAZU da nam zacrta pravac kao što sam rekao, kao progresivna i kao budućnosti okrenuta institucija, da nam zacrta pravac prema tome kako i cijela Hrvatska treba raditi a to je decentralizacija. U istočnom dijelu Hrvatske imamo tri zavoda, Osijek, Vinkovci i Đakovo koje je najmlađe i meni je jako drago da je Akademija upravo na istok Hrvatska najviše bacila svoj naglasak, budući da je istok Hrvatske reći ćemo u najgoroj gospodarskoj situaciji, ali što se tiče znanstvene produkcije, itekako je bogat, što se tiče umjetničke produkcije i to, akademija prepoznaje, vrednuje i želi i tom dijelu Hrvatske i na taj način pomoći. Također, svakako bi pohvalio i tu se apsolutno slažem sa akademijom kada strateški promišlja i donijeli su strateški Plan rada do 2020. godine, apsolutno to je nešto što i nama treba služiti kao primjer, budući da najčešće stihijski pristupamo nekim problemima, trebamo se orijentirati strateškom promišljanju, neke strategije smo u ovom Domu donijeli, trebamo ih provoditi i strategija nešto oko čega trebamo imati konsenzus. Ono oko čega se nećemo slagati možda su načini do kojih doći do ciljeva, ali ciljevi nam uvijek trebaju biti isti. Posebno bi pohvalio izložbene galerijske jedinice naše akademije, posebice Strossmayeru galeriju u Zagrebu koja itekako ima što pokazati, upravo zahvaljujući našem velikom meceni Strossmayeru. Jako bi je drago i zapravo je to hvalevrijedno i želim to istaknuti da kustosi akademije itekako vrijedno rade na čuvanju ovog jednog od najvećih blaga sakralne umjetnosti u RH. Strossmayer je bio veliki kolekcionar, imamo puno radova koji nisu vezani samo za Hrvatsku i to je zaista vrijedno i ja pozivam hrvatsku javnost svakako da to ode vidjeti. Akademici su uvijek bili i uvijek su se ponašali u maniri dobrog gospodara. Kada govorimo o financijskim izvješćima kroz niz godina, to je uvijek bilo tako, ja to samo još jedanput želim podcrtati, čestitati našim akademicima u vodstvu akademije što je ponovno pristupila takvom pristupu i ja vjerujem da će nam i dalje u tome apsolutno biti primjer. Još bi nekoliko stvari potaknuo, možda i kao raspravu u samoj akademiji. O neka tri događaja, odnosno tri inicijative recimo to tako, koje bi volio da akademija u slijedećem razdoblju, u sljedećoj godini, dvije, također razmisli i usvoji kao svoja vlastita inicijativa. Bilo je spomenuto problem klimatskih promjena. Iako je akademija o tome već raspravljala, mislim da je to šiti problem, posebice što se i u Vijeću Europe taj problem spominje kao mogući uzrok budućih migracija, prema tome RH kao dio Europe, dakle, Europskog kontinenta ali i EU-a, mora biti spremna na te izazove koji su sociološki i društveni, politički, gospodarski, svaki drugi, ja vjerujem da naša akademija o tome itekako može što reći, i sa međunarodnog aspekta i sa našeg domaćeg, dakle kako se za taj izazov pripremiti. Da li migracije promatrati isključivo kao problem ili kao izazov, odnosno priliku za obogaćivanje našeg društva i planiranje budućnosti. Također, na godinu nas čeka jedan veliki jubilej, koji doduše možemo reći, ako promatramo sa povijesnog stajališta, nije jednoznačan, ali ja bih ovdje stavio naglasak na pozitivne aspekte toga, a to je 150 godina od potpisivanja Hrvatsko-ugarske nagodbe. Koja ima dakle, svoj negativan prizvuk, ali ima i onaj pozitivan. Samo čin potpisivanja Hrvatsko-ugarske nagodbe je priznanje RH odnosno tadašnjoj Hrvatskoj da je uživala posebni pravni status unutar monarhije, odnosno unutar Zemalja Krune svetog Stjepana. U duhu jačanja prijateljskih odnosa sa našim sjevernim susjedom, Mađarskom, ali u duhu velikog jubileja koji mi obilježavamo, dakle pravno prije svega jubileja, mislim da bi to trebali obilježiti na dostojan način i u Hrvatskoj i u Mađarskoj, sa njihove strane postoji interes apsolutni, mađarski Državni arhiv uostalom i čuva i originale, mislim da bi tu akademija itekako mogla i što reći, i pokazati i doprinijeti ovakvome događaju. Također, kada govorimo o borbi protiv korupcije, koja je nažalost, fenomen, dakle korupcija, pogotovo ona politička korupcija, koja je najgori oblik korupcije je fenomen s kojima se bori cijelo demokratsko društvo. RH, naš narod može se ponositi sa Vinodolskim zakonikom, koji je jedan od najstarijih dokumenata, u Hrvatskoj je definitivno najstariji, ali jedan od najstarijih o ovom djelu Europe koji govori upravo o tome, o borbi protiv korupcije. Kolega Jovanović je upravo na tome radio, bile su i različite izložbe, moj prijedlog je bio da u sklopu predsjedanja Vijećem Europe imamo tu izložbu u Strasbourgu, ali vjerujem da bi tu i naša Akademija znanosti i umjetnosti itekako mogla što reći, doprinijeti, i zapravo promovirati Hrvatsku koja se evo i prije stotina godina itekako borila protiv korupcije i u pisanim zakonima. I na kraju, ne bi koristio tuđice, pa ne bih rekao uobrazila, ali rekao bi domišljatost, maštovitost, moć zamišljanja, promišljanja, prije svega onog dugoročnog promišljanja i razmišljanja je ono što našu akademiju posebnom institucijom i izuzetno važnom institucijom za RH.

Povreda Poslovnika, gospođa Bedeković.

Hvala lijepa. Imamo jednu drugu u međuvremenu povredu Poslovnika, gospodin Hajduković…

Bolje da prijeđemo. … [[Upadica Šuker, ne čuje se.]] Gospodin Jovanović, replika. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Hajduković, govorili ste

Dajte nastavite molim vas. Hvala lijepo. Kolega Hajduković, govorili ste o temi obrazovanja, znanosti i ni djelić prostora niste otišli mimo onog što je tema ove rasprave iz jednostavnog razloga što je u izvješću Hrvatske akademije i umjetnosti piše između ostalog daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima od osobite važnosti za RH. I u izvješću se govori da 2016. se bavilo i pitanjima kurikularne reforme. Radi javnosti koja prati ovu našu raspravu treba reći još jedanput da je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije ključni dokument za budućnost Hrvatske, pa upravo se od akademije i traži da aktivno sudjeluje u provedbi strategije i da osigura da se strategija provodi bez da se mijenja mimo odluke Hrvatskog sabora. Dijana Vican koja vodi posebno stručno povjerenstvo za provedbu strategije prekršila je Ustav, prekršila je odluku Hrvatskog sabora, prekršila je i doprinos Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u kreiranju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, jer je samovoljno bez dozvole Hrvatskog sabora promijenila 66% ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, a da to nitko nije znao, pa ni članovi SDP-a koji su dio posebnog stručnog povjerenstva što je i jasno iz jučerašnjeg sastanka na kojim je jedan jedini glas za akcijski plan koji je predložila gospođa Vican došao od koga? Od gospođe Vican. Prema tome, nakon toga … [[Govornik se ne razumije.]] je podnijela ostavku i prepustila nekom drugom da vodi posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije posebno što je potpuno netransparentno imenovana ekspertna radna skupina za provedbu i pripremu kurikularne reforme o čemu svjedoči da gospodin Puljak 50 dana nakon što je podnio zahtjev da mu Ministarstvo znanosti i obrazovanja podnese postupak kojim je imenovana ekspertna radna skupina životopise i njihove prijedloge nije dobio odgovor od nadležnog ministarstva.

Zahvaljujem vam poštovani gospodine potpredsjedniče. Radi se o povredi Poslovnika iz članka 238. stavka 3. koja se odnosi na onog zastupnika koji svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika. Naime, povratak gospodina Šukera se itekako osjetio u Hrvatskom saboru, jer su povrede koje sam upravo sada naveo postale sve češće, a jednu od njih smo imali prilike doživjeti prije točno 2 minute i 45 sekundi, te vas molim da sukladno članku 238. stavku 3. Poslovnika barem upozorite, pardon točki 3. Poslovnika barem upozorite gospodina Šukera kada dovikuje iz klupe ako mu već zbog toga ne mislite dati opomenu. Odgovorit ću vam po istrijanskom i vi ste u pravu također. Izvolite odgovor na Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, kolega Jovanović slažem se sa vama. Evo ga opet, mislim. Dobro. Dakle, kolega Jovanović mislim da je izuzetno bitno da o ovom problemu razgovaramo upravo kada pričamo o izvješću rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ja ću još jedanput podcrtati i to mi je izuzetno drago da je naša akademija radila nacrt smjernica za strategiju o kojoj govorimo. Mislim da je tu akademija itekako involvirana i pozvana da ima što reći o tome baš kao progresivna institucija koja brine o budućnosti. I moram konstatirati u prijašnjim godinama neki kolegice i kolege se možda ne sjećaju, ali upravo sa one strane sabornice je dolazio napad na akademiju da ne radi ono što bi trebala raditi. A ja i dalje tvrdim i onda sam tvrdio i sada tvrdim da radi upravo to, a ako ćemo čisto o statistici onda ih čisto brojke demantiraju o znanstvenim skupovima, o broju publikacija, o broju izdanih knjiga, o broju izložaba itd. itd. Kada govorimo o strategiji, strategija propisuje ciljeve. Ciljevi uvijek moraju biti isti, a pogotovo ako ih je donio ovaj najviši Dom. Dakle, ciljevi su isti. Netko može imati drugačije vizije o tome, ali mijenjati ciljeve kolega to je derogirati odluke ovoga Doma i to nećemo prihvatiti. I na kraju akademik Rudan će imati završnu riječ. Ja bih vas lijepo molio uvažene kolege da mi dozvolite da najprije odgovorim poštovanim članicama Hrvatskoga sabora, a zatim muškim članovima u Hrvatskom saboru. Gospođo profesor Bedeković, vi kao predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu stvarno ste me dirnuli kad ste onako lijepo prikazali mišljenje vas, vaše stranke i čitavoga odbora o našem radu u 2016. godini. To je lijepo čuti u mojim godinama, jer ja ću uskoro ući u 76 godinu života, pa mi je drago da eto na koncu moga radnoga vijeka uspijem čuti nešto tako lijepo o instituciji kojoj imam čast biti glavnim tajnikom. Hvala vam puno na svemu onome što ste rekli. Što se tiče obrazovanja gospodin zastupnik Jovanović jako je lijepo spomenuo naša dva zavoda u Rijeci. To je zavod od akademika Rukavine i zavod od akademika Strčića. To su dva zavoda uz onaj treći koji je kolega Hajduković rekao u Osijeku koji su uistinu najbolji zavodi naše akademije i oni se nalaze upravo izvan Zagreba. Meni je drago da smo u Đakovu prošle godine osnovali zavod stoga jer je Strossmayer bio daleko više od toga da bude pripadnik našeg naroda. On je pripadnik svijeta, jer je na temelju veličanstvenih ideja, prosvjetiteljstva, kako jedino prosječen narod može biti slobodan narod, njegova deviza je bila prosvjetom do slobode, prema tome, imajmo uvijek to na umu. Prosvjetom do slobode, što znači da je obrazovna reforma u svakom društvu, pa tako i u našem društvu od krucijalne važnosti, zbog toga da se ljudima, mladim ljudima, koji pred sobom imaju perspektivu, jasno ukaže da moraju biti časni ljudi, da moraju biti pošteni ljudi, da ne smiju biti lopovi, da moraju učiti i raditi i tako ići naprijed. Ja mislim da je Akademija svojim jasnim stavom, još protekle godine, dali smo svoju izjavu o strategiji obrazovanja, ali Akademija nije institucija, koja se može upletati u dnevnu politiku. Mi mnoge stvari možemo ukazati na njih, mnoge stvari možemo razmotriti, mnoge stvari možemo i mnoge probleme uočiti i ukazati. Ali vi članovi, Sabora, RH, odgovorni ste da se to provede u djelo. Prema tome, sve ono što je ovdje bilo postavljeno, s obzirom na različite predmetnosti, vi to morate sami iznijeti, oprostite mi na izrazu, na svojim leđima. Što se tiče osobne taštine, koje ste vi spomenuli kolega Jovanović, s obzirom na kurikularnu reformu, reforma obrazovanja, nije lak posao. Ja moram priznati, da je gospodin predsjednik Vlade, izabrao 2 člana Akademije, to su uvažena gospođa profesor akademkinja Žic Fuchs i uvaženi gospodin profesor akademik Ivica Kostović, oni su članovi te stručne skupine koja će djelovati zajedno sa ostalima. Na njima je sada jasna zadatak i pred njima je jasan zadatak, da moraju stvar napraviti tako da bude ta reforma na ponos i ovom Parlamentu i čitavom našem narodu. Mi imamo od osnovne škole pa do akademije, čitav niz, cijeli niz veličanstvenih ljudi, a najvažniji su oni u osnovnoj školi. Vjerujte mi. Meni je mama bila učiteljica i nikada me nije učila, ali mi je pokazala kako treba učit. Prema tome, osnovna škola je najvažnija i kasnije sve dalje. Dakle, još jednom ukazujem Akademija se o tome ne može aktivno izjasniti. Možemo pomoći, ali vi morate donijeti odluku. Što se tiče kolega Hajdukovića, ja vam najljepše zahvaljujem, da ste spomenuli naš zavod u Osijeku, gdje naš dopisni član profesor emeritus Antun Tucak, zajedno sa akademikom Mutnjaković i gospođom akademkinjom Pilžotom, oni vode jedan od naših najboljih zavoda. Ali, moram priznati, da smo prošli ponedjeljak bili i u Vukovaru, jer u Vukovaru smo također osnovali zavod i njegov sada je voditelj toga zavoda akademik Pavao Pavličić. Tko može bolje o Vukovaru prosuđivati od Pavla Pavličića, koji je Vukovarac, a koji je jedan od najveličanstvenijih književnika, modernih književnika koje imamo. Što se tiče, gospođe Mrak-Taritaš, moram priznati, da me uvijek iznenađuje svojim arhitektonskim promišljanjima. Naime, od 10 bratića i 3 sestrične u mojoj obitelji, 5-orica bratića su arhitekti i moram kazati da su sve one stvari na koje ste ukazali odlične. Drago mi je da ste spomenuli i ja sam to spomenuo na fantastičnu knjigu našega potpredsjednika akademika Neidhardta i njegova suradnika koautora u uredništvu akademika Zelića o prirodnim bogatstvima Hrvatske i zaštita i odgovorni razvoj. Taj odgovorni razvoj se povezuje i uz klimatske primjene, povezuje se i uz zbrinjavanje otpada. Ja koji stanujem u Varšavskoj ulici, vjerujte mi svake večeri vrlo dobro vidim što znači zbrinjavanje otpada u jednom malom, sasvim malom području našega grada. Mom dragom i uvaženom zastupniku nacionalnih manjina, gospodinu Veljku Kajtaziju. Veljko kad se god spomenem, oprostite mi da kažem Veljko, kad se god spomenem vas, onda vam se uvijek želim zahvaliti i u svoje ime, ali i u ime predsjednika Akademije Kusića, jer akademik Kusić i akademik Pavao Rudan, počasni su članovi romske udruge KALI SARA. Prema tome, ja sam počašćen da sam počasni član udruge KALI SARA. I meni je drago, da j upravo naša Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti bila prva akademija na svijetu, znanstvena akademija i umjetnička akademija koja je uistinu podržala i održala fantastičan simpozij već po drugi puta posvećen romskom jeziku. Tamo su bili predstavnici romskih udruga iz mnogih zemalja svijeta. I drago mi je bilo da je uz našu prelijepu himnu „Lijepa naša domovina“ bila također i odsvirana himna Romskoga naroda. I drago mi je da uvijek Akademija može pomoći našim sugrađanima Romima, jer je to i Akademija Roma u RH. Što se tiče poštovane gospođe Putice, moram kazati da mi je uvijek drago kada ona govori, jer iskustva ima, vokabular je izuzetan i drago mi je da je kazala, da je zadaća Akademija očuvanje identiteta Hrvatskoga naroda. To i je naša zadaća, jer je Strossmayer kazao da je zadaća Akademije, znanost znanje i obrazovanje. Što se tiče kolege Jovanovića i nekih udruga koje se javljaju, nažalost, ima mnogo udruga koje se javljaju i koje se registriraju kao takve. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori vjerojatno je jedna od takovih udruga. Mi o tome nažalost računa ili možda na sreću ne vodimo jer mislim da se ne smijemo spuštati na tu razinu. Kada sam pred više od godinu dana od jednoga čovjeka počeo dobivati enormnu količinu mailova i nekakvih poruka, kao liječnik neću reći kakvih, jasno sam mu odgovorio citiram „Poštovani, ne opterećujte više moje računalo vašim uradcima. Najljepše zahvaljujem. Pavao Rudan“ Kroz nekoliko minuta dobio sam odgovor, „Mi Hrvati“ Gospodin ne zna da sam ja isto Hrvat, ja stanujem u kući koja je u istočnim brdima otoka Hvara izgrađena u 14. stoljeću. Iznad vrata piše

A ako ljudi štošta pišu nemojmo se na to obazirati. Što se tiče kolege Bunjca UNESCO Plitvička jezera, mislim da je akademik Neidhardt i akademik Zelić sa svojim suradnicima jako dobro odgovorio jer je ona knjiga o prirodnim bogatstvima Hrvatske fantastičan jedan pokazatelj. A u akademiji također postoji tri ili četiri znanstvena vijeća koja se bave tim problemima. Jasno da mi to riješiti ne možemo. I sada dolazimo do kolege gospodina Vučetića. Moram priznati da verbalizirate stvari daleko bolje od mene i naprosto sam bio malo zavidan jel je vaš vokabular izuzetan. Drago mi je bilo da ste kazali monumentalizacija to je jedan od izraza koje do sada nisam imao baš prilike čuti, ali vidim da ste nekoliko puta i spomenuli antropologiju, to mi je drago jer sam pred više od 45 godina nakon mojeg studija medicine i eksperimentalne biologije u Zagrebu završio i studij, postdiplomski studij u Parizu na Univerzitet Pariz gdje sam završio antropologiju. Tamo je jedan izuzetan čovjek došao iz Afrike profesor Profesor … je držao veličanstveno predavanje o evoluciji čovjeka i o australopitecinima. Nisam znao zašto ga je moj mentor pitao, prof. Olivie što o vašim istraživanjima govori katolička crkva. Ostao sam iznenađen, ali … je kazao gospodine profesore znanost ima svoje probleme, a religija ima svoje probleme, nemojmo ih miješati. Kroz nekoliko dana saznao sam da je profesor … jezuit i bio je profesor evolucije na Jezuitskom sveučilištu u Madridu. Vi ste fantastično pokazali da se u mnogim stvarima znanost treba shvatiti i to uistinu ozbiljno jer ako želimo ići naprijed, mi možemo biti samo zemlja znanja.

Zbog toga bi ja sada zahvaljujući se svima vama i s desnice i s ljevice i s prednjice ili kako se već nazivamo najljepše zahvalio na prekrasnoj podršci koju ste pružili radu HAZU jer vjerujte mi pod vodstvom akademika Kusića vodstvom naše uprave i predsjedništva akademije, akademija je prošle godine časno i odgovorno obavila svoju dužnost.

Vrlo kratko. Uvaženi akademiče Rudan nisam znao za Vukovar, ali apsolutno vam želim na tom čestitati i želim čestitati akademici jel to je velika počast za našu cijelu regiju. I još ako mi dopustite samo jednu intervenciju kada govorite o Strossmayeru i kada kažete da je samo prosvjećeni narod je slobodan narod, evo dozvolite mi jednu intervenciju koju ne mogu izreći riječima nego ću je reći ovako

Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince tako da ste svi imali uvid u materijale. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku, znači samo ovo čitanje ćemo imati. Poslovnika hitni postupak kao što znate objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za Ustav Poslovnik i politički sustav. Izvješće ste primili na sjednici, amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Evo prijedlogom zakona predlaže se utvrditi da se sredstva s posebnog računa za redovito financiranje nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave koji su izabrani s liste grupe birača i sredstva s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidata nositelja nezavisnih lista odnosno nositelja lista grupe birača izuzimaju od ovrhe, kako bi se navedenim osobama omogućilo korištenje sredstava s posebnih računa u svrhu za koja su namijenjena. Prema važećem zakonu navedeni računi su računi posebne namjene koji služe za financiranje političkog djelovanja nezavisnih zastupnika i vijećnika tijekom godine, odnosno za financiranje izborne promidžbe kandidata i nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača te se sredstva s tih računa ne smiju koristiti u privatne svrhe. Važećim zakonom posebno je propisano postupanje u slučaju ovrhe sa navedenih računa za pokriće troškova učinjenim u privatne svrhe. Propisano je da nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su izabrani sa liste grupe birača, odnosno kandidata i nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji liste grupe birača u slučaju ovrhe sredstava sa posebnog računa za pokriće poslova koji su učinjeni u privatne svrhe dužni vratiti iznos ovršenih sredstava uplatom ovršnog iznosa na posebni račun u propisanom roku. Međutim, kako se sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, ovrha na novčanim sredstvima provodi po svim računima u svim bankama prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika bez njegove suglasnosti ovakvo je rješenje u praksi kod određenog broja članova predstavničkih tijela jedinice samouprave izabranih s liste grupe birača izazvalo kontinuirani problem osobito u slučaju visokog iznosa ovrhe. Budući da se po uplati ovršnog iznosa na poseban račun isti i svaki put ponovo ovršen i tako u kontinuitetu. Te je s time vijećnicima onemogućeno korištenje sredstava s posebnog računa za redovito godišnje financiranje u svrhu za koju su namijenjena čime im se onemogućava redovito političko djelovanje. Navedeno rješenje također dovodi do nemogućnosti kandidiranja pod jednakim uvjetima onih osoba koje se nalaze u blokadi. Naime, kandidati, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji liste grupe birača dužni su otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe a istovremeno ako se nalaze u blokadi zbog ovrhe koja se provodi po svim računima, u svim bankama prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, financiranje izborne promidžbe biti će im onemogućeno. Radi rješavanja navedenog problema predloženom izmjenom zakona se umjesto dosadašnjeg rješenje prema kojem je utvrđena obveza povrata ovršnih sredstava s posebnog računa ako su sredstva ovršena za pokriće troškova učinjeni u privatne svrhe, predlaže utvrditi da su sredstva s posebnog računa izuzeta od ovrhe. Ujedno se sukladno predloženoj izmjeni predlaže i brisanje odredbi kojima je bila predviđena novčana kazna za prekršaj za nezavisne zastupnike i članove prestavničkih tijela jedinice samouprave izabrane s liste grupe birača, odnosno za kandidate i nositelje liste kojima ne vrate ovršeni iznos sredstva u propisanom roku kao nepotrebne. Evo, hvala lijepa. Hvala i vama. Prije nego što idemo dalje, imamo dvije replike. Prva gospodin Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Odbor za Ustav je danas razmatrao ovaj prijedlog zakona te je na njega podnio dva amandmana. I jednoglasno su ti amandmani podnijeti kao što je jednoglasno poduprijeti zakon. A radi se o jednom nedostatku u tom zakonu kojeg ću u kratko pokušati sažeti u ovoj replici. Naime, ovim zakonom se sredstva koja nezavisni zastupnici, odnosno nezavisni vijećnici itd., dobivaju za svoj politički rad pa i ona koja dobivaju iz državnog proračuna u potpunosti izuzimaju iz ovrhe. Međutim, ti neovisni vijećnici, zastupnici itd., bi ta sredstva trebali trošiti za svoj politički rad. Da bi nešto potrošili prethodno moraju sklapati ugovore ili druge pravne poslove. U slučaju neizvršavanja svojih obveza pa i onih koja potječu iz političkog rada oni ne bi odgovarali sredstvima koja su za to namijenjena. Upravo stoga Odbor za Ustav predlaže da se ovakvo rješenje kakvo je predložila Vlada dopuni na način da su ovo sredstva izuzeta iz ovrhe a osim ovrhe u svezi obveze iz obavljanja političke djelatnosti. Na taj način bi se ipak omogućilo da se ovi nezavisni zastupnici, vijećnici itd., koji ne izvršavaju svoje obveze a vezane su uz njihov rad za to mogu prisilno, odnosno da se to može od njih prisilno naplatiti. Radi se o rješenju koje je na neki način slično usporedivo sa onime koji proistječe iz članka 36. Zakona o obrtu koje regulira način na koji obrtnik odgovara za obveze koje proizlaze iz njegove djelatnosti gdje je njegova osobna imovina izuzeta smatramo da bi se ovakvim rješenjem dodatno popravio zakon. Ja sam vas pustio gospodin Grbin da govorite jer je to legitimno ali mali i čudno da se tako iznose amandmani odbora. Obično ih iznosi izvjestitelj odbora ali imate i vi pravo, imate i vi pravo normalno to iznositi, naravno u svoje ime ne u ime odbora. Poslije. Gospodin Maras. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegica državna tajnice. Ovdje uvršujemo jednu odredbu u zakon koji je pun manjkavosti. Mi možemo napraviti najbolji mogući zakon i ovo je možda namjera da ljudi koji su nezavisni vijećnici ne dođu u određeni prekršaj s obzirom da bi potrošili novac i ovrha bi im skinuta bila za nešto drugo. Ali kako riješiti problem onih koji financiraju evidentno svoje izborne aktivnosti a ništa se ne dešava i prave cijelu Hrvatsku i sve birače da ne kažem glupima, naivnima i govore da nisu potrošili ništa i da su potrošili 100, 200 ili 300 ili 500 tisuća kuna a u biti troše puno, puno više. Znači dajte nam rješenje na koji način ćemo to spriječiti jer to se dešavalo i u ovoj kampanji prije nekoliko mjeseci, evidentno da su neki ljudi da su neki govorili da nisu potrošili ništa, neki da su potrošili 100 tisuća kuna a kao i uvijek se vrte reklame koje su u višestrukim iznosima nego šta su oni prijavili. Znači, ja očekujem od ministarstva da mi da efikasno rješenje, prijedlog kako tome stati na kraj jer to su u pravilu jedni te isti ljudi. Znači već iz izbora u izbore, ne. Čovjek nije platio porez na donaciju od prije 15 godina, još uvijek radi od svojih birača, građana, svoga grada naivce, financirajući kampanju u neskladu sa onim šta prijavljuje. Znači, dajte nam konačno da riješimo te probleme koji su puno važniji od toga da li će netko biti u prekršaju zbog toga šta ga je država ili neko treći ovršio, pa ta sredstva nisu namijenjena onome što je po zakonu trebalo biti. Što god hoćete, ali u dvije minute. Gospodin Grmoja, izvolite. Poslije. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, klub MOST-a podržava ove izmjene, ono jedino što možda zamjeramo da predsjednik Sabora nije ove izmjene uvrstio prije konstituiranja vijeća koja su se dogodila sad u ovom proteklom vremenu, jer je ovaj prijedlog zakona bio pripremljen u Ministarstvu uprave, znači još i prije, tako da u tom smislu je trebalo ići prije sa tim izmjenama a ono što bih volio ovdje u ovoj raspravi, evo kolega Grbin je iznio ovaj amandman, ono što je praktički cjelokupan problem sa nezavisnim listama, odnosno grupama birača je to da su obveze koje one imaju prevelike, da većina ne ispunjava te obveze, i da trebamo vidjeti kako građanima omogućiti da se putem kandidacijskih lista grupa birača kandidiraju, da izađu na izbore, a ne da im namećemo obveze koji oni ne mogu ispuniti. Ja samo ovdje vidio izvješće o obavljenoj financijskom reviziji političkih stranaka nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalne i područne samouprave za 2012. U predstavničkim tijelima 2777 lokalnih jedinica bilo je 867 nezavisnih članova koji su izabrani sa nezavisnih lista, od navedenih članova 290 nije dostavilo financijske izvještaje Državnom uredu za reviziju, a 281 ih je izvan propisanog roka dostavilo financijske izvještaje ili izjavu. U odnosu na objavljivanje financijskih izvještaja od navedenih 867 članova, njih 338 nije objavilo financijske izvještaje. Znači mi praktički namećemo da za svakog čovjeka koji je ušao u nekakvo vijeće, u nekoj maloj općini, da mora imati svoju web-stranicu na koju će objaviti financijsko izvješće, iako možda to izvješće je nula kuna i te obveze koje smo nametnuli kandidacijskim listama grupe birača su puno veće od onih koji namećemo političkim strankama. Ja mogu razumjeti tu logiku, tj. strah svojevrsnih ovih tzv. velikih stranaka, od veće participacije građana kroz kandidacijske liste grupe birača odnosno kroz nezavisne liste, ali to je ono što mi moramo ovdje kao Hrvatski sabor prepoznati i omogućiti građanima da se politički aktiviraju na taj način i to je ja mislim dobro i za naše društvo. Osim toga, vi ste svjesni činjenice i da su političke stranke u velikoj prednosti prema nezavisnim listama, uostalom i mi smo kao politička stranka morali se registrirati da bismo na taj način bili u određenoj prednosti i kroz tu platformu okupljati nezavisne liste. Mislim da izmjene moraju ići u tom smjeru.

Hvala na sažetosti. Vi ćete sigurno biti oduševljeni mojom replikom, naime ja sam kad je ovaj zakon u pitanju, kontinuirano ponavljao da po Ustavu, u članku 6. se ovim zakonom uređuje položaj financiranja političkih stranaka, ja smatram da država iz proračuna ne bi trebala financirati aktivnost pojedinaca koji se bave politikom, ali to je moj stav koji sam već nekoliko puta iznosio. I ostajem kod tog stava. Dakle, smatram da ovo sve što ste rekli je točno ali da tako treba biti. Dakle, da su političke stranke temelj višestranačkog političkog sustava a da su pojedinci koji se bave politikom jedna poželjna pojava, ali ne dio sustava, i ne dio sustavnog rješenja onda bi tako trebalo regulirati i naše zakonodavstvo koje se tiče ovoga, dakle pojedinci koji se bave politikom imaju svoje vijećničke naknade, imaju u Hrvatskom saboru plaću ali ono što je temelj političkog djelovanja su političke stranke i kada bi išle izmjene zakona, one bi po meni trebale ići u tom smjeru, dakle da se financiranje kako to piše i u Ustavu, ograniči samo na političke stranke, pa onda kao što ste rekli i ono što je bila nezavisna lista u Metkoviću je postala stranka, MOST nezavisnih lista. I odmah je bila stranka, dobro. I mnoge druge političke stranke se danas zovu nezavisna lista. Stipe Petrina, Sandra Švaljek, još nekih, pa onda imamo Mrežu nezavisnih lista, dakle i oni su se registrirali kao političke stranke.

Gospodin Grmoja, odgovor na repliku. Kolega Bauk, ja nisam očekivao da ćete imati drugačije razmišljanje, upravo sam rekao da zakon pogoduje političkim strankama, ne ljudima koji se žele neovisno politički aktivirati, da su se zato mnogi pa tako i mi, to sam u svom govoru i rekao, registrirali kao politička stranka. Ja ne smatram da je nužno za višestranačje, odnosno za demokraciju, kako ste rekli, i za sustav nužno dobro da samo se političke stranke financiraju. Ja smatram da treba financirati i ljude koji se bez nekakve stranačke potpore koja stoji iza njih, koji su spremni sa svojim imenom i prezimenom izaći na birače, pred birače. Ja smatram da i oni trebaju imati jednak odnosno isti tretman. Gospodin Maras, izvolite. Hvala lijepa. Kolega Grmoja vi ste se požalili u vašoj raspravi da zakon favorizira stranke u odnosu na nezavisne pojedince i još ste spomenuli tu kako puno ljudi nije ni podnijelo izvještaje niti dalo ikakve podatke i da se tu radi o stotinama izvještaja koji nisu podneseni. A ja vas pitam i mene zanima da li je ikada itko reagirao Državno izborno povjerenstvo, jer oni se zadovolje sa izvještajem. Znači, podneseš izvještaj, potrošio sam 100 kuna i priložiš jedan račun, tamo se potpiše odgovorna osoba. Nekada neki kandidati se ne potpisuju sami nego čak daju ovlaštenje nekome da to potpiše u njihovo ime i tu priča staje. Nikada nitko u Hrvatskoj ni DIP, niti bilo tko drugi, revizija možda je iskontrolirala. Račun i ono što je prijavljeno. Ali nikad nitko nije primjerice iskontrolirao po nekoj analizi, a to se može napraviti u Hrvatskoj jer postoji praćenje i medija i oglašavanja i elektronskih i interneta i tiskanih, da vidimo da li imate račune za te stvari. Zbog čega takvu recimo jednu reviziju ne bi naručio Sabor preko Ureda državne revizije, pa da vidimo sad na lokalnim izborima 2017. neka se izanaliziraju elektronički i tiskani mediji i da usporedimo račune sa onima koji su prijavljeni za određene kandidate u okviru izvještaja za lokalne izbore. Evo to je jedan prijedlog koji bi mogli napraviti, da vidimo tko je muljao. To je moguće vidjeti. To mene zanima. Poštovani kolega Maras, vi ste prvu repliku koju ste počeli ovdje moglo se iščitati u kojem smjeru idete. Ja sam govorio o vijećnicima u malim općinama i gradovima od kojih zakon traži da mora imati web stranice, da moraju objaviti izvješće iako je nula, radi se o nula kuna. Znači o tim ljudima koji žele pridonijeti svojoj lokalnoj zajednici, a vi govorite o ovim velikim političkim igračima koji dolaze ili iz velikih stranaka ili imaju nekakve svoje stranke koje su nazvali svojim imenom i onda na taj način koriste ogromna sredstva u izbornoj promidžbi, a prikazuju da su potrošili puno manje. Ja sam ovdje stao u zaštitu nezavisnih kandidata, znači kandidata koji kao grupa birača izlaze na izbore. A sa vama se apsolutno slažem i mogao bih puno pričati iz svog osobnog iskustva na način na koji se kupuju glasovi na lokalnim izborima, kako se troši novac i što se radi. Takvih slučajeva ima jako puno.

Uvaženi kolega Grmoja, vaš modus operandi je obmanjivanje javnosti i to činite i danas. Ja to ne mogu na drugi način opisati. Pola vaše rasprave koju ste iznijeli dole nije istina. Dakle, vi govorite ovdje da svaki vijećnik u maloj jedinici lokalne samouprave mora imati nekakav trošak iza izradu web stranice. To je notorna laž, a ta laž proizlazi zato što niste pročitali zakon. Jer da ste pročitali zakon znali bi da sukladno članku 26. stavku 3. taj vijećnik može od jedinice lokalne samouprave zatražiti da se na njenom websiteu objavi njegovo izvješće i ona je to dužna obaviti o svom trošku. Znači ja lijepo dođem predam izvješće. Moja jedinica lokalne samouprave to mora objaviti. A znate kako izgleda izvješće ovih koji nisu primali nikakve donacije? Znate kako izgleda? Sukladno članku 26. stavku 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti to izvješće glasi ovako: „Nisam primao donacije.“ E pa uz svo dužno poštovanje vaša stranka se zalaže za transparentnost. I vama smeta odredba zakona koja propisuje transparentnost u objavljivanju financijskih izvješća za financiranje političkih aktivnosti vijećnika koji obavljaju javnu funkciju. Pa ja doista ne znam o čem vi pričate! Kolega Grbin jako ste se uznemirili, optužili ste me da sam iznio niz neistina. Ja sam čitao izvješće koje pokazuje koliko ljudi nije podnijelo ovaj izvještaj. I moju rečenicu da ljudi trebaju objaviti nešto na web stranicama, vi ste prozvali neistinom a naveli ste da to treba napraviti ili na stranicama općine ili grada. Ja nisam iznio nikakvu neistinu, vi ste samo mene nadopunili. Ništa netočno nisam rekao. Jako ste nervozni, ne znam zašto. Ja se zalažem za transparentnost, ali smatram da su neovisni kandidati porazgovarajte malo s ljudima koji su izlazili kao grupa birača, da su obveze koje oni moraju ispuniti puno veće od onih obveza koje trebaju ispuniti političke stranke. Ako to nije istina onda me demantirajte, nemojte govoriti da ovdje lažem i nemojte biti uznemireni, nema nikakvog razloga za to.

Ja ne vidim kakve bi posljedice bile odnosno kakav bi benefit imali da smo ga donijeli prije mjesec dana, a da taj benefit neće bit ako zakon stupi na snagu za 15 dana iz razloga što i sami znate da se predstavnička tijela u jedinicama lokalne i područne samouprave još uvijek negdje konstituiraju, odnosno su nedavno konstituirana, da će tek na slijedećim sjednicama predstavničkih tijela biti donesene odluke o raspodjeli sredstava iz njihovih proračuna za financiranje političkih … [[Govornik se ne razumije.]] vijećnika, te potom će potom će i nezavisni vijećnici moći otvoriti svoje račune na kojim će im stizati temeljem te odluke sredstava za financiranje, a vidimo da su u izmjeni zakona rad upravo o tome da se ta sredstva neće moći ovršiti, osim ako se prihvati amandman u slučajevima kada se radi o ovrhama vezanim na njihovu političku djelatnost, te stoga ne vidim razloga za takvu žalost. Nisam kolegice uopće žalostan, smijem se nisam uopće žalostan, rekao sam da bi bilo bolje možda da je to prije upućeno u proceduru jer postoje neke jedinice lokalne samouprave gdje su odavno konstituirana vijeća i gdje će se te odluke možda donijeti dok mi ovaj zakon ne izglasamo. Samo sam u tom smislu govorio, naravno da se to ne odnosi na sve jedinice lokalne samouprave. Izvolite.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, uređuje se pored ostalog, redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, te financiranje izborne promidžbe, političkih stranaka nezavisnih lista, odnosno, liste grupe birača i kandidata. Ovaj zakon donesen je 2011. godine i do sada je već doživio nekoliko izmjena. U ovom sazivu prije nekih 3, 4 mjeseca raspravljali smo također o jednom prijedlogu izmjena zakona, koji se odnosio na odredbe zakona kojima je uređen način određivanja iznosa financijskih sredstava za rad političkih stranaka i izbornu promidžbu. Danas, ovdje raspravljamo o dijelu zakona, odnosno o odredbama kojima je propisana obveza nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave izabranih s liste grupe birača da otvore poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, te obveza nositelja nezavisnih lista, odnosno, nositelja liste grupe birača i kandidata da otvore poseban račun za financiranje izborne promidžbe. Zakonom je također propisana i novčana kazna za prekršaj za navedene subjekte koje ne otvore poseban račun, odnosno, to ne učine zakonom za to predviđenom i propisanom roku. Treba imati na umu da je ovim zakonom, propisano i da se sredstva s navedenih posebnih računa ne smiju koristiti u privatne svrhe.

Zakonom je također uređeno postupanje u slučaju ovrhe s navedenih računa za pokriće troškova učinjenih u privatne svrhe. Ukoliko uzmemo u obzir da je Ustavom RH u članku 45. postavljen temelj za konzumiranje i uvažavanje političkih sloboda u RH, te ukoliko uzmemo u obzir da se svi troškovi koji proizlaze iz kampanje i političke promidžbe u kampanji moraju prijaviti, odnosno, prikazati, te financirati iz posebnog računa otvorenog u tu svrhu, navedeno rješenje dovodi do, posredno zapravo, dovodi do nemogućnosti kandidiranja pod jednakim uvjetima osoba koje se nalaze u blokadi. Radi rješenja navedenog problema nužno je izuzeti od ovrhe navedene posebne račune. Poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave izabranih s liste grupe birača i poseban račun za financiranje izborne promidžbe nezavisnih lista, odnosno, lista grupe birača i kandidata i time omogućiti izabranim predstavnicima kao i kandidatima i nositelja lista korištenje sredstava s navedenih posebnih računa, u svrhu za koju su namijenjena, čime će se omogućiti nesmetano ostvarivanje demokratskog prava na političko djelovanje, odnosno, ostvarivanje prava na financiranje svojeg političkog djelovanja. Iz svega navedenog, nama kao Klubu zastupnika HDZ-a, prihvatljivo je da se ovim zakonskim prijedlogom umjesto dosadašnjeg rješenja prema kojem je utvrđena obveza povrata ovršenih sredstava s posebnog računa, ako su sredstava ovršena za pokriće troškova učinjenih u privatne svrhe, predlaže utvrditi da su sredstva s posebnog računa za redovito financiranje nezavisnih zastupnika, odnosno, članova predstavničkih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, te sredstva s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidata i nezavisnih lista, odnosno, nositelja liste grupe birača izuzeta od ovrhe. Nadalje, ovim izmjenama predlaže se i brisanje odredbi kojima je bila predviđena novčanih kazna za prekršaj onih koji ne vrate ovršeni iznos sredstava u propisanom roku, koja brisanjem ove ranije odredbe, zapravo gubi svoj smisao, stoga ćemo podržati i ovu odredbu zakona. Važno je napomenuti da je Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupirao donošenje ovog zakona i da se ne protivi prijedlogu predlagatelja vezano uz hitni postupak kao i stupanje na snagu prvog dana nakon objave u NN. Podržat ćemo dakako i amandman Odbora za Ustava, Poslovnik i politički sustav, koji je uvaženi kolega Grbin napomenuo na samom početku dakle, i iznio stav i sadržaj amandmana. Dakle, ostaje mi zaključiti da će Klub zastupnika HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona zajedno sa amandmanom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Nije bilo replika. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Ovlašteni predlagatelj, štovani kolegice i kolege Klub HNS-a će prihvatiti ovaj zakonski prijedlog, dakle, iz navedenih razloga već ranije, imali smo situaciju da u ovim izborima su ljudi imali problem ne nakon izbora što se tiče nezavisnih kandidata i redovitog financiranja njihovog rada odnosno vijećnika nego što se tiče kandidata koji su otvorili svoje račune bez obzira jesu li oni bili nezavisni ili kandidati stranaka, znamo da kandidati za izvršnu funkciju moraju također imati svoj račun. Što se tiče mogućnosti ovrha istog računa, naime može se dogoditi situacija da kod već same izborne promidžbe dakle u vrijeme kampanje se stvore obveze za samu izbornu promidžbu koju onda temeljem obveznog odnosa se ne može provesti ovrha istoga. Dakle ne govorimo o onome nešto kasnije nego o onom nešto što je baš bilo predmet financiranja odnosno same izborne promidžbe, tako da bi išao sa prijedlogom da se izuzmu ovršni postupci temeljem izborne promidžbe kandidata itd. nezavisnih kandidata koji su navedeni u završnom izvješću koji se isto mora uzeti kao jedan od temelja podloge da se može raditi ta ista iznimka, pa molim vas da samo nadopunite taj konkretan dio. Naime, što se tiče samog zakona naravno da ima još puno prostora, kolega Maras je ovdje zbilja spomenuo očigledne stvari gdje se mi držimo slova zakona u smislu forme, a najčešće nam promakne sadržaj. Imali smo jednu situaciju u Osječko-baranjskoj županiji gdje je kandidat platio više tisuća kuna kazne iz jednostavnog razloga što nije ovo dovoljno daleko regulirano što se radi kada se podnese prijava.

Nažalost uslijedila je prijava sutkinja prvi stupanj nije uopće htjela saslušati nikakve argumente, dokaze, vještačenja, otišla je na drugi stupanj čovjek je izgubio što bi se reklo ni kriv ni dužan. Za svoje izvješće ja mislim da je bilo potrošeno 500 kuna, platio je pet tisuća kuna kazne, za 500 kuna promidžbe, zato što ne nije objavljeno nego jednostavno neko ko je gledao i klikao jeli tamo gdje je jednostavno nije kliknio to i uslijedila je automatska prijava. DIP se ograđuje on više nema ništa s time. Da li je netko kod njih propustio malo biti pogledati drugi link ili nije, to više njih nije briga, a sud se ne razumije i kaže oni su nama dostavili i uslijedi smo kaznu.

Gospodine Čuraj ne samo šta sam rekao vezano uz kontrolu nego šta uobičajeno se koristi u praksi, a totalno izvrgava cijeli smisao zakona je kako su kandidati prvi na listi za vijeće ili skupštinu i kandidati za gradonačelnika. Tako imate nesrazmjer, znači kandidat za gradonačelnika prijavi trošak ne znam sto puta manji nego recimo šta prijavi stranka za određeno Znači tu uopće nema nikakve korelacije i koristi se sve šta je u mogućnosti kako bi se ja bi rekao sakrila prava informacija od građana.

Govorim za neke kandidate koji na taj način totalno izvrgavaju smisao ovog zakona. Ja sam siguran da ne kontrolira jer u toj situaciji onaj tko pobijedio u gradu Zagrebu ako prijavi 200 tisuća kuna troška ja mislim da je to ruganje sa građanima i sa svima onima koji tu problematiku poznaju i jednostavno to nije moguće. I kada pogledate te račune vidite da tu nema oglasa nekih koji su bili evidentni, ali to nikad nitko neće pitati od onih koji bi trebali postavljati ta pitanja.

Da, apsolutno na tom tragu sam i govorio da je ponekad puno bitnija forma nego sami sadržaj. Ja mislim da se i vodio jedan postupak takav. Naime, ukoliko određeni kandidat ostvari značajniji povrat on može ga sebi isplatiti na svoj račun koji možda je pod blokadom i time upravo ono što sam rekao izigrati dobavljače s kojima je sklopio bilo kakvu ugovornu obvezu temeljem za samu izbornu promidžbu.

Gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Mi ćemo također podržati ovaj prijedlog zakona uz amandmane Odbora za Ustav a treba napomenuti da Odbor za Ustav kao što vidite u izvješću donio je još jedan zaključak da se poziva Vlada da predloži i izmjenu članka zakona koji govori o načinu raspodjeljivanja sredstava tijekom mandata da se sankcionira datum proglašenja konačnih rezultata izbora a ne konstituiranja tako da bi se anulirala, financijski učinak prelazaka u tom međurazdoblju. Što se tiče cjelokupnog zakona on je doživio nekoliko popravaka a čini mi se da je 2015. prošao i prvo čitanje u Hrvatskom saboru ali da zbog raspuštanja Hrvatskoga sabora nije ušao u drugo čitanje pa se nadam da će Ministarstvo uprave i iz tog predloška izvući neke stvari da napravi jedan cjelovit zakon koji je kako smo danas čuli u okviru partnerstva za otvorenu vlast predviđen da će se donijeti 2018. godine. Naravno, posebno je bitno da za provedbu ovog zakona Državno izborno povjerenstvo i Državni ured za reviziju pokažu malo više strogoće nego do sada. Naime tijekom promidžbe za lokalne izbore 2013. godine imali smo slučaj da je jedna politička stranka prijavila kandidata druge političke stranke da je u gradu u kojem se natjecao bilo obješeno puno više njegovih jumbo plakata nego što je to prijavljeno ali onda taj kandidat odgovara da on ne zna tko je stavljao njegove jumbo plakate i da je to nadležno tijelo prihvatilo kao objašnjenje eto vidite da nije. Tako da bi se u tom smislu doista institucije koje vrše kontrolu provedbu ovog zakona mogle i malo više fokusirati ne na nezavisne vijećnike i nezavisne zastupnike nego na ove stvari koje doista čine jedan apsurd od izborne promidžbe od političke aktivnosti. Što se tiče ostatka ovog zakona koji sada nije predmet izmjena osvrnuti ću se samo na jedan dio, dakle mislim da su neke prekršajne odredbe prestroge a druge pak preblage i također da je potrebno donijeti političku odluku o načinu raspoređivanja sredstava iz proračuna za rad političkih stranaka možda čak i na način da veći dio dobiju političke stranke a jedan manji dio da dobiju pojedinci, bilo da su članovi stranaka bilo ne, dakle da u okviru toga i zastupnici ili vijećnici imaju dio koji samostalno mogu utrošiti za rad političke aktivnosti u svojoj izbornoj jedinici ili negdje da ne ovise samo o političkoj stranci kada smo već uveli preferencijsko glasanje a i naravno političke stranke kao temelj političkog višestranačkog sustava u RH da ne budu, da se izdvajanja za njih ne tretiraju kao bacanje novaca i trošak iz proračuna, nego dapače omogućavanje veće neovisnosti politike o krupnom kapitalu ili sumnjivom novcu. Prema tome, smatram da se političke stranke trebaju više financirati iz državnog proračuna a manje iz sumnjivih ili nesumnjivih donacija.

Upravo ste dali egzaktan primjer da ovaj zakon ne služi svojoj svrsi i ja također kao i vi tražim i nadam se da će se novi Zakon pojačati u kontrolnom dijelu odnosno da ćemo dati izvršene ovlasti državnoj reviziji da kontrolira te papire ali i da može istražiti ovo što ste vi rekli, ako je netko odgovorio na način da ne zna tko je zalijepio njegove plakate onda se vrlo jednostavno može ustanoviti na čijem je oglasnom prostoru, da li je ta firma ikome to naplatila i tko je te plakate odštampao, tko je dostavio. Znači vrlo jednostavno je to, dajte, dajte nekome tko se sa time, tko se razumije u te stvari dajte mu par dana i dajte mu mogućnost da ispita i vrlo brzo će doći do odgovora. Znači ljudi su jednostavno skužili da se ništa ne dešava, da mogu raditi šta hoće, da ih nitko ništa ne pita, da je forma jedino šta je bitno, podnijeti izvještaj a nakon toga who cares, znači ne bitno je koliko, šta, kako, bitno je da se izvještaj dostavi. Dajte mi jednu situaciju gdje je netko kažnjen zbog toga šta nije prijavio ono šta je potrošio. A sve kazne koje su izrečene su zbog toga šta netko nije u dan podnio izvještaj, nije podnio izvještaj ili nešto treće. Znači samo formaliziranje u odnosu na suštinu na ono šta se dešava.

Međutim, iskreno govoreći, slušajući danas ove rasprave, čovjek si postavlja i jedno pitanje, ako u Zakonu o proračunu, na onoj poziciji kada, tamo gdje su sredstva za rad političkih stranaka jasno definirano zašto su ta sredstva, ako se kaže da u izbornim godinama se moraju osigurati sredstva i za troškove izborne promidžbe onda bi analogno tome Zakonu o financiranju političkih stranaka trebao regulirati i da ako mi dobivamo zastupnički paušal za svoje političko djelovanje onda ne vidim zašto bi dobivali još nekakve novce za političko djelovanje. Jer po zakonu se dobivaju novci za političko djelovanje političkih stranaka koje imaju svoje i uredske i ostale troškove da bi mogli kao takvi funkcionirati a za političku kampanju točno se zna. I kao što postoje različiti vidovi političkih kampanja tako bi se praktički ovaj zakon kontinuirano morao nadograđivati sa mjerilima koliko košta izborna kampanja, na kraju krajeva da se onda, nikad se sve točno utvrditi, ali bar da se može utvrditi i jasno razlučiti što je to politička kampanja pojedinca, a što je to politička kampanja listi. I onda naprosto se ne može petljati, jer gledajte, vi ako ste na nekakvoj izvršnoj funkciji, vi svakodnevno vodite političku kampanju, vaš politički konkurent to naprosto nema mogućnosti i nema pravo. Uzmite samo bez obzira koja je politička opcija, koliko je bilo samo otvoreno raznoraznih radova i bilo čega u ovoj izbornoj kampanji i sad sve to skupa i pojavljivanje na medijima se nigdje ne evidentira da je to političke kampanje, dakle puno je tu stvari Po osnovi, slažem se sa ovim drugim djelom, dakle moja intencija je išla da sredstva i dalje dobivaju političke stranke koje bi onda u okviru svog financijskog plana morale predvidjeti određeni iznos za pojedince, ili na neki takav način, ali smisao je bio da se sredstva za pojedince odnosno da se nezavisni zastupnicima onda smanji kao pojedincima, to je bila, odnosno i vijećnicima. Što se tiče ovog drugog djela koji ste rekli, a tiče se dakle sredstava u proračunu, zakonom je predviđeno koliko se sredstva izdvaja na nacionalnoj razini, ali nema nigdje limita ni donjeg ni gornjeg za lokalnu samoupravu i onda se naravno, zna dogoditi da netko predvidi za cijelu godinu negdje 1000 kuna za sve vijećnike, to je opet po meni jedna populistička mjera, ali nije nezakonita. A što se tiče kampanju za listu i za pojedinca na istim izborima, ja mislim da je to jedna kampanja.

Ustvari, to jedna kampanja i čak bih možda omogućio da se one financiraju sa jednog računa naravno, onda se postavlja pitanje šta ako uđe u drugi krug? Ovdje ste završili izbore. Ima tu puno tih sitnih detalja koji su onima na koje odnose bitni, pa i ovdje, dakle nezavisnim vijećnicama doista nađu se u jednom vrtuljku da im skinu novce za ovrhe pa onda dobiju prekršaj zato šta je plaćena nenamjenski, pa onda na kraju još moraju to vratiti, pa onda kad vrate ponovno im skinu jer je još uvijek ovrha itd. Hvala lijepo, kolega Radin. Zakoni koji se donose naravno, nisu savršeni i normalno je da ovakve izmjene kao zastupnici i kao oni koji prate te stvari trebamo podržati i nije logično da netko zbilja na ovršeni dio još mora plaćati kaznu ali ja bi skrenuo pozornost u ovoj raspravi i vrlo ću vam plastično dati primjer toga da DIP ne provjerava troškove izborne promidžbe, da su oni totalno nelogični, i da zakon kao takav u praksi nema previše smisla osim da zabavlja javnost sa netočnim podacima. Znači, imamo kandidate koji su u kampanji za velike gradove prijavili nula kuna, govoreći svima nama da novac koji su uložili je njihov a da se to ne treba prijavljivati. Imamo kandidate za najveći grad, grad Zagreb u RH, gdje evidentno je nesrazmjer između troškova jednog i drugog kandidata je 1 na prema 10 u odnosu na onog koji je potrošio navodno po izvještaju duplo više od ovog prvoga, gdje imamo recimo prijavljene račune gospođe Anke Mrak-Taritaš za radio spotove u iznosu 58 tisuća kuna, a takvih računa kod protukandidata uopće pa nema, a svi koji smo putovali na posao u gradu Zagrebu i slušali radio u jutarnjim satima, vidjeli smo da odnos reklama na radiju u odnosu na kandidata Bandića u odnosu na Mrak-Taritaš je ne znam koliko puta veći, ali tih računa ovdje u ovom izvještaju kandidata Bandića, nema. I šta mi onda ovdje imamo uopće raspravljati i donositi zakone ako te zakone se ne doživljava na način na koji bi trebalo. Ukoliko oni ne ispunjavaju svrhu i ukoliko nitko uopće ne reagira. Znači ovo je evidentno. Zakonodavac bi u ovom trenutku trebao odmah zatražiti barem na uzorku, ne mora sve izborne jedinice, ali na uzorku, neka svake godine ili svake izbore odabere 5% izbornih jedinica ili jedinica lokalne samouprave što iznosi u Hrvatskoj 30 do 40, i neka napravi detaljnu reviziju toga. Do te mjere da se vidi da li su računi svi prijavljeni i da ljudi onda vide iz prakse šta se dešava i da li zakon treba mijenjati. Neka DIP da odgovor i kaže da li je i jedan izvještaj prekontrolirao ili je samo kontrolirao to da li su kandidati u određenom roku podnijeli izvješće ili nisu ili da li onda netko dobio kaznu zbog kašnjenja dva dana ili nije. Znači, to je ono šta naše građane zanima i to je ono što će konačno u Hrvatskoj možda nakon 10 izbora u budućnost, povratiti dio povjerenja u istinitost tih podataka i vjeru hrvatskih građana da ne muljaju svi jer ne muljaju svi, ali zbog onih koji su najvidljiviji u tom muljanju, ispada da je to sve skupa jedna baruština i da stvari ne funkcioniraju. Ovi zakoni, ova rasprava nema apsolutno nikakvog smisla dok ne riješimo suštinu problema, a to je da se ne dopušta razno raznim lokalnim šerifima da rade što god im padne na pamet, a da ih nikad nitko ne sankcionira i pritom ja bih išao čak i oštrije. Znači da se ne samo novčano sankcioniraju, nego da se u određenim situacijama može za ozbiljne prijevare dobiti i određena zatvorska kazna. I onda bi ljudi razmišljali da li se s time i sa povjerenjem građana i sa informacijama koje se njima podastiru kao točne da li bi se netko igrao ili bi zbilja se ponašao na način na koji bi se trebao ponašati, a to je da svi imamo istu startnu poziciju i da se svi jednako odgovorno ponašamo prema zakonu. U ovoj situaciji ovdje raspravljamo o totalno za mene nevažne stvari, a to je da li će netko biti ili neće biti ovršen za određenu aktivnost, a sa strane nam rekao sam podaci i informacije cure ja bih rekao bez ikakvih kontrole i bez ikakvog nadzora. Onda kada se ljudi nauče da netko se na taj način ponaša na žalost nakon 5 izbora mu više to ni ne uzimaju za zlo. Kaže to je za njega normalno. Znači ali evo hajmo se nadati da u budućnosti to neće bit normalno i da će građani kada vide da se ovi zakoni donose sa nekom namjerom, kada vide da to funkcionira u praksi, da će možda nekad nekoga sankcionirati za to neprihvatljivo ponašanje. Jer meni je nevjerojatno da netko u Zagrebu tko pobijedi na izborima prijavi u kampanji dvije stotine tisuća kuna. Sa tri oglasa u tri novine i sa određenim bilbordima, a radi oglašavanja gotovo pa da i nema. Tko zna na koji način je to plaćeno, da li je plaćeno, da li je skrivena donacija, da li je prebačeno na listu … [[Govornik se ne razumije.]] pa kao nije, a u biti kandidat govori u spotu. Znači, tu je toliko stvari koje su nejasne, zamuljane i netransparentne da jednostavno mi moramo vidjeti šta napraviti da se to za neke buduće izbore korigira. Još ovi nacionalni izbori na kraju krajeva ispadaju najčišći. Prije 10 godina smo imali tu razno razne kampanje i sjećamo se kako je to završilo u sudskim epilozima. Ali hajmo to je došlo do neke ja bih rekao prihvatljive razine, ali ovo na lokalnoj razini zbilja sad se vidi u nekim situacijama jednostavno nema apsolutno nikakvog smisla. I to sad govorim zbog toga što su lokalni izbori bili nedugo i građani zbilja to mogu vidjeti iz vlastitih primjera u svojim gradovima, općinama i županijama. Znači najskuplja kampanja spada da je bila daleko najskuplja kampanja što se troškova tiče ispada da je bila u Splitu. Znači, nema nikakve šanse da je u kampanji u Splitu jedan kandidat potrošio dva i pol puta ili više novaca nego što je to napravljeno u gradu Zagrebu. Jer jednostavno i površina i skupoća medija i broj bilborda i svega ne drži jedno sa drugim uopće ikakvu razinu. I zato apeliram na vas da vidite kako izmijeniti te stvari, da se sljedeći zakon zbilja prilagodi na ovaj način na koji sam rekao. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku gospođa Mrak-Taritaš. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine Maras. Vi ste spomenuli izbore u gradu Zagrebu koji su bili nedavno. Ja bih mogla ispričati i razno razne priče o gradu Zagrebu i to je jedan od problem koji se pojavljuje i u kampanji za lokalne izbore, a to je kad netko ide sa mjesta aktualnog gradonačelnika onda on kao što je išao gospodin Bandić, ja gospodina Bandića u kampanji sam srela jedanput i to smo se sreli u Hrvatskom saboru protokolarno. Dakle, bilo kakvo međusobno sučeljavanje je izbjegavao, a sve što je radio je rekao da radi svoj normalan posao gradonačelnika. Pa smo imali prilike vidjeti oglase u tiskovinama gdje su bile na cijeloj stranici gdje on poziva građane i obečaje da će svi građani u gradu Zagrebu do 2020. imati pitku vodu što je platio Zagrebački holding, onda iza toga čini neke druge stvari. To je još jedna tema koja je vrlo neobična, jer kad idete u kampanju sa aktualnim gradonačelnikom kao što sam išla ja, onda je on rekao da samo radi svoj posao, obavlja normalnu djelatnost, koristi resurse grada i Zagrebačkog holdinga i jednako tako je on dobio svoje bilborde od Zagreb plakata koji je pola u vlasništvu grada Zagreba, a pola u vlasništvu Agrokora, a za bilo koji plakat koji smo mi trebali smo kao prvo ga nismo mogli dobiti, a kao drugo kad smo ga dobili smo platili veliku cijenu, pa smo mogli platiti onoliko koliko je. Dakle, to je još jedna od tema kad ide. I meni se čini da je elementarna pristojnost da recimo kad gradonačelnik ide u ponovljene izbore, da uzme godišnji odmor, pa da radi to barem na isti način na koji to rade drugi. A da ne kažem da je u ovoj kampanji kad je bio dan izborne šutnje bile moje fotografije po novinama iako nisu smjele biti, a ja nisam na to mogla odgovoriti [[Upadica Radin: Gospođo Mrak hvala vam lijepa.]] a DIP je rekao da to nema veze. Ja se nadam da ove sugestije kolegice iz ministarstva bilježe i da ćemo na osnovu ovih rasprava imati određene prijedloge. Apsolutno kandidati u kampanju trebaju ulaziti iz pozicije ne aktualnog gradonačelnika i ne rada u gradu, nego iz pozicije godišnjeg odmora, a ovo treba bit zabranjeno. Znači bilo kakvo povezivanje sa gradonačelnikom, imenom gradonačelnicom, županom ili bilo šta objavljivano u medijima, a plaćano od strane županije treba bit zabranjeno. I ne samo tijekom kao što je rekao gospodin Šuker samo tijekom izborne promidžbe, nego u izbornoj godini. Znači nema šta gradonačelnik čestitati dan grada mjesec dana prije izbora, naravno u Zagrebu to nije tako, u Zagrebu je dan grada između dva kruga, šta je još redikuloznije. I onda reć u svim najčitanijim medijima, preko 2 stranice, sretan vam dan grada, vaš gradonačelnik slika grb, sve, to je besmisleno. I umjesto da se to zabrani, znači to se zakonom treba zabraniti. Neće građani grada Zagreba zamjeriti gradonačelniku, ukoliko u sred kampanje zaboravio slučajno staviti svoje ime i prezime u neke dnevne novine i čestitao dan grada građanima. Znači to, takve stvari treba zabraniti. A s druge strane spomenuo sam u vašem izvještaju postoji iznos veliki i zaradio spotove u gradonačelnikovom, nešto sitno ili ga nema, a svi koji smo slušao radio kažem tih dana smo svjesni koji je bio omjer, a to nije teško ni ustanoviti, postoje agencije koje to prate, samo kada bi netko za to imao volje. Izvolite. Prijedloge koje ste iznesli smo upisali. Zahvaljujem se na svim, ovom konstruktivnom razgovoru, konstruktivnim prijedlozima, koje ćemo razmotriti i u idućim izmjenama i dopunama ili čak u novom zakonu obraditi i smanjiti mogućnost bilokakvih manipulacija koje ste vi ovdje doista plastično prikazali. Također se zahvaljujem svim članovima odbora koji su nam sa svojim stručnim radom pripomogli i također tako da, Odboru za Ustav, Poslovnik, koji su stavili amandman i koji će biti predložen Vladi dalje na usvajanje. Tako da, evo, ovo je prilika da vam se zaista zahvalim na konstruktivnoj raspravi i vašim prijedlozima. Hvala i vama. Gospodin Sinčić ima prvu repliku. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Htio bi samo dodati jedan primjer, možete ga nazvati prikrivenog ili suptilnog marketinga. Radi se, ne znam točno na kojim izborima, mislim da su bili lokalni 2009. nemojte me uzeti za riječ, kada se reklamiralo na internetu, po svuda, koliko se sjećam, reklamirao se gospodin Kerum. Međutim, i prije kampanje dok nije trebao, nije smio, pa za vrijeme šutnje, međutim on nije reklamirao sebe Željka Keruma kao kandidata, nego je reklamirao firmu Kerum, koja nosi isto ime.

Ja vas molim evo da prenesete ministru da ne čeka previše, nego da s obzirom da su svježe i sjećanja i informacije iz lokalnih izvora da krene u izmjene zakona, da organizira javnu raspravu i okrugle stolove, jer tu se ne radi o nikakvim suptilnim, znači tu su vrlo plastični i sada već bezobrazni načini na koje određene ljudi koriste ne ove rupe, nego jednostavno praksu nečinjenja vezano o Zakon o financiranju izbornih, političkih aktivnosti izborne promidžbe. Znači ljudi su, kada smo taj zakon donijeli, čini mi se prije jedno 10-tak godina, prvi, drugi puta, oprezno, sad to vjerujte mi, ovi veliki majstori koji već u nekoliko navrata imaju iskustva s time, to uopće ne doživljavaju, kao da ne postoji. Šta će on tamo potpisat, kažem u pravilu još i daju ovlaštenje nekome da u njihovo ime to kak ti sastave i da nema ni njihovog potpisa, nego ga po javnom bilježniku ovlaste. Znači, tu ne govorim o općinama i gradovima, malim, gdje se ljudi zbilja trude i nekada i nesvjesno naprave određene prekršaje, al ovi koji su već uigrani nekoliko izbora, u tim velikim … [[Govornik se ne razumije.]] se ništa ne dešava i jednostavno se ponašaju kao da zakon nema, odnosno, jedno znaju da su u obvezi dva puta, jednom u tijeku kampanja, a drugi puta nakon završetka kampanje, poslati izvješće koje nikada nitko osim datuma i da li je unutra nešto napisano, neće prekontrolirati. Zato vas molim, da reagirate, dok su ova iskustva svježa i da se napravi nešto u narednom periodu, da raspravimo to i da se kvalitetan zakon donese u narednih godinu dana.

Parlamentarna skupština Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, ustanovljena je Pariškom poveljom za Novu Europu na sastanku na vrhu u Parizu 1990. godine. Organizirana je završnom Rezolucijom Madridske konferencije parlamentarnih čelnica zemalja sudionica 1991. godine. U nekoj od temeljnih zadaća parlamentarne skupštine spada jačanje i konsolidacija demokratskih institucija zemalja sudionica OESS-a, razvoj institucionalnih struktura, zaštita ljudskih prava, kvalitetnija suradnja između postojećih institucija OESS-a te doprinos promicanju mehanizama za prevenciju rješavanja sukoba. Kako je jedan od oblika međunarodne aktivnosti Hrvatskog sabora i sudjelovanje pri međunarodnim parlamentarnim organizacijama u Hrvatskom saboru kao stalno izaslanstvo djeluje Izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Imajući u vidu navedeno, a s obzirom na važne zadaće Parlamentarne skupštine OESS-a predlaže se da stalno Izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a ima položaj stalnog radnog tijela Hrvatskog sabora. Znači dva odbora od kojih jedan je predlagatelji su raspravljali o toj točci. Drugi Odbor za zakonodavstvo, želi li uzeti riječ predsjednica? Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Robert Podolnjak. Nema ga, gubi pravo na riječ.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Danas raspravljamo dakle o dopuni Poslovnika Hrvatskog sabora. Bio je poziv prije nekoliko mjeseci svim klubovima da daju svoje prijedloge na izmjene Poslovnika za vrijeme dok je bio gospodin Petrov bio predsjednik Sabora, nešto se radilo o tome i kako je došlo do preslagivanja od toga se jednostavno odustalo. Međutim i na ta dva članka ja sam na jedan od njih dao amandman, vjerojatno ste ga već dobili na klupe. Dakle amandman se bavi mojom inicijativom koju sam najavio za osnivanje jednog radnog tijela nazvao sam ga Odbor za budućnost, po uzoru na Finski parlament, Parlament Republike Finske. Kao što sam napisao u amandmanu predlaže se osnivanje novog saborskog odbora po uzoru na dugogodišnju praksu Finskog parlamenta u kojem je jedan od najcjenjenijih odbora od 1993. godine Odbor za budućnost.

Inače Finski parlament ima značajno manji broj odbora nego što ima Hrvatski sabor. Osnovna zadaća ovog odbora bit će istraživanje utjecaja znanstvenih i tehnoloških dostignuća na šira društvena kretanja. Najnovija postignuća iz ovih područja trebaju biti ugrađena u dugoročne razvojne strategije RH te istodobno treba sačiniti kvalitetnu procjenu suvremenih društveno-ekonomskih kretanja na budućnost zemlje. To je jedan dio mog obrazloženja amandmana. Radi se o tome danas u svijetu postoje brojni trendovi, postoje trendovi u ekonomiji, kao što su pitanje temeljenog dohotka, kripto valuta, virtualnih valuta trendovi u tehnologiji kao što su umjetna inteligencija, automatizacija, galopirajući razvoj obnovljivih izvora energije koji su mnogim dijelovima postali ili postaju jeftiniji od konvencionalnih izvora, pitanja novih materijala. U medicini su to trendovi recimo individualnog pristupa pacijentu u potpunosti, u obrazovanju su to recimo učenja pomoću virtualne ili pojačane stvarnosti, u ekologiji i zaštiti prirode klimatske promjene, u prometu, recimo vozila bez vozača, pitanje Ubera koje nas je totalno zateklo na koje još nismo odgovorili ne ulazeći u to jeli uloga Ubera dobro ili loša ovoga časa i mnoga druga područja. Dakle svijet ide velikim brzinama naprijed, a naša svijest našeg društva, naših institucija, naših zastupnika prema mom sudu i sudu mojih kolega je vrlo niska, dakle mnoge od tih procesa mi nismo nikada raspravili, mnogi ih nisu niti svjesni.

I bojim se da nas je svijet pregazio, da je svijet otišao naprijed. Evo nema me mnogo u ovoj sabornici zadnjih dana pošto vodim Istražno povjerenstvo za Imunološki zavod. Ja sam bio ogorčen kada sam saznao da od nekadašnjih 400 zaposlenika danas tek jedan doktor znanosti radi u Imunološkom zavodu, tek jedan kolegice i kolege. To je degradacija znanosti i struke. Mogli bi pričati o Brodarskom institutu koji je također pred stečajem, mislim primjera je bezbroj. Sjećam se jednog slučaja prije nekoliko godina kada je jedan mladi poduzetnik napravio si jedan projekt i prezentirao ga je ministarstvu i objašnjavao je kako će ga financirati. Jedan od načina financiranja bio je naveden krautfanding i predstavnici ministarstva ili agencije nisu uopće znali što je to i nisu to priznali kao legitiman način financiranja, a cijeli svijet na brojim platformama već radi na taj način. Prema tome i tu nas je vrijeme tada bilo pregazilo, danas je stanje nešto bolje, barem slušajući izvješće HAMAG-a na odborima. Prema tome mi moramo biti spremni, mi kao nekakvi članovi političke elite moramo spremno dočekati sve te trendove, o njima raspravljati, moramo dovesti ovdje u Hrvatski sabor na radno tijelo ljude iz struke sa sveučilišta, inozemstva ako treba, da nas upućuju, da nas upozoravaju što nas čeka, kamo svijet ide, da pratimo trendove, jašemo na trendovima i ono što je najvažnije sigurno postoje mjesta gdje možemo i povesti i u znanosti i u proizvodnji, imate sjajnih primjera diljem Hrvatske.

Brojni su primjeri kreativnih pojedinaca, uspješnih firmi, međutim u globalu, slika Hrvatske, ja se bojim je gubitnička, gdje god okrenem izgubili spor, ovo, ono, sve nekakva crnjava, negativa. Svijet ide naprijed, naša politika je zaostala. Jedan anakronizam. Čime se mi bavimo? Mi se bavimo radnim tijelom Povjerenstva za suočavanje sa prošlošću. O.K, neka se napokon i rasprave sva ta pitanja iz prošlosti, neka se, neka taj odbor se bavi i Titom i Pavelićem i s čime god treba, nemam ništa protiv ali imamo jedan odbor, imamo jedno radno tijelo koje gleda naprijed. Usmjerimo naše energije u budućnost, napravimo da naša Hrvatska bude pobjednička zemlja. Evo recimo Singapur, osim Finske također osniva redovita takva tijela da prati trendove. Recimo jedan od odbora je committee on the future of economy koji dakle prati trendove u svijetu i gleda gdje će svoj grad, državu Singapur smjestiti u te trendove gdje mogu biti najbolji, u kojem smjeru treba mijenjati zakone, mijenjati obrazovanje, dakle prilagodba jednom konstantnom mijenjajućem i sve bržem mijenjajućem svijetu. Evo jedna stručna skupina u Kanadi također je procijenila, inače bave se mojoj strukom automatizacijom da u sljedećih 10 godina oko 40% sadašnjih radnih mjesta u Kanadi će nestati zbog automatizacije i robotizacije. To su pitanja koja i nas dotiču. Mi nismo neka industrijska sila, nismo G7 kao Kanada ali to se dotiče i nas. Ti i takvi i ovi trendovi koje sam nabrojao i brojni drugi koji će tek doći. Stoga sam evo ušao u fazu drugu svoje inicijative, dakle predlažem da se u ovaj članak 59. doda još jedno radno tijelo. Hvala vam. Hvala i vama. Imamo dvije replike, prva gospodin Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Sinčiću, ja bih u nekim drugim okolnostima vjerojatno podržao vašu ideju ali danas ne mogu. Zato što ste vi samo predložili da se popis radnih tijela poveća za još jedno radno tijelo a onda niste kao što je to primjerice u članku 60. za Odbor za Ustav, u članku 62. za Odbor za zakonodavstvo, u članku 64. za Odbor za europske poslove itd., niste u svom amandmanu definirali koji je opseg djelatnosti tog radnog tijela, niste definirali koji je njegov sastav iz reda saborskih zastupnika, niste definirali koliko ukupno ima članova, niste definirali koliko ima vanjskih članova itd., itd. Dakle, poštovani kolega jedino što ste napravili je predložili da se popis odbora poveća za još jedan a sve ono ostalo niste niti spomenuli.

Dakle ja ne mogu mijenjati ono što predlagatelj nije mijenjao, ja mogu mijenjati članak 1. ili članak 2. Ja sam ovdje mijenjao članak 1. gdje dakle stavljam ime odbora u popis odbora. A kao što ste nabrojali ove članke ja njih ne mogu mijenjati, ne mogu mijenjati članak 60 ili dodati neki članak, zato što predlagatelj nije to prvi predložio.

Gospodine Sinčić, činjenica da vi to ne možete mijenjati ovako amandmanom kao što ste rekli ali evo moj je prijedlog ukoliko stignete još do kraja ove rasprave a ona će još trajati 10-ak minuta dok Miro Bulj bude održao svoj govor, napravite ovako kako ste napravili i nadopunite amandman zaključkom da se obvezuje Hrvatski sabor obraditi i doraditi ove stvari koje je kolega Grbin rekao u roku od 30 ili 60 dana. Odnosno s obzirom da sada ide stanka možete staviti i 90 dana pa ćemo to odmah na 1. sjednici kada se u 9 mjesecu ponovno krene nakon ljetne stanke. Znači napravite ovako kako ste napravili i donesite još jedan zaključak koji se obvezuje Hrvatski sabor da ovo što niste predvidjeli jer niste mogli napraviti. Tako da s te strane i ja ću vas također podržati u tom smislu da se takav odbor definira. Hvala lijepo. Nema odgovora. Pojedinačna rasprava gospodin Miro Bulj. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Završnu riječ ne. Gospodin Grbin nije ovdje. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo se kada se steknu uvjeti, što znači u petak. Sljedeća točka: - Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštita potrošača za razdoblje od 2013. do 2106. godine Podnositelj akta je Vlada RH na temelju članka 130. Zakona o zaštiti potrošača. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Izvolite.

Ono se donosi dakle temeljem članka 130 Zakona o zaštiti potrošača temeljem čega dakle također Vlada odnosno Ministarstvo gospodarstva kao resorno ministarstvo izrađuje sam program i dužno je izvijestiti Hrvatski sabor o provedbi mjera iz samo programa zaštite potrošača. U navedenom razdoblju, proveden je dakle niz mjera i aktivnosti sa ciljem podizanja razine zaštite potrošača u Hrvatskoj, koje su bile usmjerene na stvaranje pravnog okvira, na unapređenje nadzora nad tržištem i na edukaciju i informiranje potrošača. U dijelu pravnog okvira u 2014. godini donesen je Zakon o zaštiti potrošača kojim je implementirana direktiva o potrošačkim pravima, uređena su pravila kupnje na daljinu, posebice putem interneta i izvan poslovnih prostorija trgovca i time su se izjednačila pravila, dakle u svim državama članicama i doprinijelo olakšavanju poslovanja trgovaca te povećanje povjerenja potrošača. U 2016. godini donesen je Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Ovo je posebno značajno za zaštitu potrošača u digitalnom okruženju odnosno da se onim potrošačima koji kupuju upravo online, osigura i rješavanje spora na isti takav način, alternativni. U dijelu nadzora nad tržištem, dakle poduzeti su nadzori odnosno mjere prema trgovcima koji su kršili prava potrošača i uklanjali su se opasni proizvodi sa tržišta, i sve je to naravno, doprinijelo razini zaštite prava i sigurnosti potrošača u Hrvatskoj. Budući da je sama sigurnost proizvoda koji su stavljeni na tržište svima nama kao potrošačima, dakle od iznimne važnosti u onim slučajevima kada je nadzorom utvrđeno da su proizvodi koji su stavljeni na tržište da oni predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje potrošača, inspektori su sukladno svojim ovlastima poduzimali odgovarajuće upravne mjere, uključujući i povlačenje istih proizvoda sa tržišta odnosno zabranu njihovog stavljanja na tržište. U samom izvješću se nalaze i podaci po svakoj pojedinoj godini. Po pitanju edukacije i informiranja potrošača, nužno je reći da je dakle jedna od glavnih okosnica politike zaštite potrošača upravo osigurati im bolju informiranost o njihovim pravima i mogućnostima njihove zaštite. I stoga je Ministarstvo gospodarstva uvelo i koristilo niz alata kako bi se upravo podigla razina svijesti i zaštite potrošača, odnosno zaštite njihovih prava. Kroz projekt Savjetovanje potrošača koji je financiran iz državnog proračuna na godišnjoj razini u iznosu od okvirno odnosno milijun kuna financiran je rad četiri savjetovališta, u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Puli. Uspostavljen je isto tako odnosno kroz rad centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača, građanima je omogućeno da putem elektroničke pošte na jednom mjestu zatraže objašnjenje propisa, savjet ili da upute prijavu tržišnoj inspekciji i tijekom razdoblja od 2013. do 2016. godine potrošačima je pruženo ukupno 12 tisuća 331 savjet. Uspostavljen je Registar „Ne zovi“, čija je svrha upravo zaštita potrošača od neželjenih kontakata i ponuda putem telefona ili SMS poruka od strane trgovaca i do kraja lipnja 2017. godine, u Registar „Ne zovi“ je upisano gotovo 24 tisuće telefonskih brojeva. U 2013. godini osnivan je Europski potrošački centar kao dio mreže Europskog potrošačkog centra i isti pomaže potrošačima i daje savjete, osigurava informaciju u pogodu preko granične trgovine. Ministarstvo gospodarstva je kao resorno ministarstvo sudjelovalo u jačanju potrošačkih prava u suradnji sa drugim tijelima državne uprave, primarno regulatornim tijelima kao što su Hrvatska energetska regulatorna agencija, Agencija za civilno zrakoplovstvo, Agencija za nadzor financijskih usluga, Vijeće za vodu koji su u okviru svojim djelovanja provodili niz aktivnosti upravo u svrhu podizanja razine svijesti i zaštite ekonomskih interesa potrošača. U izvješću se daje detaljan prikaz po ovim segmentima rada na zaštiti potrošačkih prava. Smatramo da samo provođenje mjera ukazuje na napredak postojećeg sustava zaštite potrošača, ali isto tako nam otvara mogućnost i daje u konačnici obvezu da dalje razvijamo politiku zaštite potrošača i pritom ključnim držimo slijedeće. Da treba dalje razvijati i unaprjeđivati razvoj nadzora nad tržištem posebice u kontekstu digitalnog okruženja i digitalne trgovine. Nadalje, razvijati jednostavne alate za informiranje i edukaciju potrošača, dakle kako bi isti bili razumljivi i jednostavno dostupni svim građanima. Dalje raditi na neovisno i reprezentativnosti udruga za zaštitu potrošača, jače uključivati u isti proces jedinice lokalne i područne samouprave, i dalje jačati regulatore u zaštite ekonomskih interesa potrošača.

Prvi znači sada, Ivan Vilibor Sinčić, Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e. Odustaje. Gospodin Miro Bulj, zastupnik MOST-a nezavisnih lista. Odustaje. Gospođa Anka Mrak-Taritaš, pristaje. Izvolite. Dok dođete, Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a. Izvolite. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici i zastupnice, imamo dakle dvije, ostalo su dječaci. Ispred nas je Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2013.-2016. Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a će podržati ovo izvješće. Na žalost je on došao na dnevni red ovako pri kraju p a nas ima relativno malo, ali riječ je o jednom dokumentu koji je izuzetno zanimljiv i ja bih zaključila za naše građane izuzetno i važan. 2013. smo utvrdili i stvorili način na koji trebamo štititi potrošače. I sad kad malo pogledate ovaj dokument osim regulatornih okvira koji je definiran pokazalo se što su radili u tom području pojedine inspekcije, što su utvrdili i koji problemi su bili. Dakle, kada je riječ o Tržišnoj inspekciji onda se apsolutno može vidjeti koji su uopće procesi bili u Hrvatskoj od 2013. do ovih dana i možemo vidjeti u kojem dijelu je bio i značajan napredak. Dakle, kad je to sve zajedno krenulo onda se vidjelo da su veliki problemi bili vezani uz Internet prodaju, odnosno Internet trgovinu i da su veliki problemi bili vezani uz akcije pojedinih, dakle uz određena sniženja da je to bilo neregulirano, da su na različite načine se snižavali pojedini proizvodi. A mi sad kad se nalazimo već u 2017. imamo priliku vidjeti kako je to regulirano i način na koji je definirano. Iz jednostavnog razloga da vidite procese koji su se u Hrvatskoj desili, procese gdje se Hrvatska ne samo usklađivala sa određenom regulativom EU, nego procesi gdje smo se i mi naučili biti bolji, biti definiraniji, primjenjivati propise. Propise smo mijenjali sukladno potrebama koji su bili pa je to izuzetno pogotovo važno vezano uz ovaj dio koji govorimo o snižavanju proizvoda, o tome da se nije znalo kako što definirati. Zatim ima nekoliko važnih stvari koje su vezane i koje su djelomično bile zapostavljene, ali jednako se pokazalo važno. Dakle, Hrvatska kad je ušla u EU iza toga je svojim direktivama iz različitih oblasti trebala niz stvari regulirati. Ja ću zaista nekoliko rečenica ili je već kasno pa da probamo zaista proći sve točke dnevnog reda. Kad smo mi ušli u EU i direktiva vezana uz građevinske proizvode, onda je definirano na način gdje je dio regulirano direktivom EU, a dio je ostavljeno svakoj zemlji članici da si regulira ovisni o specifičnim uvjetima i načinima koje ima. Jedna od stvari je bila velika hajka javnosti i bile su velike priče, bilo je vezano uz plastenike, gdje je u jednom času na naše tržište došli plastenici iz jedne od članica EU. Ali budući da je Hrvatska djelomično kontinentalna zemlja, a djelomično mediteranska zemlja ti plastenici nisu odgovarali na žalost ni području Mediterana, ni području kontinentalnog. U području kontinentalnog pada snijeg, oni nisu bili uopće omogućeni za uvjete u snijeg, a u mediteranskom dijelu puše vjetar. Pa se onda odjedanputa desilo da nešto što je ušlo na naše tržište apsolutno kad je bilo znatno jeftinije od naših proizvoda nije odgovaralo tržištu. Jednako tako u jednom času na naše tržište su došli i građevinski proizvodi izvan zemalja EU koji su također, vezano je bilo uz određene cijevi i uz određene proizvode i mrežice koje su bile korištene ispod lakih betona i to smo vrlo brzo regulirali. No međutim, postoji nešto i vezano uz rad Sanitarne inspekcije. Mi smo imali prilike vidjeti i nedavno smo imali prilike vidjeti nekvalitetne proizvode koji dolaze na hrvatsko tržište zahvaljujući ministru poljoprivrede kojeg ja zaista koristim ovo prilike bez obzira na sve da ga pohvalim, koji je reagirao i pokazao zapravo koje probleme imamo i na te probleme trebamo ukazivati. Ja sam očekivala da će gospodin Bulj kad će diskutirati, diskutirati o zaštiti potrošača vezano uz antene čije se mreže koje se postavljaju na objekte gdje je Sanitarna inspekcija imala nadzor, gdje je morala utvrđivati kakvo je zračenje. U tom smislu smo morali mijenjati i regulativu i regulativu primjenjivati EU i u nizu toga se pokazalo da u nekim slučajevima je riječ o zračenjima, da u nekim slučajevima i nije riječ. I to je isto zaštita potrošača. I tu isto veliki značaj ima. Jednako tako smo imali prilike nedavno vidjeti nekvalitetnu vodu koja se isporučuje u pojedinim naseljima, gdje je jednako tako Sanitarna inspekcija utvrdila, odnosno definirala način na koji je ta, u kakvom stanju je ta voda. I to vam je zapravo, ta zaštita potrošača ide tako daleko da se gledaju računi koji se dobave, računi koji vam se ispostavi za potrošnju vode koju niste potrošili ili za nekakvu uslugu koju niste dobili. Dakle, izuzetno je dobro da ovakav jedan dokument dolazi pred Hrvatski sabor, dobro je da se o njemu raspravlja, dobro je da malo svi zajedno vidimo što unutra ima i da se vidi u kojim elementima se trebaju štititi potrošači. Ali o no što je važno, važno je i jednako tako da iz ovog vidimo edukaciju. Edukacija je izuzetno važna, izuzetno značajna. Dakle, naši građani često kad imaju nekakav problem ne znaju gdje da se obrate, ne znaju na koja vrata da pokucaju. Ta edukacija je tamo počela negdje 2014., 2015. otvaranjem i info centara. Jedna od prvih stvari je bilo u gradu Zagrebu gdje se to otvorilo da ljudi znaju gdje mogu doći i reći meni je ispostavljen račun za vodu u gradu Zagrebu na iznos od 900 kuna. Svi drugi su dobili 200 kuna. To sve je zaštita potrošača. Ono što ja zaista pohvaljujem riječ je o jednom kvalitetnom dokumentu, riječ je o jednom izvješću iz kojeg se može niz stvari vidjeti, riječ je o izvješću iz kojeg možemo zaključiti napredak koji Hrvatska u zaštiti prvenstveno i osnovno svojih potrošača napravila od 2013.-2016. ono što se mora poraditi, mora se poraditi na edukaciji. Uvijek je dobro koristiti sve moguće medije da ih se informira, gdje čovjek može doći sa primjedbom, gdje može doći i reći, ja sam kupio proizvod kojim je istekao rok trajanja? Gdje može doći i reći kupio sam cement koji ne odgovora našim standardima? Gdje može doći i reći živim u zgradi u kojoj mi je netko montirao to i to, a bojim se da je tako i tako.

No međutim dio energije koju trebamo svi zajedno potrošiti i kad dođe ovakav jedan dokument, zaštita potrošača, to su svi naši građanke i građani i koristiti ovu govornicu, da ih informiramo, gdje se mogu informirati o tvome, koja su njihova prava, jel su njihova prava znatno veća nego što oni zaista misle da jesu, da mogu zaštiti svoja prava, ja vam sad neću više i govorim možda i brže nego što inače, jer pokušavam, zaista, još su 2 točke dnevnog reda, to staviti. Prije 10-tak godina je nama u posjetu došla jedna naša rođakinja iz Amerike. I otišla je u jednu trgovinu u Zagrebu i kupila je nekakve šlape koji su onako bile dekorativne, jer je bio nekakav šestinski vez. I došla je doma i rekla, meni se te šlape više ne sviđaju, malo je hodala u njima, one meni nisu dobre i ja ću ih vratiti. Ja sam rekla, kak vi to mislite vratiti. Kaže pa vratit ću, kupila sam za svoje novce, nisu mi više lijepe, neudobne, vratiti ću. Danas je to zamislivo. I danas, zaista, treba koristiti ovu govornicu i govoriti, mi, naša uloga je da kroz ovakvo izvješće zaista vidimo gdje smo, da informiramo naše potrošače jer oni za svoje novce imaju pravo prigovoriti, imaju pravo dobiti robu koja je u redu i dobiti i uslugu koja je u redu. Mi ćemo podržati ovo izvješće i zaista, već je kasno, ali ja koristim ovo vrijeme da pohvalim izvješće koje je dobro napravljeno i ovo je jedna od tema koja zaista zavrjeđuje i jednu možda nekakvo bolje vrijeme u Saboru kad nas je malo više. Hvala i vama. Gospodin Bulj. Hvala lijepa predsjedavajući. Uvažena zastupnice, spomenuli ste da potrošači su oštećeni po pitanju baznih stanica ili antenskih stupova koji se postavljaju gdje teleoperaterima padne na pamet, bez građevinske dozvole, bez suglasnosti susjeda, bez prostornog plana, ništa im nije potrebno, osim što koriste taj prostor, da ga najprije uzurpiraju, drugo da eksploatiraju naš prostor, a u biti na štetu građana i susjeda i zbog zračenja, a naravno i zbog narušavanja izgleda onoga što je najbolje, a to je naš prostor s kojim treba dobro gospodariti.

Hvala lijepo kolega Bulj, ja nisam slučajno spomenula baš tu temu, jer koristim ovu priliku, pa da glasno i jasno u ovom Saboru kažem slijedeće, ako je nešto definirano Pravilnikom o jednostavnim radovima da nije potrebno lokacijska, odnosno, građevinska dozvola, uvjet je da bude planirano dokumentima prostornog uređenja, odnosno, da bude planirano prostornim planom. Jednako tako je uvjet, da mora zadovoljiti sve druge propise i dobiti sve druge posebne uvjete. Konkretno, kad je riječ o baznim stanicama, dakle, to su objekti koji se postavljaju, oni moraju biti planirani dokumentom prostornog uređenja. Njihova lokacija mora biti definirana, a kad je riječ o antenskim priključcima na zgradama, koje izazivaju taj problem vezano uz zračenje i sve ostalo, oni moraju biti planirani dokumentima prostornog uređenja koje vrijede na pojedinom prostoru, da li je to prostorni plan općine ili grada ili … [[Govornik se ne razumije.]] dakle, to što je nešto definirano Pravilnikom o jednostavnim radovima, ne znači da nije planirano dokumentima prostornog uređenja. Ako je netko postavio mimo toga, onda je bespravno postavio i mora maknuti. Jednako tako, ono što morate znati, da cijela regulativa EU, koju mi nastojimo koliko toliko postići, a još uvijek smo puno stroži nego što su ostale zemlje EU, imaju znatno više radove, koje je moguće raditi bez lokacijske i građevinske dozvole. Pa konkretno, kad je riječ o balkonu, ako se recimo, danas balkon zatvara, a ne služi za promjenu, namjene dati balkon, odnosno, lođa, ostaje lođa ali je zatvorena, nije potrebna dozvola, za neke stvari je samo iza toga potrebna uporabna dozvola, da bi se reguliralo na odgovarajući način. Tako da je taj pravilnik koji je donesen iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sukladno ostalim regulativi EU vodio računa da nekako olabavimo zahvate za kojim nije potrebna lokacijska, odnosno građevinska dozvola. Gospodin Ivan Šipić, Klub zastupnika HDZ-a.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane predstavnice predlagatelje, uvažene kolegice i kolege. Da, zaista ispred nas je jedno od bitnih Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača u razdoblju 2013.-2016. godina. Iako ovo izvješće obuhvaća razdoblje od četiri godine unatrag važnost teme iziskuje ipak da se o ovoj temi podnese izvješće. Dobro je naglasiti, a kako piše i u samom izvješću da je Nacionalni program zaštite potrošača strateški dokument RH u politici zaštite potrošača kojim se određuju ciljevi, mjere, prioritetna područja, te aktivnosti u provođenju politike zaštite potrošača za razdoblje od četiri godine. Isto tako dobro je podsjetiti da je Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje spomenutih godina donesen još u srpnju 2013. godine u ovom Visokom domu. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta tadašnje Ministarstvo gospodarstva kao resorno tijelo za politiku zaštite potrošača u RH provodilo je aktivnosti vezane uz provođenje politike zašite potrošača i koordinaciju rada svih nositelja zaštite potrošača u vezi s provedbom nacionalnog programa. Glavni cilj politike zaštite potrošača u RH je poboljšanje kvalitete života građana i dio je strateškog cilja EU kojim se želi osigurati da svi građani EU pa tako i u Hrvatskoj uživaju visoke standarde zaštite potrošača. Cilj analize provedbe nacionalnog programa je utvrđivanje stvarnog stanja na području zaštite potrošača odnosno procjenjivanje jeli sustav zaštite potrošača unaprijeđen u odnosu na prethodno razdoblje. Iako se u razdoblju od spomenutih godina od četiri godine u RH na ovom području puno postiglo proces izgradnje hrvatskog sustava zaštite potrošača još uvijek ipak nije završen. Samo izvješće je podijeljeno u nekoliko poglavlja, a neka od njih su regulativni okvir, institucionalni okvir, nadzorno tržište. Valja istaknuti da je provođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača rezultiralo podizanjem svijesti o njihovim pravima što i jest odnosni cilj ovog programa. U cilju postizanja navedenog zaštita potrošača prilagođena je europskim pravilima, organizirana su savjetovanja potrošača, uspostavljeni instrumenti za jednostavnije rješavanje sporova, uvedeno pravo na povrat neispravnog proizvoda, propisani visoki sigurnosni standardi kao i pravi na informiranost potrošača o sadržaju i kvaliteti proizvoda itd. Širenje Internet trgovine na zajedničkom tržištu utjecalo je na potrebu stvaranja jedinstvenog regulativnog okvira za sve članice EU koji osigurava pravnu sigurnost za potrošače i trgovce, čime se doprinosi stvaranju poticajnog okruženja za prekograničnu trgovinu, smanjuje troškove poslovanja i većih dodatnih vrijednosti u gospodarstvu. Cilj harmonizacije pravila o zaštiti potrošača bio je upravo otklanjanje zapreka slobodnom kretanju roba i usluga na zajedničkom tržištu koje proizlaze iz različitih pravila u državama članicama, a kako se vratilo povjerenje potrošača i trgovaca u funkcioniranje zajedničkog tržišta i na taj način iskoristila njegova prednost. Jednaka pravila poslovanja na razini EU s jedne strane doprinosila bi smanjenju troškova poslovanja i otvaranju prostora za razvoj i rast gospodarskih aktivnosti, maloga i srednjeg poduzetništva kojim bi se time pružila mogućnost traženja poslovnih prilika u drugim državama članicama, a s druge strane vratila bi povjerenje potrošača i poticala iz na korištenje svih prednosti zajedničkog tržišta. Rezultat toga bio je donošenje Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravima potrošača još u 2011. godini. određen je rok u kojem se potrošač može predomisliti vezano uz sklapanje ugovora o prodaji na daljinu ili prodaji izvanposlovnih prostorija u iznosu 14 dana kao i pravilo vezano uz jednostrani raskid ugovora u odnosu na povrat robe i novca, a uvrijeđene su i obveze trgovaca i potrošača i slučajevima kad se potrošač predomisli vezano uz sklapanje ugovora o prodaji na daljinu ili prodaji izvan poslovnih prostorija pa i u slučajevima kada se potrošač odluči na jednostrani raskid ugovora nakon što robu koristi u mjeri većoj nego što je to potrebno za utvrđivanje njenih karakteristika i funkcioniranja. To je regulirano i kod nas Zakonom o zaštiti potrošača kojim su se osim gore spomenutog poboljšale i neke odredbe za koje je praksa pokazala da se veliko krštenje potrošačkih prava odnosi na odredbe o akcijskoj prodaji, sniženju i rasprodaji. Znamo da veliki broj naših potrošača upravo kupnju obavlja za vrijeme sezonskih sniženja akcija i rasprodaja, a nažalost to su neki trgovački lanci iskorištavali na štetu krajnjih potrošača. Zato je to područje bilo potrebno detaljnije urediti. Iz izvješća je također vidljivo da se pokazala potreba ojačavanja uloge jedinica lokalne samouprave u provedbi politike zaštite potrošača posebice u dijelu koji se odnosi na savjetovanje. Stoga je propisano da sve jedinica lokalne samouprave na svojim područjima dužne su provoditi educirati i dovoditi do znanja što više svoje potrošače. Usklađivanje termina početka sezone sniženja s poslovnom praskom trgovaca kao i pojedinim vrstama robe uređeno je Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja sezonskih sniženja iz prosinca 2015. godine. Znamo da su tada rokovi određeni tako da manje-više svima je poznat da taj rok traje najviše 60 dana uključivo prosinac i ljetno vrijeme. Nadalje, tijekom posljednjih desetljeća Europska komisija izvršila je sveobuhvatnu razviju pravne stečevine u području zaštite potrošača, a među njima je i revizija Direktive o paketima putovanja, paketima za odmore, paketurama koje imaju za rezultat donošenje nove direktive Europskog parlamenta i Vijeća. Kako je upravo turizam jedna od najvećih grana gospodarstva za RH i uzimajući u obzir neizmjernu važnost adekvatnog reguliranja te ujednačavanja prava putnika i obveza organizatora putovanja prilikom kupovine paket aranžmana unutar jedinstvenog europskog tržišta, RH je vrlo aktivno sudjelovala u reviziji predmetne direktive pri tome uzimajući u obzir interese putnika odnosno potrošača te organizatora putovanja kako bi se na najadekvatniji način pomirili interesi tih subjekata. Nadalje, u listopadu 2014. temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva unutar uprave za trgovinu i unutarnje tržište, sektora za robe, usluge i zaštitu potrošača ustrojena je služba za politiku zaštite potrošača koja predlaže i provodi politiku svih potrošača, predlaže mjere za unapređenje učinkovitosti cjelokupnog sustava zaštite potrošača na području RH i provodi da li je sve sa pravom stečevinom EU u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Strategijom politike, zaštite potrošača itd. Stoga je ministarstvo usmjeravalo svoje aktivnosti na kontinuirano educiranje i informiranje javnosti o svim relevantnim potrošačkim pitanjima kako bi se potrošačima olakšao snalaženje u mnoštvu složenih sektorskih propisa i omogućilo učinkovitije ostvarivanje njihovih prava. Valja pozdraviti kontinuirani razvoj centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača kojim je sve na jednom mjestu moguće da zatraže objašnjenja propise i postupke, savjet ili da upute prijavu za inspekcijski nadzor vezanu za provedbu njihovih potrošačkih prava. Nadalje, iz izvješća se da iščitati kako nisu zaboravljene ni mnogobrojne udruge za zaštitu potrošača kojima su dodijeljena bespovratna sredstva u cilju savjetovanja, informiranja i same edukacije potrošača. Dobro je napomenuti da je od iznimne važnosti značajnije uključivanje jedinice lokalne, lokalne i regionalne samouprave u ove procese s obzirom da u proteklom razdoblju u Hrvatskoj nije došlo do odgovarajućeg razvoja politike i zaštite potrošača na lokalnoj razini. Zakonom o zaštiti potrošača iz 2014. godine ojačana je ta uloga i dan je naglasak lokalnoj zajednici da to isto usmjeri i uskladi. Svakako treba podsjetiti da je Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača savjetodavno tijelo Vlade RH i jedno od važnijih nositelja politike zaštite potrošača. Naravno tu djeluje i Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Hrvatske udruge poslodavaca, Trgovačkog suda, Udruge za zaštitu potrošača, jedinice lokalne samouprave itd. U sklopu Nacionalnog vijeća osnovana su 4 povjerenstva kojima predsjedaju predstavnici regulatornih tijela u vijeću kao što je elektroničke komunikacije za financijske usluge, za energetiku, vodne usluge itd. Nadalje, ono što je bitno jest Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje spomenutih godina nadzor nad tržištem, području zaštite potrošača za izvještajno razdoblje bilo je planirano u Državnom inspektoratu a čuli smo da taj Državni inspektorat Zakonom o izmjenama i dopunama iz siječnja 2014. godine o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela, dakle prestao je raditi s radom dakle državni inspektorat a dio poslova koji se odnosi na inspekcijske poslove, zaštite potrošača prešao je u nadležnost ministarstva. Da ne duljim zaključno, provođenjem Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2013.-2016. stvorili su se uvjeti da građani Hrvatske kao potrošači mogu donositi ekonomski opravdane i informirane odluke. Ovo izvješće ukazuje da su u ostvarenju osnovnoga cilja a to je podizanje svijesti potrošača o njihovim pravima aktivno bili uključeni svi dionici, prilagođavanje na europskim pravilima zaštite potrošača. RH uklonila je tržišne zapreke i integrirala nacionalno tržište u zajedničko tržište sa proizvodima i uslugama jednakih standarda sigurnosti i kvalitete kao i sa jednakim standardima zaštite potrošača. Težilo se k tome da potrošač postane središte interesa poduzetnika. Danas se u RH potrošaču posvećuje posebna pažnja i povećana pažnja. Organizirano je savjetovanje potrošača, ovdje već spomenuto od državne tajnice na nacionalnoj razini te su uspostavljeni unaprjeđeni instrumenti za jednostavnije rješavanje pritužbi poput jedinstvenog potrošačkog telefona i centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača. Također poduzete su mjere koje osiguravaju potrošaču slobodu odabira proizvoda i usluga, pravo na povrat neispravnog proizvoda, visoke sigurnosti i standarde kao i pravo na informiranost o sadržaju i kvaliteti proizvoda, pravo na jasne i transparentne ugovorne odredbe te na zaštitu od zavaravajuće i agresivne poslovne prakse. Isto tako poduzete su mjere kojima se osigurava zaštita prava potrošača na putovanjima u zemlji i inozemstvu kao i mjere za sprječavanje i povrede prava potrošača u prekograničnoj trgovini a kojima se postiže veća prava sigurnost. Dobro je podsjetiti da je unutar ministarstva 2013. godine osnovan europski potrošački centar putem kojeg se rješavaju pritužbe potrošača prilikom prekogranične kupovine. Edukacijom potrošača i trgovaca senzibilizirana je javnost o važnosti i potrebi zaštite potrošača a sa ciljem podizanja opće razine svijesti. Provođenjem Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2013.-2016. ukazuje se na znatan napredak postojećeg sustava zaštite te otvara mogućnost za razvoj politike i zaštite potrošača u područjima u kojima se trebaju postići određeni pomaci. Slijedom navedenog klub HDZ-a će prihvatiti Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2013.-2016. a to isto je učinio matični odbor za gospodarstvo koji se sastao i predložio da Sabor prihvati ovo izvješće. Evo poštovani kolege koji ste tu, i kolegice i naravno predstavnice, ovo izvješće valja prihvatiti s obzirom da smo na 145 stranica dobili cjelovit prikaz rada i provedbe nacionalnog programa iako je gospođa Mrak-Taritaš pozvala da nas što više bude u sabornici i složit ću se sa jednim djelom njenog izlaganja ono kad je rekla da ova tema je mogla biti i u ranijim satima jer stvarno je ova tema vrlo aktualna jer i na koncu konca i mi smo svi skupa potrošači i tu se stvarno tiče sviju nas.

Svi mi mislimo da je trebalo to u ranijim satima diskutirati, ali javio se gospodin Bulj za repliku. Kolega Šipiću, povjerenje potrošača rekli ste da se treba vratiti ovim nacionalnim programom, što je pokušaj u izvješću i radu ali je činjenica da je obaveza primjer, konkretno ću spomenuti, vi ste tu pročitali opširno, u ugradnji razdjelnika u biti je bila obmana potrošača jer samo dva dana prije nego što otpuštani ministri MOST-a, je studija Ministarstva energetike došlo gdje je neisplativost, znači razdjelnika na štetu građana. Prema tome, i političke elite su pokušavale pogodovati interesnim lobijima na štetu građana i razdjelnici su, vidljivo je, da je vaš koalicijski partner to vrlo kvalitetno odradio i temeljito na štetu potrošača pa bi molio ovdje predstavnicu da to dobro provjeri koliko su štete potrošačima temeljem studije imate u Ministarstvu energetike.

Znate kad padne vrebac na žicu stara infrastruktura nisko naponska a imamo najveću proizvodnju cetinske kraj električne energije, sama rijeka Cetina, 40% električne energije, da kad padne vrebac na granu ili kad zapuše u Osijeku nestane struje, čak kad i upali netko televiziju ne može upaliti računalo. Prema tome, ogromne štete se nanose tim građanima, HEP ne reagira, a dobro eksploatira našu rijeku Cetinu, cetinski kraj, čak sada imamo i neke projekte koji su na štetu i vode, kao npr. termoelektrana ugroze vode i zraka, onoga svega što imamo, prema tome imamo se za šta boriti, doslovno čovjek [[Upadica Radin: Ali isteklo je vrijeme, gospodine Bulj, ispričavam se.]] Evo samo da završim… Izvolite, odgovor. Evo hvala lijepa. Pa kolega Bulj, jest, meni je osobno dosta toga poznato s obzirom da sam već više godina u lokalnoj samoupravi, to znate. I to je zaista jedan ogroman problem, ali isto tako i sami znate da to ide pitanje, ja često ga puta upućujem direktorima institucija kao što su HEP i vršimo i stalni i pritisak prema njima itd. Naše cetinsko područje koje ste vi spomenuli je ogromno područje i zaista tu je se uložilo ali nije dovoljno.

Zaista ono što nije u skladu sa zakonom i nešto što nije u redu, sigurno nije dobro niti podržati, niti u tom pravcu treba podupirati.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, štovane predstavnice predlagatelja, kolegice i kolege. Dakle ja ću probati što kraći, što koncizniji vezano za predmetno izvješće. Naime klub HNS-a dakako će podržati predmetno izvješće. Naime, samo kratko bi ja osobno želio skrenuti pozornost na neke prakse međutim, svakako da glavni cilj zaštite politike kako u RH odnosno i preuzetim direktivama iz EU-a je poboljšanje kvalitete života građana i da nešto ako trebamo raspravljati prije svega je to što naši građani tišti uvijek kao potrošače a ovdje je spomenuto i to vrlo dobro znamo da je i potrošnja jedan veći dio, sastavni dio BDP-a. Ono što je ovdje navedeno u izvješću svakako je ono što znamo iz iskustva da neke od najvećih pritužbi, ono što se najviše reguliralo u proteklom periodu, je kršenje potrošačkih prava, odnosno odredbe o akcijskoj prodaji sniženju i rasprodaji, a time i naravno troškovi i svi sporovi oko telefonskih telekomunikacija. Ono što bi ja svako želio istaknuti je sigurno bude istaknuto zapravo sama prevencija i savjetovanje, dakle upoznavanje potrošača sa njihovim pravima, dapače, na području jedinica regionalne samouprave jer sa tim ciljem su se izdvajali neki novci, pa mogu samo konstatirati da gotovo sve županije nisu baš se pretjerano uključile. Recimo da Zadarska županija je uložila u proteklom periodu 120 000 kuna, a sve ostale županije manje od 100 000. Dakle, a dakako grad Zagreb i više nego svi oni zajedno. Dakle, tu trebamo kako je ovdje navedeno u izvješću da djeluje oko 20 potrošačkih udruga. I moja sugestija je upravo da odgledamo primjere dobrih praksi i ostalih članica EU, a tu bih prije svega istaknuo Nizozemsku. Naime, kod njih je taj nivo svijesti puno više razvijeniji i oni kroz njihovu potrošačku udrugu u kojoj doduše plaćaju članarine i oni si svi članovi, a zato član dobiva određene beneficije koje se odnose ne samo na savjetovanja, na određene knjižice, informiranje njihovih prava nego i pomoć. Ovdje su istaknute nekoliko primjera mirnog rješavanja spora da li pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori itd. Međutim, oni recimo imaju sustav u kojem kao član dobivaju besplatnu pravnu pomoć, besplatno savjetovanje. U slučaju spora njihovi odvjetnici iz zastupaju. Ali ne samo to. Ta udruga aktivno sudjeluje pri lobiranju upravo kod izrade i prijedloga različitih zakonskih prijedloga kako bi išle na korist potrošačima. Dakle taj nevladin sektor je tamo dosta razvijeniji. Ovdje je navedeno milijun i 300 tisuća kuna različitih u mandatu sprovedenih odnosno provedenih projekata, informiranja itd. Mislim da naravno i kod savjetovanja samih potrošača, Ali mislim da paralelno u prevenciji trebamo ići da osnažimo taj nevladin dio sektora što se tiče samog dijela kada nastane problem. Kako da građanima omogućim što bolju i adekvatniju zaštitu? Također ste spomenuli, samo ću kratko s time završiti u vašem izlaganju i zaštitu vezanu uz poljoprivredne proizvode. Dakako da uvijek nam se čini da naši proizvođači moraju udovoljavati svemu i svačemu, pa pogotovo i oni pošto ja dolazim iz Slavonije oni autohtoni gdje im se svašta stavlja na red, a ono gledamo svaki dan malo, malo svašta se toga uvozi. Mislim da tu uvijek trebamo imati ne samo što se tiče kupovine tih uvoznih proizvoda, nego što se tiče kupovine poljoprivrednih proizvoda koji se onda dalje obrađuju i stavljaju na tržište kroz neku uslugu da li restoransku ili neku sličnu proizvodnju neke sekundarne odnosno sekundarnog proizvoda sa osnovnim sirovinama. Tu isto trebamo pogledati, jer tu nemamo nikakvu deklaraciju, nemamo ništa.

Hvala lijepa predsjedavajući. Gospodine Čuraj, evo postavio sam pitanje gospodinu Šipiću, nije mi odgovorio. Znači po pitanju zaštite potrošača u slučaju razdjelnika vidljivo je da su bespotrebno građani oštećeni tim investicijama, ogromna šteta a u korist pojedinaca i grupacija interesnih koje se bave tom djelatnošću. Znači konkretno govorimo o problemu potrošača u slučaju razdjelnika. I činjenica je da je dva dana znači došla rezultati analize po pitanju razdjelnika da nisu, znači nisu prihvatljivi bili, tj. nisu bili isplativi. Prema tome, baš me interesira vaš odgovor kao i primjer vjetroelektrana tj. subvencioniranih obnovljivih izvora energije gdje također naši potrošači moraju skuplje plaćati struju, tu električnu energiju koji u biti daju novac našim tj. stranim investitorima, a naravno na štetu opet ponavljam naših građana, tj. potrošača. Njega sam često to pitao, nikad mi nije dao odgovor, a sad je sve vidljivo. Vidljivo je koalicijom u dva dana prije otpuštanja ministara MOST-ovih, tj. razlaza sa našim bivšim koalicijskim partnerom, da je to odrađeno u biti vrlo kvalitetno, baš slučajnosti kad je izašla analiza rezultati o razdjelnicima. Ja ću reći ono što znam pošto ste me pitali da vam odgovorim ono što znam.

Dakako, svjestan sam da je poslije toga došla opet jedna studija koja je pokazala da ne. Koliko se ja sjećam, da je to bio korak u koji bi se krenulo da se prolongira liberalizacija tržišta toplinarstva, odnosno toplinske energije. Jer znamo da to subvencioniranje koje naši građani koriste mora se naći rješenje, ne može biti do vijeka i da je to bio jedan od onih stvari kojom se pokazivalo da se radi na tom temu i kupovine vremena. Što se tiče ovih vjetroelektrana vrlo kažem opet naišli ste koga ćete pitati naravno, ali nema veze.

Izvolite. Hvala lijepa uvažena predstavnice ministarstva.

U biti ono šta plate da imaju tu kvalitetu koju plate i za taj iznos. Pa sam, maloprije spomenuo, evo odmah ću kolegi ovdje spomenuti da je odluka o vjetroelektranama, tj. subvencionirana obnovljenim izvorima, donesena 2014., znači ta subvencija, pardon, 2015. godine za zadnjoj sjednici Vlade, pod socijalnim kriterijima je podvučena ona, ta točka dnevnog reda. Na zadnjoj sjednici Milanovićeve Vlade i na prijedlog ministra Vrdoljaka. To su ogromne štete za našu državu u ovoj godini, treba milijardu kuna samo u proračunu nađe, ne bi naši građani plaćali, a u 3 godine iduće 5 milijardi kuna.

Znači, sve zgrade, sve kuće bi mogle biti pokrivene, a ovako ćemo godinama plaćati subvencioniranu, obnovljive izvore energije ćemo plaćati strancima, a na štetu naših potrošača i to je jedan od ključnih problema da nismo štitili energetski naš potencijal, nego naš novac odlazi u džepove stranaca. Što se tiče razdjelnika isto, aktualna je tema, također vidjeli smo da to nije isplativo, temeljem analize koja je dostavljena 2 dana u Ministarstvo okoliša, tu je evo i bivši ministar, on je upoznat s time, da je neisplativa, znači bila to postavljanje razdjelnika, ogromna šteta naših građanima, naravno u korist pojedinaca, u korist tvrtki i u korist skupina koje su se dobro naplatile preko političke ili … [[Govornik se ne razumije.]] zato mi je žao što nije gospodin Ivan Vrdoljak ovdje, on bi to možda bolje, potankije, mogao objasniti, da ne bi bilo, to sam ga pitao i prije. Možemo krenuti od teleoperatera, znači o baznim stanicama. Zakon za njih atenskih stupova, ne vrijedi. Ekološke brojne aktivističke udruge, tj. Hrvatska udruga zaštitu elektromagnetskoga zračenja je upozoravala godinama, ovdje je bila i bivša ministrica gospođa Taritaš, koja je upoznata s time, ja sam bio aktivno sudjelovao u tim aktivnostima, sprječavanja i zaustavljanja, ugrožavanja, najprije prostora, a drugo zdravlja. Bazne stanice su postavljane na način da ih nije bilo potrebno niti suglasnost susjeda niti lokalne samouprave, niti bilo šta. Osim što su, našli bi negdje di bi iznajmili prostor, tu bi postavili baznu stanicu, ispod vašega prozora, vašega djeteta, bez obzira na zračenja. Ministarstvo zdravstva nije donijelo pravilnika koje je trebalo. Ministarstvo graditeljstva je se ponašalo kako se ne ponaša Ministarstvo graditeljstva u Švedskoj ili u Njemačkoj odakle dolaze ti teleoperateri, znači, oštetili su nam prostor, nisu radili planove, nisu ulagali u infrastrukturu, gdje bi trebalo za bazne stanice biti udaljene 400 metara minimalno prema istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije, gdje su štetnosti ogromne od tih baznih stanica apsolutno se ništa ne poštiva u Hrvatskoj nego se isključivo pogoduje. Bez ikakve dozvole i suglasnosti bazne stanice su postavljane gdje im je palo na pamet. I kad bi se ljudi usprotivili u tome trenutku, bi ljude privodilo, ljude bi opterećivalo, bez obzira što je osvanula bazna stanicu čovjeku pod prozorom i što se čovjek boji prije svega za zdravlje, a drugo, jedino što imamo imamo prostor i okoliš koji moramo čuvati, a ne dozvoljavati na … [[Govornik se ne razumije.]] ti antenski stupovi stranih teleoperatera, koji doslovno na taj način štete Hrvatskoj državi. Ponavljam, niti je potreban projekt niti bilo kakva suglasnost, niti bilo kakva investiranje niti ulaganje. Jednostavno, nađu neku česticu gdje će postaviti tu baznu stanicu, plate najam čovjeku i to je to. O drugim stvarima, uopće nećemo govoriti što se tiče DTK kabela koji su naši građani platili, znači telefonska infrastruktura, predali smo stranim investitorima, tj. stranim kompanijama, gdje iđe preko naše zemlje ili javne ili privatne, oni su postali vlasnici i na kraju oni upravljaju sa našom potrošnjom, oni isključuju te telefone bez obzira što iđe pred telefonske brojeve, priključke, bez obzira šta to iđe preko naše zemlje i šta smo mi to platili, naši roditelji, sad je u vlasništvu stranaca. Sada nam prijeti i za optičku mrežu da grade šta je nacionalni interes ugrožen, nacionalni interes i sigurnost, vitalni interes. Da damo nekome veze a u biti dali smo im da upravljaju s ovim šta je hrvatski čovjek radio i tu je ugrožen potrošač, jel je čovjek platio 1000 maraka prije 20 godina, ili 2000 maraka da mu se izgradi infrastruktura do kuće, da ima telefon. I sad odjednom vlasnik je stranac. Temeljem čega? Svaki pojedinac, naši roditelji, gradili, na našim česticama, javnoj površini ili privatnoj površini, to je istina, nek me netko demantira ovdje u sabornici, kako su postali Nijemci vlasnici, njemačka tvrtka vlasnica naših telekomunikacija. Ova tema nije smještan gospodine predsjedavajući, ova tema je preozbiljna, ova tema mora štititi naše građane, treba štiti potrošače, a ne dozvoliti da se pljačka ono što se nije smilo pljačkati. Još jednom, podržavam da se … [[Govornik se ne razumije.]] potrošači, ali je činjenica da bilo koji zakon od pljačke, improvizacije, pa sve do koncesija, ne pogoduje, koji donose ovdje u parlamentu, svi zakoni koji su doneseni, doneseni su ovome ovdje tijelu i sad se pozivamo na direktive EU, a u biti sve te tvrtke koje su došle iz EU, u biti ne ponašaju se u Hrvatskoj državi, kao što se ponašaju u svojoj državi.

To je nezamislivo. A u Hrvatskoj je zamislivo. Mi se moramo njima pokloniti, sluganski, ne smijemo donijeti pravilnika kao što je u Njemačkoj, kao što je u Švedskoj, ništa nova ne trebamo izmisliti, nego ista pravila da zaštitimo naše potrošače od najezde tih koji isisavaju novac u strane džepove.

Opet ponavljam, u Hrvatskoj triba štititi potrošače, potrošnju, u nas je vjerojatno moguće i pomu iz Njemačke prikazati da je domaća, pomu od GMO prikazati da je domaća proizvodnja, sve je u Hrvatskoj moguće šta nije na zapadu moguće. I tome se tribamo glasno usprotiviti i zaštititi naše ljude po svim pitanjima i ekonomskim i zaštititi naš prostor, zaštiti našu proizvodnju, zaštiti čovjeka kao potrošača, čovjeka koji egzistira na ovim područjima. I nije čudno što iz naj lipše države na svitu u EU na dnevnoj bazi ljudi odlaze u jednome smjeru, ne samo pojedinci nego cijele obitelji, a to je ovo što sam sada kazao, mi smo svoja nacionalna bogatstva, energetika, telekomunikacije, polja, vode, izvori predajemo u strane ruke vrlo perfidno, ali sve je prošlo kroz ove zakone Netko je morao dignuti ruku da na taj način pristanemo ući u EU i neto je pregovarao. Tko, ja ne znam. Možda je bilo ovdje u Parlamentu. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče.

I imamo i takve situacije i nedavno je kod nas u Osijeku gdje su se bunili i susjedni stanari, nažalost njih se ništa ne pita i tu zbilja treba malo više oko toga se pozabaviti time.

To je u Brazilu napravljeno da to zračenje šteti. Naravno, da je nevjerojatno i nemoguće u Hrvatskoj državi da se može postaviti bazna stanica gdje god želite.

Tako je bio povezan Hrvatskom udrugom za elektromagnetsko zračenje koja je dala rješenje i koja sada da rješenja također, dao sam ministru graditeljstva, također ministru zdravlja ću još jednom uputiti rješenja i pravilnici koji se trebaju mijenjati od jednostavnih građevina po pitanju baznih stanica ili antenskih stupova, a također u Ministarstvu zdravlja treba mijenjati određene propise i zakone točno da bude udaljenost kao i u drugim državama koje su to riješile. I to je vrlo rješivo, ali neko pogoduje teleoperaterima zbog toga što treba građevinska dozvola, treba biti u prostornim planovima, treba lokalna samouprava platiti, treba napraviti projekt, oni bi trebali uložiti u infrastrukturu spoj struje, spoj pristupnih puteva. Na ovaj način oni to stavljaju gdje im padne na pamet, a mi ne reagiramo.

Dakle studija s kojom smo mi u ministarstvu raspolagali koja je pokazala da postoje uštede toplinske energije, međutim da ne postoji dokaz da su tako ugrađeni razdjelnici isplativi odnosno da su malo gdje isplativi. Ono što ustvari vi u svojem izlaganju ste mislili reći je da je taj sustav kako je napravljen kroz izmjenu Zakona o toplinskoj energiji koji je nalagao na takav način ugradnju toplinskih razdjelnika nesustavan i loš. Loš za građane jer pitanje toplinske energije je vrlo specifično i na tako neobičan način tjerati tzv. liberalizaciju tržišta toplinskom energijom koja znamo kako izgledaju izvori toplinske energije i da je to vrlo neobično postavljeno i da je ispravan put sasvim nešto drugo. Dakle a to nešto drugo je sustavan pristup, promjena fizika zgrada, analiza potrošača, analiza energenata itd. i onda na koncu je i razdjelnik ponegdje bilo moguće ugraditi, a ne na ovakav način. Kolega Dobrović vi ste dobro upoznati s ovom materijom, bili ste ministar i znate koji su troškovi, a ne samo ova isplativost što ste kazali razdjelnika nego i pitanje vjetra, tj. vjetroenergije koja je u biti ogroman bila problem za poskupljenje struje građanima. Međutim iznesli ste vrlo brzo rješenje u tom trenutku da ne poskupi građanima, ali opet na štetu proračuna, milijardu kuna godišnje. Iduću godinu još više čeka se u proračunu, znači ogroman problem je napravljen ali sve u interesu stranom. Za taj novac koliko se je moglo solarnih elektrana staviti na pojedina kućanstva, izračunajmo za milijardu kuna svake godine.

Ja znam da ovdje ponavlja i general Krstičević tu riječ ali stvarno su hrvatski narod ogolili do boli. I činjenica je da se tome treba stati u kraj. Kako, na koji način? Ne vjerujem da mogu oni koji su te propise sada napravili a vas je koji ste se borili protiv takvih propisa, koji ste borili za zaštitu toga svega, da se ne proda HEP 25%, da će to sada otići glatko, ali nećemo, braniti ćemo mi to, ima mogućnosti ali to je narodna imovina a nije imovina ovih koji su sada partneri većem koalicijskom partneru. Kolega Bulj, govorili ste o DTK mreži, ono što je bitno naglasiti da osim DTK mreže, spomenuli ste i optičku agregacijsku mrežu i ja očekujem ovdje u Hrvatskom saboru, evo kada već govorimo o zaštiti potrošača, potporu svih saborskih zastupnika da Hrvatska, da damo potporu našem premijeru koji je vjerojatno pod velikim pritiscima Njemačke i kancelarke Angele Merkel i Deutche Telecoma da Hrvatska ide u smjeru gradnje svoje agregacijske optičke mreže kako bismo znači raspolagali s tom infrastrukturom, kako bi je davali svim operaterima po jednakim uvjetima a ono što je ključ i što je vezano uz ovo što mi ovdje, o čemu mi danas ovdje govorimo kako bi naši građani imali niže cijene telekomunikacijskih usluga. I mislim da je to zadatak svih nas ovdje, ja sam bio postavio pitanje premijeru, nisam dobio odgovor, uputiti ću sada i zastupničko pitanje najvjerojatnije ujutro jer očekujem da mi premijer konačno odgovori hoće li Hrvatska nastaviti u smjeru gradnje svoje agregacijske optičke mreže. Pa slažem se da bi trebalo zajedništvo tim rješenjima u zaštiti nacionalnih interesa jer optička mreža bi bila i nacionalni interes i sigurnost u biti naše države a još plus toga puno jeftinije bi bilo da bude u vlasništvo Hrvatske i da iđe dobit Hrvatskoj a ne Njemačkoj nadajući se u pozivanje premijera, često prijateljstvo njegove brojne prijatelje u Europsku uniju, u Europskoj komisiji da će on iskoristiti taj položaj i da nema nikakav problem s naše strane, nažalost nije dao točan odgovor i dobar odgovor, nije dao nikakav odgovor kada ste ga vi pitali ovdje prije nekoliko dana kada je bilo Izvješće o Europskom vijeću, redovno koje daje premijer.

I sada imamo još jednu važnu točku: - Godišnje izvješće o obrani za 2016. godinu. Podnositelj akta je Vlada RH na temelju članka 8. Zakona o obrani. Materijal je dostavljen otpremom Sabora. Raspravu je proveo Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li gospodin Tomislav Ivić, državni tajnik podnositi dodatno obrazloženje.

U strateškom kontekstu tijekom 2016. godine nastavljen je trend porasta nestabilnosti političko sigurnosnog okružja u Europi i svijetu. Priroda sigurnosnih izazova i prijetnji postaje sve kompleksnija i nepredvidljivija te je očita sve jača isprepletenost i međuovisnost vanjske i unutarnje sigurnosti. Prepoznavajući i ove trendove hrvatska Vlada pokrenula je proces donošenja nove Strategije nacionalne sigurnosti i izrade Zakona o sustavu domovinske sigurnosti te ih je prije nekoliko dana uputila u Hrvatski sabor na donošenje. Tijekom 2016. EU postigla je značajan korak u institucionalnom unapređenju zajedničke sigurnosne i obrambene politike putem predstavljanja globalne strategije za vanjsku i sigurnosnu politiku kao i planova za njezinu provedbu. U 2016. godini prioriteti u oblikovanju i provedbi obrambene politike na razini Ministarstva obrane odnosili su se na nastavak izgradnje obrambenih sposobnosti utvrđenih dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga i NATO ciljevima sposobnosti. RH je kao odgovorna članica Međunarodne zajednice nastavila pridonositi naporima na stabilizaciji kriznih žarišta i širenju područja mira i sigurnosti. U skladu sa takvim opredjeljenjem Oružane snage nastavile su sudjelovati u misijama i operacijama potpore miru te je tako nastavljen naš doprinos izgradnje međunarodne sigurnosti. Najznačajnija sigurnost u 2016. godini u kontekstu NATO-a bio je summit održan početkom srpnja u Varšavi. Na summitu je kao odgovor na promijenjeno geostrateško okružje donesena Odluka o savezničkom postavu odvraćanja i obrane o upućivanju snaga na sjeveroistok saveza u okviru ojačane prednje prisutnosti. Tijekom 2016. godine, provođene su aktivnosti usmjerene na dostizanje projicirane personalne strukture Oružanih snaga, te unaprjeđivanje kvalitete osoblja kroz uravnoteženje i usklađivanje primarnih razvoja potpore i izdvajanja osoblja. Zaustavljen je negativan trend pada obrambenog proračuna, u posljednjih 8 godina obrambeni resor izgubio je oko 25% proračuna. Rast obrambenog proračuna u 2017. u odnosu na 2016. godinu iznosi 400 milijuna kuna. U 2017. godini fikus je na čovjeku u obrambenog resoru. U skladu s planom prijema djelatnih vojnih osoba, u 2016. godini primljeno je 800 vojnika, 15 kandidata za časnike od čega 9 doktora medicine, a na dočasničke dužnosti u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme, primljeno je 250 ugovornih vojnika. U prosincu 2016. godine usvojena je nova Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane te su donesena nova rješenja o rasporedu za sve djelatnike Ministarstva obrane. Radi prijema novih službenika i pomlađivanja sustava, državnim službenicima kroz nekoliko dana bit će raspisan javni natječaj za prijem te kategorije osoblja. Potkraj 2016. godine stvoreni su preduvjeti a od 01. siječnja 2017. učinjena poboljšanja vezano uz status djelatnih vojnih osoba izmjenom više pravilnika vezano uz ocjenjivanje djelatnih vojnih osoba, utvrđivanje prava kadetima na kolektivna osiguranja, pravilnik koji se odnosi na vojne odore, pravilnik koji se odnosi na uvjete prijema za djelatne vojne osobe na način da pod jednakim uvjetima prednost ima dijete ne samo smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata već i dijete svakog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Izjednačavanje subvencije za prehranu dočasnika i časnika, povećanje subvencije za vojnike koji ostaju na smještaju u vojarna, povećanje mjesečne naknade dragovoljnim ročnicima sa 1190 na 2000 kuna te je donesen pravilnik o vojnim specijalistima. Tijekom 2016. godine, kao preduvjet za dugoročni razvoj obrambenog resora, naglasak je dan nastavku transformacije Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman u visokoobrazovnu i znanstveno-istraživačku ustanovu uz integraciju sveučilišnu zajednicu RH. Opremanje i modernizacija u skladu s raspoloživim sredstvima provođeni su s ciljem dostizanja sposobnosti za provedbu misija i zadaća Oružanih snaga i na to ciljeva sposobnosti. Provedba programa opremanje i modernizacija za sve grane Oružanih snaga bilo je usmjerena prema redefiniranim prioritetima. Zadržana je intencija uključivanja proizvođača vojne opreme iz RH i poticaja rasta hrvatskog gospodarstva uz uvažavanje tržišnog natjecanja. Do kraja 2016. godine, trebala je prema važećem dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga RH biti donijeta odluka o mogućnosti i modalitetima razvoja sposobnosti zaštite zračnog prostora. Stoga je oko projekta višenamjenskog borbenog aviona osnovan stručni tim za provedbu radnji oko nabave višenamjenskog borbenog aviona. Zadaće stručnog tima su izrada taktičko-tehničke studije do 30. lipnja 2017. godine, priprema elemenata za izradu zahtjeva za ponudu, izrada studije izvodljivosti na temelju prikupljenih ponuda od potencijalnih ponuđača kroz analizu troškova i koristi radi pripreme u svrhu donošenja daljnjih odluka. Aktivnosti opremanja i modernizacije Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane bile su usmjerene na opremanje izvidničko jurišnim helikopterima Kiowa Warrior. Tijekom 2016. godine aktivnosti su bile usmjerene na nastavak opremanja 126 baznih oklopnih vozila Patria podsustavima naoružanja i specijalne opreme. Nastavila se provedba projekta pancir haubice 2000 u travnju 2017. prve dvije samohodne haubice od ukupno 16 dopremljene su u RH. Sukladno dinamici isporuka ostalih haubica planirana je do kraja 2017. godine. Glavni projekt opremanja i modernizacije Hrvatske ratne mornarice u 2016. godini bio je nastavak gradnje obalnih ophodnih brodova. Od najznačajnijih infrastrukturnih projekata ističemo vojno skladišni kompleks Doljani, vojarna u Sinju radi osiguranja privremenog smještaja inženjerijske postrojbe, izgradnja zapovjednog objekta u vojarni u Petrinji, izgradnja vojarne u Vukovaru, izgradnja smještenog objekta u vojarni Savudrija, rekonstrukcija kuhinje u vojarni Croatia Zagreb, izgradnja podatkovnog središta u sklopu projekta mrežni računalni sustavi te smještajni objekti u sklopu Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Oružane snage su 2016. godine provodile aktivnosti u potpunoj provedbi misija i zadaća. U mirnodopskim uvjetima aktivnosti u 2016. godini bile su usmjerene na nadzor zračnog i pomorskog prostora te doprinos savezničkoj kolektivnoj obrani. U 2016. godini provedeno je ukupno 55 vježbi, 17 domaćih i 38 međunarodnih, čime je povećano sudjelovanje na međunarodnim vježbama. Provedba zadaće potpore civilnim institucijama dokazale je spremnost Oružanih snaga kao neodvojivog dijela identiteta države i društva. To je bilo vidljivo tijekom pomoći poplavljenim područjima, gašenju požara, u akciji spašavanja hitnog medicinskog prijevoza u RH te ističemo naše sudjelovanje u pružanju humanitarne pomoći u zadaćama gašenja požara u državi Izrael u studenom prošle godine.

Ivan Vilibor Sinčić je prvi koji je tražio riječ u ime zastupnika Živoga zida. Nema ga, gubi pravo na riječ. Drugi je gospodin Miro Bulj. Ima ga i ima pravo na riječ. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući.

Prema tome, vrlo je bitno, a to ste vi napomenuli. Znači da hrvatski vojnik ima, znači uvjeti života hrvatskoga vojnika u vojarnama. Vidio sam ovdje u Croatia da je to bilo katastrofalno, zapušteno, zaboravljeno do plaće i ostalih problema koje hrvatski vojnik mora imati poglavito profesionalni hrvatski vojnik, da ljudi, tj. mladi koji imaju poziv da budu profesionalni vojnici, jer to je poziv braniti i služiti Domovini, da imaju znači sigurnost i stabilnost nekakvu bar s te strane osiguranu i na tome treba raditi naravno u svim vidovima vojske treba raditi i zrakoplovstvo i opremanje i pješaštvo i mornarica. Jer je činjenica da ugrozbe uvijek prijete možda ne na način kao nekada, ali prijete i hrvatski vojnik obučen u vojnik, opremljen vojnik od tehničkih sredstava do svega vrlo je bitan u zaštiti sigurnosti po svim pitanjima ne samo pitanju ratne ugrozbe, nego i drugih znači ugrozba koje se događaju danas u svijetu. Kao što ste rekli sinjska vojarna, jer moramo znati da do prošle godine uopće nismo imali nigdje stacionara, ni pješačku vojarnu, ni pješake ili inženjeriju nebitno kopnenu vojsku od Knina.

I još jednom napominjem i vukovarska vojarna i u Pločama se isto namjenjuje, znači da je preraspodjela tih snaga, tj. po cijelom teritoriju RH i tako olakša i smanjuje u biti troškove Hrvatske vojske koja je ogromno plaćala troškove primjera iz Imotskog, Sinjske krajine do Benkovca i dalje. Čini mi se čak 40, sto i nešto milijuna šta je znači to umanjenje troškova mora se uložiti u profesionalnoga vojnika, u čovjeka. Vojnik je čovjek i najveća ulaganja, treba ići k njemu i u biti u logistiku da se taj vojnik opremi i da bude siguran u izvršavanju svih svojih zadaća i to je prioritet ovoga. Što se tiče, znači rekli smo i zrakoplovstva, znamo da je problem bio čak i popravka aviona koji su poslati u Ukrajinu. Na žalost ogroman novac je uložen. Ja sam reka jednome u tačkama ili karioli. Interesira me i taj dio dokle su došle te istrage. Jer ipak dati jedan novac u vrlo bitan, to je ugroza nacionalne sigurnosti, znate. Maknimo na stranu političke podjele lijevi i desni i centar. Tim šta su avioni plaćeni, a istraga je morala doći kraju, odgovornost mora postojati ogroman novac, a ugrozili smo zrakoplovstvo tj. naše vrlo bitne, vrlo bitan vid naših obrambenih snaga. To je jedna poruka katastrofalna o kako se neozbiljnoj državi radi. Ipak je Hrvatska vojska stvarana u krvi. Osobno sam bio puno godina profesionalni vojnik i zna što znači biti profesionalni vojnik, da je to časno, da mladi čovjek mora imati poruku da je to ozbiljna vojska, da se i dijelovima vrate avioni koji su u normalnome letu otišli u Ukrajinu na popravak ili nekakav remont. Prema tome, te poruke su loše i tu triba sigurnosna služba, tj. posvetit se što više i te i takve u najmanju ruku ne čak neugodnosti, nego čak na razini veleizdaje na taj način se ponašati prema obrambenim snagama. I mornarica je vrlo bitna zaštita našega mora, jer vidimo šta se događa, da tribamo biti, da mnoge države prema nama idu.

I nadam se da neće doći do nikakvih sukoba, ali je činjenica da je to naš prostor. I nadam se da će premijer svoje prijatelje diplomatskim putem, jer diplomacija očito nije ništa radila kad nije upoznato sa Saborom, ta odluka Sabora prema kako kaže premijer njegovim prijateljima u Europi u Bruxellesu, da će taj problem biti riješen na miran način, da će naše teritorijalno more ostati naše teritorijalno more, da neće biti potrebna mornarica jer vidimo da Slovenija ciljano provocira, ulazi u naš prostor. Naše ljude sa svojim brodovima ratnim šta pokaziva, znači jednu neozbiljnost sa strane Slovenije. A ja se nadam još jednom da će diplomacija odraditi taj dio, da neće nam tribati naše Oružane snage uključiti u taj dio, jer zaista to bi bilo nešto najgore u ovome trenutku što se treba dogoditi i zbog dobrosusjedskih odnosa. Ali prije svega mi moramo zaštititi naše teritorijalno more i kopno i tu moramo biti spremni na sve. Još jednom bih kazao da evo imamo sad i signale da moramo povisiti proračun na 2% Koji su učinci, vrlo je bitno u perspektivi, znam da se odnosi na dio 2016. To su ogromna izdvajanja. U biti to je samo nametnuta politika Amerike prema snaga koje su u NATO-u i činjenica da hrvatski vojnik ne smije samo služiti da u većem broju bude na Ruskoj granici. Hrvatski vojnik mora biti obučen, prije svega da brani Hrvatsku, naravno, da bude u koaliziji sa svima u suradnji, ali ne samo da bude popuna, da budemo, šta smo kroz povijest bili, do osamostaljenja RH, da ratujemo za tuđe interese, a dok ne možemo riješiti svoje interese kao što su primarni interesi rješavanja našega teritorija i naših granica. Evo toliko, podržati ćemo ovo izvješće, jer su u 2016. vidljivi pomaci, to je činjenica. Očekujem da će Ministarstvo obrane i u ovoj godini odraditi određene pomake, poglavito u ovome dijelu prema hrvatskom vojniku, u uvjetu življenja i da bude ponosan biti hrvatski vojnik, hrvatski dočasnik i hrvatski časnik a ne da nam ljudi odlaze iz Hrvatske vojske u čak u 3 zemlje, zbog toga što su potplaćeni, jer ipak profesionalni vojnik nije samo posao, niti je zvanje, to je obaveza, to je ponos, to je 24 sata zauzet, jednostavno, te ljude treba nagraditi jer oni služe domovini. A služiti domovini je najveća čast. Hvala i vama. Izvolite Josip Đakić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Pred nama je izvješće o obrani za 2016. godinu, koju je Klub HDZ-a podržava i koji možemo reći da je, da predstavlja cjeloviti prikaz stanja i aktivnosti provedenih u području obrambene politike i planiranju prioriteta i aktivnosti na području međunarodne obrambene suradnje, stanja na području upravljanja ljudskim i materijalnim resursima te financijskim resursima. Tijekom 2016. godine, nastavljen je trend porasti nestabilnosti sigurnosnih okruženja u Europi i u svijetu. Unutarnja nestabilnost i oružani sukobi u pojedinim državama i regijama, politička … [[Govornik se ne razumije.]] ekstremistička ideologija i radikalizam, demografski trendovi i socijalne promjene, rastući zahtjeve za energijom te brzi razvitak informacijsko komunikacijsko tehnologija imaju znatan utjecaj na sigurnosno okruženje u RH. Nastavak pogoršavanja odnosa Ruske federacije i zapadnih država, teroristički napadi, izbjeglička migrantska kriza, rast uloge kibenetičkog prostora, kao poligona informacijskog ratovanja i ostalih oblika sigurnosnog ugrožavanja građana, institucija i države. Dileme država članica EU, oko rješavaju sigurnosno obrambenih pitanja u okviru zajedničke, sigurnosne i obrambene politike EU i političkih i sigurnosni, još uvijek nestabilan prostor jugoistočne Europe. Sve su to izazovi koji izravno utječu na kreiranju obrambene politike RH. RH, prisutna je u NATO zapovjednoj strukturi, a 2006. godine popunjenost dodijeljenim pozicijama bila je 100% Sudjeluju u mnogim aktivnostima u sklopu NATO-a ostvaruju i značajna bilateralna obrambena suradnja, poglavito sa SAD-om kao glavnim strateškim saveznikom i partnerom RH, u području sigurnosti i obrane, te Njemačkom, Poljskoj, Ujedinjenim Kraljevstvom, Sjevernom Irskom, Austrijom, Francuskoj, te susjednim državama, odnosno, državama od posebnoga interesa za regionalnu sigurnost, Mađarskom, Slovenijom, Italijom, BIH, Kosovom i Makedonijom. U 2016. godini nastavak suradnje i dalje unaprjeđuje partnerske odnose sa susjednim državama te državama iz regionalnog okruženja, prepoznate su kao područja od posebnoga značaja za sigurnost RH. Sudjelujući u regionalnim sigurnosnim inicijativama i forumima Ministarstvo obrane je nastavilo svoj proaktivan aranžman u kontekstu daljnje afirmacije RH, kao regionalnog lidera i pokretača potrebnih procesa u državama jugoistočne Europe, pri čemu je poseban naglasak stavljen na sudjelovanje u multinacionalnim formatima koje aktivno, koje … [[Govornik se ne razumije.]] s Euroatlantskim aspiracijama država, članica, poglavito Američkoj i Jadranskoj povelji. U okviru ove inicijative RH je nastavila pružati aktivnu potporu u implementaciji projekata usmjerenih na postizanje temeljnog cilja, osnivanja ovog formata integracija svih država jugoistočne Europe u transatlantskih … [[Govornik se ne razumije.]] Treba naglasiti da je Ministarstvo obrane unatoč naporima koje je i dosada ulagalo, moralo nastaviti s praksom promicanja rodno osviješteno politike i kontinuirano stvarati uvjete za povećanje postotaka žena u oružanim snagama. Obzirom da je u 2016. godini, oružanim snagama sveukupno bilo tek 13% žena, a postotak žena na voditeljski i zapovjednim dužnostima, sveukupno bio je 9,10% Kao poseban i vrijedan uspjeh treba istaknuti suradnju Ministarstva obrane i namjenske industrije. Prisutnost hrvatskih proizvođača vojne opreme i naoružanja na različitim međunarodnim sajmovima, izložbama, ogroman je doprinos, ne samo u gospodarskom smislu, već i u prepoznatljivosti RH u svijetu. Treba podsjetiti i na potporu oružanih snaga civilnim institucijama. Posebice u gašenju požara, gdje je ostvarena iznimno uspješna akcija pružanje pomoći državi Izraelu. Hitnom zračnom prijevozu, životno ugroženih osoba, prevoženju organa za transplantaciju, u sprječavanju i otklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda, te traganju i spašavanju na kopnu, otocima i moru. Ipak treba ukazati na manjak sredstava kao temeljni problem i u 2016. godini, te smanjenje proračuna u 2016. godini, koji stoji na putu izgradnji modernih i učinkovitih oružanih snaga, koji se mogu nositi sa svim izazovima u međunarodnim operacijama i u slučaju potrebe zaštite suvereniteta RH, te bi na raspolaganju za potporu civilnim institucijama u slučaju katastrofa i nesreća i u drugim situacijama kao krajnjem cilju dugoročnoga plana razvoja oružanih snaga. Zbog nedostataka financijskih sredstava RH kaska u modernizaciji naoružanja i vojne opreme. Posebno je uočljiv problem u borbenim avionima MIG-21 koji su možda i u ovom izvješću trebali biti možda više opisani kao problem koji je trebao biti naglašen jer je plaćen remont za naše MIG-ove, koliko vidimo je djelomično uspio ili ga možemo ocijeniti kao neuspjelim. Postoje i kaznene prijave za one koji su u tom postupku remonta MIG-ova primali mito. Postupci se vode pred nadležnim državnim tijelima i to je ono što narušava i sigurnost i stabilnost, ali i zaštitu hrvatskoga neba. Financijski plan Ministarstva obrane za 2016. godinu utvrđen je državnim proračunom RH i mijenjao se u skladu sa izmjenama i dopunama državnog proračuna RH, te je dobivenim suglasnostima Ministarstva financija. U konačnici iznosio je 3 milijarde 982 milijuna 609 tisuća i 170 kuna što predstavlja 1,16% projiciranoga BDP-a, a u usporedbi sa 2015. godinom udio obrambenoga proračuna u BDP-u je smanjen za 0,16% sa 1,31% na 1,16% BDP-a. Hrvatska vojska kako kroz aktivnosti u sklopu NATO-a, UN-a, OESS-a te regionalnom suradnjom ostvaruje iznimne rezultate, stoga je za očekivati da će takav angažman i povećanje obrambenog proračuna ili barem sprečavanjem smanjenja sredstava namijenjenih za obranu posebice uzimajući u obzir i niz sigurnosnih izazova sa kojima se danas susrećemo kao i prijetnji koje mogu iz dana u dan Vjerujemo da sve vježbe koje su odrađene, a čuli smo od državnog tajnika koliko ih je bilo, njih je ustvari bilo 55, 17 domaćih i 38 međunarodnih vježbi koje su održane, koje su osnažile Hrvatsku vojsku, prikazale njihovu spremnost, uvježbale postrojbe tako da danas imamo i specijalne snage koje su za posebne namjene. Imamo i 14 sudjelovanja u operacijama potpora miru, operacijama odgovora na krizu, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu u 2016. godini. U ovom cjelovitom izvješću pobrojane su sve stvari koje bitno utječu i koje su vrlo važne za RH te iz njega se može iščitati ono što treba u budućnosti popraviti. Mislim da Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga RH od 2015.-2024. uz konstantno povećanje proračunskih sredstava i osiguranje modernizacije Hrvatske vojske za krajnji cilj ima izgraditi moderne i učinkovite oružane snage koje se mogu nositi sa svim izazovima u međunarodnim operacijama i u slučajevima potrebe zaštititi suverenitet RH te biti na raspolaganju za potporu civilnim institucijama u slučaju katastrofa, nesreća i drugih situacija u kojima resursi civilnih institucija nisu dostatni. Stoga vjerujemo da će naredno izvješće za 2017. godinu biti puno poboljšano sa novim segmentima koji govore o tomu do kud smo stigli sa opremanjem borbenih vozila, sa nabavkom novih aviona ili odlukom o nabavci novih zrakoplova i u tom izvješću 2017. bi volio vidjeti i to što se dogodilo sa remontom MIG-ova kao cjelokupni sadržaj mandata koji je sada iza bivšega ministra, sada sa novim ministrom na čelu. Nadam se da ćemo vidjeti točno što se događalo jer smo zatražili i jednu tematsku sjednicu o tome što se dogodilo sa remontom MIG-ova i u kakvom je postupku sada sve što se oko toga zbivalo. Zahvaljujem se što sam mogao u ime kluba pohvaliti ovo izvješće, ali i navesti ono što bi trebalo u budućnosti sadržavati.

Materijal ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici.

Uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Pred vama je Strategija i Akcijski plan zaštite prirode RH. Riječ je o krovnom dokumentu zaštite prirode koji osigurava dugoročno osiguranje svih sastavnica bioraznolikosti i daje okvir postupanja, upravljanja zaštitom prirode do 2025. godine. Dozvolite da podsjetim da očuvana priroda predstavlja najvišu vrednotu ustavnog poretka RH. Bogata i raznolika priroda jedan je od najvrednijih resursa s kojim raspolažemo, ona je izvor života i temelj ekonomskog razvoja. Međunarodne inicijative koje se bave ekonomijom ekosustava došle do spoznaje o velikoj vrijednosti usluga ekosustava koje se i u Hrvatskoj moraju utvrditi i vrednovati u narednom razdoblju. Ekološka mreža Natura 2000 između ostalog donosi značajne ekonomske koristi državama članicama EU. Samo vrijednost rekreacijskog posjećivanja ovih područja iznosi 5 do 9 milijardi eura godišnje. Na europskoj razini osobito je prepoznato vrijednost područja ekološke mreže Natura 2000. ulaganje u njeno očuvanje smatraju se poželjnim jer direktno doprinose ciljevima strategija Europa 2020. za rast i zapošljavanje obzirom da područje Natura 2000. mogu biti direktni pokretači razvoja lokalnih i regionalnih zajednica te njihovih ekonomija. Imajući u vidu obaveze koje proizlaze iz globalnog strateškog plana za bioraznolikost 2011. do 2020. godina RH morala je izraditi novu Strategiju i Akcijski plan zaštite prirode za razdoblje 2017. do 2025. godine. Obaveza izrade strategije propisana je i Zakonom o zaštiti prirode. Strategijom se određuju dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti te način provođenja a definira ukupno 5 strateških ciljeva. Prvi strateški cilj ove Strategije odnosi se na potrebu povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, drugi strateški cilj stvara okvir za smanjenje direktnih pritisaka na prirodu i poticanje održivog korištenja prirodnih dobara. Treći strateški cilj daje smjernice za jačanje kapaciteta sustava zaštite prirode dok 4. cilj daje okvir za povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi. 5. i posljednji strateški cilj teži podizanju razine znanja, razumijevanje i podrške javnosti za zaštitu prirode. Polazeći od 5 navedenih strateških ciljeva Strategija ukupno definira 20 posebnih ciljeva i 107 aktivnosti. Ističem da Strategija ne uvodi nove mehanizme koji bi dodatno opteretili državni proračun, proračun županija, gradova ili općina te izvanproračunskih korisnika. Također ova strategija pozitivno utječe na pripremu za korištenje fondova EU obzirom da ciljevi i aktivnosti Strategije doprinose ostvarenju ciljeva operativnog programa konkurentnosti i kohezija za razdoblje 2014.-2020. Provedba aktivnosti planiranih strategijom doprinijeti će boljoj apsorpciji EU sredstva. Na kraju želim istaknuti da pružanjem podrške ovom dokumentu osiguravamo dugoročno očuvanje prirode kao temeljne vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak RH te njenu afirmaciju u europskom okruženju kao zemlje sa razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva koje pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Zahvaljujem na pravci u nadi da će Hrvatski sabor podržati donošenje ovog temeljnog strateškog dokumenta zaštite prirode RH za narodno razdoblje. Prvi koji se javio Ivan Vilibor Sinčić Klub zastupnika Živog zida, nema ga. Izvolite. Zahvaljujem dopredsjedniče, pozdravljam državnog tajnika Marija Šilega iz Ministarstva zaštite okoliša. Meni je drago da me je dopalo da ispred kluba imam izlaganje znači vezano za ovu Strategiju. Naime, radila sam na većem broju Strategija, tri od njih su bile Strategije održivog razvoja. I naravno da načelo održivog razvoja su uključene u izradi ove strategije. Naime, s druge strane ova Strategija je žrtva jednog izbornog ciklusa koji se događa svako 4 godine, u proteklom razdoblju smo imali i češće, a naravno strategije donosimo za razdoblje programsko Europske unije petogodišnje, odnosno pratimo ga kako bismo mogli bolje koristiti sredstva EU a ona je ka temeljni dokument tu jako bitna. Ja bih krenula znači detaljno na početku poststrategije, o samom sadržaju tehnički i onda bih se osvrnula na ciljeve, naročito na posebne ciljeve i aktivnosti. Prokomentirala bih jer sam vidjela i ono što se je radilo na Odboru za zaštitu okoliša. I za kraj bih ipak ostavila malo pohvala da ne ispadne da imam samo nekakve prijedloge ili da kritiziram. Ono što bih prvo predložila da u onoj verziji strategije koja će biti objavljena na stranicama Ministarstva zaštite okoliša da ova strategija ima sadržaj jer ovdje u ovom prijedlogu uopće nemamo sadržaja. Također ona ima nekakvih 70-ak stranica, 10 stranica najmanje je ovdje viška i bilo bi dobro da se ipak ne prelazi sa tom izradom, jednostavno sve strategije više, manje i mišljenja a imali smo i nedavno i Strategiju sigurnosti RH ne bi trebali prelaziti taj obim stranica. Vizija je isto sama na jednoj stranici, prije toga je prikazana u tablici, ne znam čemu to. Također imamo u uvodu zakonsku osnovu, pa onda imamo pregled opet svih tih zakona koji su temelj donošenja ove Strategije, odnosno nacionalni, zakonodavni i institucionalni okvir, to se ponavlja ali dobro. Znači rekli smo ovdje da se strategija počela izrađivati 2014. godine što baš i nije logično jer sve strategije bi se trebale završiti u roku od pola godine ili godinu dana. Drago mi je da se je ova Vlada preuzela u koštac sa time i da već u izlaganju odnosno u saborskim klupama imamo bar što se tiče rada ove Vlade u roku od 6 mjeseci do godinu dana prijedlog strategije. Ali moramo podsjetiti da je samo savjetovanje za ovu strategiju bilo 2015., tako da i nekakve primjedbe koje su dane sada ipak su upitne, odnosno i odgovor na njih u ovoj strategiji.

Tako da definitivno ovo je sad najbolja verzija i najbolja mogućnost da je što prije usvojimo. Naravno klub će je i podržati. Sada da se osvrnem na ovih 5 strateških ciljeva i tu uz to znači na akcijski plan. Ono što ne možemo reći da su ciljevi baš pametni u smislu da su smart, da su jednostavni, da su mjerljivi i ostvarivi jer to nije navedeno ali vidjela sam u ovim nekakvim obrazloženjima da će se nakon donošenja ove strategije donijeti implementacijski plan. Ovdje bih htjela naglasiti u strateškom cilju 1, ovdje imamo znači aktivnost kod posebnog cilja dva upisati granice zaštićenih područja u katastar i zemljišne knjige. Vidjeli smo da je Odbor znači za zaštitu okoliša dao jednu primjedbu da se ova Strategija ne bi trebala provoditi dok se ne revidiraju stručne podloge, dok se to sve ne upiše u katastar, to je nemoguće, to je naravno jako važno ali to je nemoguće raditi prije ali je jako važno da je ovo navedeno kao posebna aktivnost. Naravno ne možemo čekati već sam napomenula, mislim dovoljno istakla važnost zašto nemamo više vremena da ovo donosimo i ne možemo baš kako svakome padne napamet unositi stvari, nekakve u strategiju, mislim i javna dobra i zaštićena dobra u strategiji i ponavljati ono što piše u Ustavu. Imali smo takvu situaciju prošli tjedan, sa Strganijom nacionalne sigurnosti, gdje se tražilo da se uvode nekakve dijelove koji jednostavno u strategijama ne idu.

Možda ovo možemo dovesti u vezu sa posebnim ciljem odnosno, aktivnostima 2.6.2. ali čisto bi još ovdje tu još dodatno napomenula. Što se tiče, kod akcijskog plana, odnosno, strateškog cilja, znači 2 isto tako kod posebnog cilja 2. znači poboljšanja kontrola provedbe mjere ublažavanja za ekološku mjeru i praćenja njihovih učinaka, izraditi tematske priručnike, ugl. to su sve aktivnosti koje se odnose na ojačavanje sustava provedbe ocjena i prihvatljivih za ekološku mrežu. Mi znamo da imamo jednu situaciju da je Vlada donijela 2014. jednu uredbu koji temelji na direktivama iz 2010. broj 75 i 2011 broj 92, onda se odnosi na ocjenu utjecaja na okoliš. Ona na terenu ta uredba pravi popriličnu jednu konfuznu situaciju, kod korištenja europskih sredstava jer smo se odlučili za primjenu da procjenjujemo utjecaj na okoliš u svakom pojedinačnom slučaju, i onda kako su jednostavno naše službe nisu bile spremne za to. Onda smo uveli osim što se nekad pitanja kod provođenja europskih fondova, je li nam potrebna ocjena utjecaja na okoliš, imamo jednu i drugu situaciju di procjenjujemo potrebu izrade ocjene utjecaja na okoliš i to doista stvara tehničke probleme kod i nažalost, zbog nespremnosti institucija ne ispunjava svoju svrhu.

Tu imamo strateški cilj 2. Kod strateškog cilja 3. bi ovdje istakla da je naravno, jako važno započeti razvoj sustava praćenja i učinkovitosti djelatnika koji rade u instancijama za zaštitu prirode. To pohvaljujem i to je iznimno važno, naročito za naša područja koja su i turistička i mogu doprinijeti u osiguranju sredstava kojima se može još jače štiti priroda i kod strateškog cilja 5, poticati, omogućiti višu razinu sudjelovanja javnosti pojedinih skupina dionika u planiranju i provedbu zaštite te donošenje planskih i zakonodavnih dokumenata. Naravno i zbog ove situacije, koju sam naglasila, da se s vremenskim rokovima kasni, tada naravno i u tom izbornom ciklusu, javnost ne bude svaki put dobro uključena. Sad, kao što sam rekla, istakla bi samo već sam i spomenula što se tiče ovih podloga, stručnih podloga koje su se spominjale na odboru.

Smatram da je jedno takvo područje, možda mu nije mjesto u strategiji, na takav način, nego da se ipak to donese u posebnim dokumentima, ali na teretnu, lokalno, nažalost i prošli tjedan i prošlu godinu, pošto dolazim sa područja parka prirode Biokovo, vidimo da sustavi zaštite od požara ne funkcioniraju i nećemo riješiti te probleme tako da to upisujem u strateške dokumente. Ovdje je ključa provedba kao što je i ključna provedba same ove cijele strategije, a što se tiče ostalih detalja, naglasila bi da mi je vrlo drago da se i realno ovdje procjenjivao i pritisak čovjeka na zaštitu okoliša, ali se spomenulo i da utjecaj čovjeka, odnosno, smanjena poljoprivredna aktivnost kod košenja, kod ispaše, isto tako negativno utječe na zaštitu okoliša, realno se sagledalo da i znači razvoj korištenje obnovljivih izvora energije ima pozitivne i negativne utjecaje, naročito po pitanju vjetroelektrana. Evo, pohvaljujem što je ovaj dokument došao napokon ovdje, podržavamo ga ispred Kluba, naročito ćemo pratiti ovu provedbu i nadam se da će ona biti što uspješnija, a što prije dovesti ovaj implementacijski plan, kako bi doista ova strategija bila potpuna i kako bismo ju mogli na kraju ocijeniti. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovana gospođo Roščić, vi ste spomenuli u uvodnom dijelu ono što je bilo na Odboru za zaštitu okoliša, gdje je rečeno da bi se određeni elementi strategije trebalo ucrtati u katastar, odnosno, evidentirati u gruntovne knjige. Naravno da je to moguće u zemljama u kojima je katastar i gruntovnica ažurirana. Naša zemlja, nažalost nema taj slučaj. Jedno od projekata i planova novog ministra graditeljstva je sređivanje katastra i gruntovnice, pa se ja nadam da će na kraju ovog mandata to biti riješeno i biti će moguće to učiniti. Mi danas imamo 9% teritorija RH, katastarsko evidentirano, dakle, negdje od 3600 katastarskih općina je aktualno, odnosno, odgovara stanju na terenu, otprilike nešto više od 300 katastarskih općina, u gruntovnici je to i znatno manje. Dakle, neke druge zemlje zaista imaju. Jednako tako i Hrvatska u svojoj praksi je prije i imala, i ja sam imala prilike i vidjeti u gruntovnici, da je recimo u gradu Dubrovniku bilo zaštićeno pravo pogleda. Bilo je dakle, to je nešto postojalo, međutim da bi to moglo biti moramo imati sređen katastar i gruntovnicu, stoga ja zaista se slažem s vašom konstatacijom da je to u ovom trenutku malo pretjerano. Moraju imati stvorene preduvjete i kad stvoreni preduvjeti budu onda će to biti moguće zaista i tu strategiju, ali biti će moguće i nešto drugo što je jednako važno a to je u ovoj sabornici izazvalo dosta žestoku raspravu kroz prošlo vrijeme, a to je i linija pomorskog dobra.

Evo drago mi je da je izrazila slaganje. Doista je točno da ne možemo uključiti kao što sam rekla, znači da ne možemo provesti ove sve pozitivne zahtjeve koji imaju odličan cilj prije izrade ove strategije. Ali činjenica je da jedan dio, znači katastra je uređen i nekad se koristi izlika kod donošenja raznih planova i neke granice su nam poznate. Znači koristi se ta izlika da se kaže ništa nije uređeno. Neki su doneseni puno kasnije i za njih su rađeni planovi, ucrtane su karte odgovarajućeg mjerila i to trebamo uvažiti i poštivati. Gospodin Gordan Maras. Nema ga, izgubi pravo. Izvolite u ime kluba nezavisnih zastupnika i HSU. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo u ovim kasnim večernjim satima je pred nama Prijedlog strategije i akcijskog plana zaštite prirode RH za razdoblje 2017. do 2025. Meni je uvijek žao kad ovakovi dokumenti dobiju priliku, odnosno nepriliku da o tome raspravljamo do kasnih večernjih sati. No međutim, zaista treba i definirati i reći par riječi i o ovakvom dokumentu. Naš klub će podržati ovu strategiju. Mi smo apsolutno mišljenja da svaka strategija, svaki akcijski plan je veliki iskorak, da je on iskorak prema boljem. I jednako tako od tamo treba voditi računa i naravno pohvaliti ono što je dobro, pokazati malo sumnje tamo gdje mislimo da treba nešto poboljšati. Ja mislim da kad je riječ o ovakvom dokumentu, onda zaista svi trebamo imati na pameti rečenicu koja kaže očuvana priroda preduvjet je za opstanak i napredak suvremenog društva. I tom je zaista tako. Kad je riječ o RH onda moramo vidjeti koje su to komparativne prednosti, o kojim komparativnim prednostima trebamo voditi računa i o tome nekako probati i svoj gospodarski razvitak i svoje sve strategije razvoja i temu održivog razvoja zapravo bazirati na postojećim činjenicama. A postojeće činjenice su sljedeće, da je u RH imamo od naše površine imamo 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode ili je to 8,35% površine.

Dakle, sve ono što je ljudskom rukom napravljeno. 31,8% je poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu, a kad je riječ o državnom vlasništvu tada je 11,2% u državnom vlasništvu neobrađeno, a 4,6% obrađeno. Jednako tako kad je već riječ o NATURA-i 2000 otprilike 37% kopna je pod NATURA-om 2000. a 16% mora. Dakle, prednost koju Hrvatska ima je prednost da je ona u odnosu na ostale zemlje EU relativno zaista slabo izgrađena.

Ako je tome tako, onda mi tu trebamo prepoznati svoju komparativnu prednost, trebamo prirodu čuvati, tremo o tome voditi računa i priroda se može koristiti i od nje se može kao što je i državni tajnik uvodno rekao može se imati i gospodarska korist, ali ne samo na način da prirodu pretvorimo u nešto drugo, nego da je ostavimo takovu kakva je i da je u tom dijelu koristimo. Jednako tako kad malo gledate zakonodavne okvire tada je Hrvatska potpisnica 18 međunarodnih ugovora gdje se na određeni način štititi priroda. A kad je riječ o tijelima koji prikupljaju različite podatke sa aspekta zaštite prirode tada postoji 21 institucija koja prikuplja podatke o bioraznolikosti, o georaznolikosti i/ili krajobraznih raznolikosti. Ja bih sad nekoliko riječi zaista iskoristila vezano uz krajobraznu raznolikost. Krajobrazna raznolikost i sve direktive su donešene. Krajobrazna raznolikost ne znači samo prirodna, nego znači ljudskom rukom neke promjene, pa kad je riječ o krajobrazu imamo i urbani krajobraz koji zaista je dio vrlo kvalitetan i nešto što može biti apsolutno poticaj. I to je ono što Hrvatska ima zaista neke prednosti da je taj krajobraz različiti u Zagorju, različit u Slavoniji, različit u tzv. planinskom iako se mi ne možemo zvati brdska, ali planinska ne, a različito u Mediteranu. I tu postoji niz obveza koju Hrvatska ima vezana je uz krajobraznu raznolikost. No međutim, na žalost to nismo do kraja ispunili i to je nešto što se kroz ovakvu strategiju i kroz ovakav dokument u budućnosti treba nešto malo više naglasiti i o tome voditi računa. Ja sam imala priliku vidjeti jedan dokument, a to je krajobrazna osnova grada Zagreba iz 2010. koja je dobro napravljena. I imala sam priliku vidjeti za Dubrovnik i obronke Dubrovnika sa Srđa prema moru je krenula sa izradom jedna krajobrazna osnova koja bi bila onda osnov za prostorno planiranje. No međutim, na žalost ona nije daleko otišla, odnosno ona je u jednom trenutku stala i bilo bi zgodno vidjeti zbog čega i kako. Kolegica koja je govorila prije mene je govorila o ovim strateškim ciljevima, pa ja to ne bih ponavljala, ta strateški ciljevi govore djelomično i važnosti edukacije, važnosti prikupljanje podataka, važnosti da se podaci prikupljaju na određenom mjestu i na određeni način. Ali nešto malo bih rekla ipak o strateškom cilju broj 2, a to je održivo korištenje prirodnih dobara. E sad, naravno da gospodarske i ljudske djelatnosti utječu na korištenje primarnih dobara, s druge strane ono što je vrlo interesantno i što se je vidjelo kada je bio donesen prostorni plan nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Dakle, na Sjevernom Velebitu, zbog prestanka ljudskih aktivnosti u jednom periodu, a prestanak ljudskih aktivnosti je bio samo iz razloga što nije imao tko raditi, prestala je košnja tih visokih livada, prestalo je uzgajanje stoke i tu je došlo do promjene u prirodi gdje je čak u jednom trenutku postavljano i upitanost, da li je to uopće ima li elemenata nacionalnog parka, jer karakteristike toga su bile visoke visoravni na kojem je bila košnja i na kojem se uzgajala određena stoka. Dakle, to je jedna tema gdje zaista treba voditi računa, jer i priroda, iza toga radi svoje, dakle, priroda čini nešto i radi promjene koje jesu. Zatim, tu kad je riječ o održivom korištenju prirodnih dobara, posebnu temu imaju vodotoci. Vodotoci gdje promjene dolaze u trenutku kad se pjeskari, odnosno, šljunčari i na taj način dolazi do promjena. Ono što je recimo karakteristično bilo za rijeku Savu, da se ona šljunčarama i sa jedne i sa druge strane, dakle, u djelu gdje ide, gdje smo u granica, odnosno, zajedno s BIH. Mi smo kroz određenu regulativu ograničili a kasnije smo i zabranili i korištenje pijeska i šljunka. Bosanci, odnosno, naši susjedi iz BIH su to nastavili. I pokazatelji kad gledate kartograme i kad gledate snimke iz zraka, pokazuje se da se jede, dakle, pod navodnicima ta obala BIH i da se vodotok Save malo miče. Drugim riječima, hoću reći, da će nakon određenog vremena, se desiti to da će se površina RH, malo povećati, a površina BIH malo smanjiti i na to se ukazuje i oko toga će morati biti međunarodni sporazumi, ali to je nešto što je posebna tema. One utjecaje koje imaju na pojedine, dakle, prirodna dobra, je u svakom slučaju, problem građevinskih područja. Ono što moramo znati, da se kroz našu regulativu, kroz dokumente prostornog uređenja, kroz prostorne planove, su se značajno smanjile površine namijenjene za građevinska područja. Da u novoj generaciji prostornih planova, ti prostorni planovi imaju obvezu i strateške procjene utjecaj na okoliš, tako da se kroz to mogu sagledavati i utjecaj na prirodu i promjene koje jesu iz jednostavnog razloga da se građevinska područja ne šire na nešto što je važno sa aspekta prirode, nego da se tu zaustave. Veliki problem je problem divljeg odlaganje otpada. To je ono što mi apsolutn0o imamo priliku vidjeti u prostoru i prirodi. Divlje odlaganje otpada koja na taj način, zaista nepovoljno djeluju i na živi, a i na neživi svijet. Jednako tako je jedan aspekt, vrlo interesantan i o tome treba voditi računa, a to je izgradnja infrastrukture. Budući da se po svojoj vokaciji, po našoj regulativi, izgradnja infrastrukture u pravilu dešava izvan građevinskih područja, izgradnja velike infrastrukture, cesta, željezničkih pruga, plovnih kanala, zaista dovode do, oni predstavljaju najvećih uzroka fragmentacije staništa. Da kroz prostorno planiranje vodimo računa da se smanji fragmentacija staništa. Što zapravo zaključno hoću reći. Jednako tako kao što se mijenja regulativa i kao što se mijenja naš način života, imamo sve pametnije mobitele, imamo sve pametnije ne znam, kompjutere i sve ostalo, tako se i u regulativi, pogotovo s aspekta zaštite prostora, zaštite prirode, zaštite kulturne baštine rade cijelo vrijeme i kako idemo dalje zapravo imamo puno više saznanja, imamo puno više iskustva i u tom smislu vodimo računa. Tako kad je riječ i o plagiranju, neki elementi koji su se koristili u prostornim planovima 60' i 70' godina prošlog stoljeća, danas više nije tako, danas postoje i obveze procjene utjecaj na okoliš, postoji i obveza i strateške procjene koju zaista treba koristiti, pogotovo kod nove generacije prostornih planova i voditi računa da ono što je Hrvatska prednost, a Hrvatska prednost je ta velika, zapravo mala izgrađenost, a velika količina prostora koja je pod šumama i dakle, na taj način su zapravo prirodni prostori gdje je ljudska ruka relativno malo djelovala da nam to bude prednost, da nam to bude prednost i u gospodarskom razvitku i kad imamo neke druge strategije s aspekta prostornog planiranja, s aspekta razvoja gospodarstva, da se treba voditi računa da one budu međusobno sukladne i da se elementi iz ove strategije ugrade i u te strategije.

Zahvaljujem dopredsjedniče. Kolegice Mrak-Taritaš, drago mi je da ste vi ovdje spomenuli postotnu zaštićena područja RH, ono što je jako važno smatram za naglasiti, da je naravno, to naše bogatstvo, ali nažalost, imamo situaciju, ovdje smo naglašavali kroz ove dokumente i odbore da je 80% područja u Lici zaštićeno. Ja radim i strateške planove … za područje općina Podbiokovlja, one koje imaju najveće bogatstvo i najveći zaštićeni prostor nažalost imaju često gospodarske pokazatelje loše i dešava se u situaciji kada smo bogati tim prostorom, a kada još nemamo dobre i jake kapacitete za upravljanjem zaštićenim područjima i financijska sredstva kako bismo mogli to sve iskoristiti onda se desi da se taj prostor uništava. Tako imamo situaciji u Općini Podgora koja gura recimo odlagalište građevinskog i ostalog otpada u zaštićenom području, a ustvari je jedna od općina koja ima najveće bogatstvo od Parka prirode Biokovo i nažalost u tom procesu i planiranja i osiguravanja sredstava prostor se uništava.

Zaista kroz proces prostornog planiranja i kroz uopće proces Nature 2000 i donošenje nekih dokumenata prostornih planova, tu se pokazao jedan problem na koji je dosta ukazivano, a to je da kada je riječ o Hrvatskoj i 28 zemalja EU najviše površine je pod Naturom 2000 što je riječ i o kopnu i o moru. I tu je dosta žestoka diskusija bila pogotovo u trenutku kada je Hrvatska ulazila u EU, a i iza toga. Niko nije htio slušati one koji su govorili drugačije. To što znači da je netko, da ima zaštićene prostore, to treba pretvoriti u svoju prednost, a ne u svoju manu jer dosta ljudi je govorilo o tome, oni koji žive u nacionalnim parkovima i parkovima prirode da su oni građani drugog reda, da se njih gleda kao u izlogu i tako. No međutim treba gledati iskustva koja su iskustva EU. Ja neću govoriti o iskustvima Amerike ona su nešto drugačija, gdje se u parkovima prirode i u nacionalnom parku dešavaju određene aktivnosti. Dakle u Austriji u pojedinim nacionalnim parkovima se skija, dakle skijaške staze su. Jednako tako u Austriji i u recimo u Engleskoj i u Francuskoj u nacionalnim parkovima i parkovima prirode ljudi normalno žive, bave se određenim gospodarstvom i gospodarskim djelatnostima ako koji su strogo kontrolirani i jednako tako su to prostori gdje su oni to pretvorili u svoju prednost. Mi se trebamo naučiti kako da to bogatstvo koje imamo a sa aspekta zaštite prirode da pretvorimo u svoju prednost a ne da nam bude otežavajući element. I sada gospodin Slaven Dobrović Klub zastupnika Most-a nezavisnih lista. Izvolite.

Dakle imamo Prijedlog Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode RH za razdoblje do 2025. godine. Čuli smo u izlaganju državnog tajnika da je bogata i raznolika priroda jedan od najvrjednijih resursa kojima raspolaže RH. Ja se doista s time slažem. Šta mi možemo o tom reći o tom resursu? Dakle doista se radi o neprocjenjivom blagu, nemjerljive vrijednosti i čini mise da je građanima Hrvatske koji znaju da je Hrvatska lijepa zemlja ustvari to teško i posvijestiti. Ono što svakako treba spriječiti da mi nešta izgubimo pa da onda ustanovimo koliko je to vrijedno bilo tako da je ova strategija i ova aktivnost vrlo bitna. Međutim postoji i ta praktična vrijednost.

Dakle mislim tu postoji tradicionalni proizvodi isto tako koji se mogu reaktivirati i potencijal Hrvatske u tom pogledu je iznimno velik i mislim da se tek počeo otkrivati. Upravo zato je važno čuvati kvalitetu naših zaštićenih područja da bismo taj potencijal odnosno da bi ta aktivnost mogla rasti. Međutim naravno kao i svagdje drugdje u svijetu kvaliteta okoliša i prirode se mijenja pod pritiskom ljudskih djelatnosti i tu je definitivno realitet s kojima se mi suočavamo i zbog toga postoji potreba da se ovakvi dokumenti donose. Strategija je temeljni dokument donesen na temelju smjernica globalnog strateškog plana.

Međutim na što bi se ja dalje htio osvrnuti.

Dalje kaže, aktivnosti i mjere zaštite prirode navedene u strategiji postat će sastavni dio svih sektora čije aktivnosti ovise ili mogu imati utjecaj pozitivan ili negativan na bioraznolikost i georaznolikost, te će biti uzete u obzir u izradi izmjena i dopuna prostornih planova kao i planova gospodarenja prirodnim dobrima na nacionalnoj i područnoj razini. Dakle ovo je jako dobro sročeno i nitko sretniji od svih nas, čini mi se ako to bude provedeno ovako kako to lijepo piše. Naime dobro je da je prepoznato da je ključno sudjelovanje dakle svih drugih relevantnih sektora, pored sektora zaštite prirode da bi se u predstojećem desetljeću ostvarili ovi ciljevi. Naravno da prioriteti u navedenom razdoblju su povezani uz neke obveze koje si je RH preuzela kroz razne ugovore odnosno direktive zakona. Međutim, sasvim sigurno je to važno činiti zbog nas samih. No dobro, međusektorska suradnja i razumijevanje da je očuvana priroda preduvjet za opstanak i napredak društva je iznimno bitna u cijeloj ovoj Strategiji. I to je jako dobro. Međutim ja bih se osvrnuo na malu povijest šta smo mi mogli naučiti, dakle kroz prošlo razdoblje, kakva je međusektorska suradnja u RH. Spominjala su se već Plitvička jezera, dakle naš najstariji nacionalni park. I ono što je evidentno da tamo međusektorska suradnja ustvari ne postoji. Dokaz za to je da je postupak izdavanja građevinskih dozvola kao što znate van kontrole sustava zaštite prirode, odnosno Nacionalnog parka kao javne ustanove odgovorne za to područje. Prema tome mi imamo situaciju da praktički nemamo kontrole, to je neodrživo stanje. Dakle sasvim je neobično da javna ustanova niti ne sudjeluje u takvom postupku. Ono što je potrebno primijeniti naravno dijalog, uspostaviti suradnju i definirati šta je to, kakva je to gradnja jer nije rečeno da ne može biti nikakva gradnja ali kakva je to gradnja koja eto spada u održivo korištenje prirodnih dobara kao što je navedeno u cilju. Dakle sve to lijepo i jasno piše, međutim toga se trebamo držati. Postoje li neke druge međusektorske veze? Ima ih, sasvim sigurno puno. I ja predlažem da svi pogledamo dobro načela na kojima strategija stoji.

Ili zaštita prirode obveza je svake fizičke i pravne osobe te su u tom cilju dužni surađivati radi izbjegavanja i sprječavanja opasnih radnji i nastanka šteta. Dakle to lijepo piše. Ili na koncu postoji načelo predostrožnosti kada postoji prijetnja od ozbiljne i nepopravljive štete, dakle to načelo predostrožnosti vrlo važno i vrlo često se zanemaruje. Dakle ja ću podsjetiti da je to načelo ide za tim da gdje god postoji nesuglasje znanstveno ili stručno, od toga postoji li neka ozbiljna ugroza ili ne, da sustav mora stati na stranu opreza dakle i pričekati da se znanstvene odnosno stručne evidencije, o tome da stvarno ne postoji i da se potvrde i da se onda ide u nekakav zahvat za koji se inicijalno tvrdi da je ne štetan. Mi imamo u povijesti dakle svijeta puno situacija gdje su korporacije gurale neke proizvode i zahvate koji su se 10 ili 15, 20 godina kasnije ustanovile kao katastrofalne pa su onda izbačene sa popisa dozvoljene robe ili uopće dozvoljene za proizvodnju. Dakle, trebamo nešto učiti iz povijesti i onda to primjenjivati. Recimo, tu ću navesti primjer trasiranja krškog podzemlja koje je sasvim dovoljno za postavljanje centra za gospodarenje otpadom. Dakle u područje netaknute prirode koja je izrazito karstificirana. Dakle kavernozna dakle nešto što je potpuno neistraženo, nepoznato, ustvari i prevrijedno. Naravno da se ovdje načelo predostrožnosti krši a ustvari i određena međusektorska suradnja. Imamo evo primjer, dotaknuti ću se jučer raspravljenog Prijedloga zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, dakle živa je element koji je eto sada sve prisutan u okolišu zbog toga što se godinama ispušta nekontrolirano. I dan danas pa i u Hrvatskoj postoje mnogi uređaji koji tek dijelom završavaju kroz sustav koncesija odnosno kroz reciklažna dvorišta, dakle razne fluo cijevi, termometri i još uvijek prilično u velikom broju nažalost dospijevaju u miješani komunalni otpad. Dakle tu se može hitno poduzeti mjera da se spriječi to trajno i nepopravljena šteta dakle okolišu. Dakle, mnogo je sektora u kojima nerazumijevanja i kriva politika stvaraju probleme, dakle i stvaraju ugrozu prirode, dakle prirode, stanja okoliša kakvog poznajemo, koje evo svi smo se složili je jedna od najvećih bogatstava RH. Završiti ću sa par rečenica, odnosno zaključkom, dakle zaštita prirode definitivno spada u jednu multidisciplinarnu aktivnost. Dakle nisu to samo biolozi, dakle nisu to jedna, dvije, to je cijeli niz struka. I nedostatak odnosno izbjegavanje te međusektorske suradnje ustvari pruža veliku opasnost za zaštitu prirode. I sasvim sigurno kratkovidnost pojedinih sektorskih politika u smislu zaštite prirode više nije dozvoljena. Mi možemo razumjeti da pojedini gospodarstvenici, projekti su na taj, možemo reći kratkovidni u pogledu zaštite okoliša, međutim zato postoji pravni sustav, sustav zaštite prirode, sustav ocjene utjecaja na okoliš i tu praktički nije dozvoljena greška, dakle mi moramo brinuti da naš sustav bude cjelovit, da bude izmrežan, ispremrežan dakle dijalogom, razumijevanjem za probleme ako postoji nerazumijevanje za pojedine točke, onda se one sjednu i rasprave. A prekid dijaloga je nešto što nije dozvoljeno. Evo mi ćemo već sam rekao podržati ovaj prijedlog i zahvaljujem se na pažnji. Gospođa Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Poštovani gospodine, vi ste u svom izlaganju spominjali prostor Nacionalnog parka Plitvička jezera. Pa ako mi dopustite ja ću pročitati nešto što piše u ovoj strategiji, a što vi kao ministar bivši zaštite okoliša sigurno znate, a to je da u ministarstvu je posebna Upravna za zaštitu prirode koja u svom djelokrugu rada daje posebne uvjete sa aspekta zaštite prirode na sve zahvate koji se dešavaju na području nacionalnog parka, tako i na području Nacionalnog parka Plitvička jezera. Pa pretpostavljam da nema ni jedne izdane građevinske dozvole gdje svoje posebne uvjete odnosno suglasnost nije dala nadležna Uprava za zaštitu prirode. Jednako tako vjerojatno nije nikakva sporna činjenica da je od 1. srpnja 2015. osnivanjem Agencije za okoliš i prirodu ukinuta Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode, gdje je u djelokrugu njegovih poslova i prije, a i sada bilo nešto stručna podloga za potrebe izrade prostornih planova, područja posebnih obilježja, nacionalnih parkova i parkova prirode. Drugim riječima, želim reći sljedeće. Za izradu novog prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera stručnu podlogu sa aspekta zaštite prirode je napravila agencija i to je bio osnov. Jer kad je riječ o nacionalnim parkovima i parkovima prirode, onda je uloga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, on je samo stručni izrađivač plana, stručne podloge sa aspekta zaštite prirode daje nadležno ministarstvo odnosno prije agencija, a sad nova agencija sa aspekta zaštite kulturne baštine. Jednako tako nek' oni koji su zaduženi za to bez njihove suglasnosti na prostorni plan nema prostornog plana i nema ni jedne izdane građevinske dozvole bez suglasnosti jednog, odnosno drugog resora [[Upadica Radin: Hvala vam.]] Pa me onda zanima ova vaša konstatacija.

Kolegica Mrak-Taritaš, dakle utjecaj na ekološku mrežu koja se sad u zadnje vrijeme traži, dakle u postupku izdavanja građevinske dozvole je jedna stvar, a pitanje hidro geološkog problema, odnosno utjecaja u području zaštićenog područja Nacionalnog parka Plitvička jezera, dakle utjecaj na sedrene barijere je nešto sasvim drugo. Dakle, javna ustanova koja je zadužena za sve aktivnosti u području o kojem vodi brigu je ta koja mora znati i koja je odgovorna za ono što se može dozvoliti, šta se ne može dozvoliti i izostavljanje javne ustanove, dakle nacionalnog parka iz tog postupka je nešto što nije dozvoljeno. Što se tiče drugog dijela pitanja, dakle odnosno vaše replike Državni zavod za zaštitu prirode je i podloga koju je dao, dakle to je bila podloga. Izrađivač je napravio, dakle varijantu prostornog plana. Međutim, isto tako na temelju izrađene varijante su izdane niz primjedbi i sugestija koje kasnije u nedostatku komunikacije, dakle stručan je bio niti uvršten niti elaboriran. Dakle, to su situacije koje moramo izbjegavati mi u Hrvatskoj želimo li sačuvati, dakle ove prirodne vrednote za generacije koje dolaze. Dakle, poduzetništvo je sjajna stvar, međutim ne možemo dozvoliti da kratkotrajni krik poduzetništva u kojem god smislu to bio, sad da li apartman ili nešto drugo koji će donijeti nekakav benefit kratkoročno i njima, a i lokalnoj samoupravi [[Upadica Radin: Hvala.]] i državi kroz poreze [[Upadica Radin: Gospodine Dobrović hvala.]] uvažava prirodnu baštinu koja je neprocjenjive vrijednosti. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa mislim da se svi ovdje možemo složiti da očuvanje prirode i čovjekovog okoliša predstavlja najviše vrednote ustavnog poretka RH. Ova strategija zapravo temeljni dokument zaštite prirode kojim se žele definirati dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti. Strategija je definirala viziju, strateške i posebne ciljeve te niz aktivnosti koje iz njih slijede. Upravo je međusektorska suradnja i razumijevanje između pojedinih sektora nužna za opstanak i napredak našega društva i za očuvanje prirode. Ovom prilikom želim naglasiti važnost i ulogu šumarskog sektora i šumarske struke u provedbi ove strategije i akcijskog plana, budući da tu ulogu vrlo često zaboravljamo i zanemarujemo. Temeljna načela hrvatskog šumarstva su potrajno gospodarenje uz očuvanje prirodne strukture, raznolikosti šuma, te trajno povećavanje stabilnosti i kakvoće gospodarskih i opće korisnih funkcija šuma. Konvencija o biološkoj raznolikosti globalno je prihvaćen temeljni dokument za zaštitu bioraznolikosti. Ona je donesena u Riu 1992. godine a RH je postala stranka ove konvencije donošenjem zakona o prihvaćanju iste. Na tragu te konvencije 2011. godine donesena je i Strategija EU o bioraznolikosti. Šume RH međunarodno su poznate kao izniman izvor biološke raznolikosti. Važno je napomenuti kako niti uza sve prirodne prednosti koje imamo naše šume, odnosno šumski eko sustavi ne bi bili u ovakvom stanju u kakvom su danas da nije bilo šumarske struke i znanosti koja gospodari šumama na principima prirodnosti i potrajnosti. Kolika je vrijednost i uloga šuma odnosno šumskih zemljišta u zaštiti prirode dovoljno govori i činjenica da je gotovo polovina kopnene površine Republike Hrvatske pod šumama, od toga na prirodne šume otpada čak 97% površine tih šuma. I kao što sam rekao kratko ću se probati osvrnuti sa stajališta šumarstva i šumarske struke na svaki od njih. Prvi strateški cilj podrazumijeva povećanje učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode. Pristupanjem RH EU utvrđena su i područja ekološke mreže NATURA 2000 i od ukupne površine kopnenog područja RH koja se nalazi pod tom mrežom više od 50% nalazi se u šumsko-gospodarskom području. Također prilikom izrade programa i osnova za gospodarenje šumama nadležno ministarstvo izdaje uvjete zaštite prirode za svaku gospodarsku jedinicu, te od Državnog zavoda za zaštitu prirode traži izradu stručnih podloga za svaku gospodarsku jedinicu. U tim se dokumentima nalaze opisi područja ekološke mreže, nalaze se potencijalna područja ekološke mreže. Također unutra se nalaze i smjernice, te mjere zaštite koje se obavezno ugrađuju u programe gospodarenja šumama. Smanjivanjem direktnih pritisaka na prirodu i poticanje održivog gospodarenja prirodnih dobara definirano je kao drugi strateški cilj ove strategije i plana. Organizirano šumarstvo u Hrvatskoj barem u ovom obliku kakvog danas poznajemo datira još iz sredine 18 stoljeća. Tada je osnovana prva Uprava šuma Karlovačkog generalata i doneseno je nekoliko zakona, odnosno nekoliko tzv. šumskih redova od kojih je najpoznatiji onaj šumski red Marije Terezije iz 1769. godine. To je zapravo bio prvi možemo reći Šumarski zakon u kojemu se u hrvatsko šumarstvo uvodi po prvi put pojam potrajnog odnosno održivog gospodarenja. Pojam koji je na globalnoj razini postao poznat tek negdje krajem osamdesetih godina prošloga stoljeća. Tijekom svoje 250 godišnje prakse naše šumarstvo nije dozvolilo uklanjanje prirodnih šuma i degradaciju staništa bilo čistim sječama i podizanjem umjetnih šuma što je na žalost učinila većina zapadno europskih zemalja. Gospodarenje šumama planirano je i propisano šumsko-gospodarskim planovima i programima te je uzgojnog karaktera. Zagovara se gospodarenje autohtonim vrstama što je u duhu ove strategije i ovoga plana, te uz prirodno pomlađivanje. Treba napomenuti da i svim državnim šumama koje čine zapravo gotovo 80% ukupne površine šuma gospodari se sukladno FSC principima koje potvrđuju sklad sa svim principima potajnog, odnosno održivog gospodarenja. Dugoročnim planiranjem, redovitom revizijom i obnovom šumsko-gospodarskih planova osigurano je gospodarenje šumama u okvirima prirasta i u okvirima pravila struke. Treći strateški cilj definiran je kao ojačavanje kapaciteta sustava zaštite prirode. Upravo zaštita prirode o mnogo čemu ovisi o snazi sustava koju provodi, ali i od edukacije onih ljudi koji to rade i koji sudjeluju u tome sustavu. Čuvanje šuma i šumskih eko sustava definirano je Zakonom o šumama i Pravilnikom o čuvanju šuma, te je sastavni dio procesa gospodarenja šumama. Time je propisano da čuvanje šuma može obavljati isključivo osoba sa minimalno srednjom stručnom spremom šumarskoga smjera uz ostale uvjete koji su propisani posebnim propisima. Time je osigurana minimalna razina edukacije kao i u jednu ruku cjeloživotno zapravo usavršavanje koje je dalje definirano određenim propisima. Većina zadataka tih čuvara šuma, odnosno lugara kako ih nazivamo vezana je direktno uz sustav zaštite prirode u duhu ove strategije i u duhu ovoga plana. Kao četvrti strateški cilj spominje se povećanje znanja i dostupnost podataka o prirodi. Napominje se da je manjak ljudskih potencijala za prikupljanje i obradu podataka, te nedostatak financijskih resursa upravo najveći izazov prilikom provedbe ovoga cilja. Upravo zato potrebno je ustrajati na jačanju svih onih sustava koji te zadatke zapravo odrađuju kroz svoje svakodnevne djelatnosti. Eko sustavi, odnosno bogatstva koja oni proizvode, to jest sve njihove dobrobiti nazivaju se uslugama eko sustava i dosadašnja strategija nije ih baš prepoznavala i nije se njima direktno bavila. Ali je ta tematika bila prepoznata još devedesetih godina kroz sustav opće korisnik funkcija šuma. Za navedene usluge sve pravne, fizičke osobe koje su obavljale gospodarske djelatnosti, plaćale su naknadu odnosno još uvijek je plaćaju koja na žalost proteklih godina nekoliko puta bila umanjivana i danas iznosi 0,0265% ukupnih prihoda. Na žalost česti su prigovori i prozivanja zapravo baš zbog te naknade, ali tek kada dolazi do narušavanja opće korisnih funkcija šuma bilo da je to uslijed požara, poplava, određenih prirodnih … [[Govornik se ne razumije.]] ili slično vidimo njihovu ulogu i značaj iako ih često uzimamo zdravo za gotovo. Spomenut ću tu samo zaštitu tla od erozija, sprječavanje bujica, pročišćavanje voda, zraka, ublaživanje efekta staklenika i slično. I posljednji cilj ove strategije podizanje razine znanja, razumijevanja i podrška javnosti za zaštitu prirode. Informiranje, edukacija javnosti vrlo su važan čimbenik u sustavu zaštite prirode i upravo tematiku zaštite prirode ugrađujemo i utkana je kroz obrazovanje od najranijih stadija školovanja, pa na dalje. Ipak najsnažniji doticaj i uticaj sa javnošću imaju ustanove koje vrijednosti zaštite prirode mogu približiti i konkretno na terenu putem poučnih staza, ploča, instalacija u prirodi i slično. Veliki dio njih nalazi se na područjima šumskih eko sustava i uz javne ustanove veliki doprinos ovome cilju daje i trgovačko društvo Hrvatske šume, te Hrvatsko šumarsko društvo. I na kraju da zaključim budući da mi vrijeme lagano curi. Šumski eko sustavi izrazito su kompleksne naravi i na našu sreću većina naših eko sustava može biti za primjer mnogima u svijetu bilo kroz sferu gospodarenja, bilo kroz sferu zaštite šuma, odnosno zaštite prirode posredno. Jednako tako treba naglasiti nužnost osobito o ovoj tematici slušanja struke i institucija, te provođenje naputaka koje oni daju kako bi se izbjegle daljnje anomalije, daljnje nepravilnosti prilikom zaštite šuma što smo imali priliku vidjeti kod problematike potkornjaka u Gorskom kotaru koja je nastala nakon katastrofalnih ledoloma. Ali o tome više nekom drugom prilikom. I na kraju dozvolite mi da poslije svega citiram našeg poznatog šumarskog stručnjaka i akademika gospodina Dušana Klepca koji je rekao da nema napretka u šumarstvu, a ja bih još ovdje dodao i u sferi zaštite prirode bez znanosti i bez kulture. Dobro. Na kraju državni tajnik gospodin Mario Šiljek imati će završnu riječ. Izvolite. Evo uvažene saborske zastupnice i zastupnici, htio bih zbilja zahvaliti na raspravi, kako pojedinačno, tako i klubovima zastupnika, a posebno bi htio zahvaliti svim klubovima zastupnika koji su izrazili podršku ovom prijedlogu naše strategije. Htio bih se samo kratko i ja osvrnuti na naš najpoznatiji, najstariji, usudio bi se reći vrjedniji nacionalni park Plitvička jezera, pa bi se složio sa uvaženim zastupnikom Dobrovićem, da je nedostajalo međusektorske suradnje i u tom smislu želim reći da u posljednja 2 mjeseca njegujemo, intenziviramo međuresornu suradnju, posebno između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Tako da se nadam i vjerujem i siguran sam da ćemo vrlo brzo izići i sa konkretnim rješenjima i inicijativama oko izmjene i dopune prostornog plana nacionalnog parka Plitvičkih jezera. Oko naputka za izbjegavanje daljnje problematične gradnje unutar nacionalnog parka, te također novim planom za upravljanjem nacionalnim parkom, gdje nam je cilj smanjiti pritisak u onim ljetnim mjesecima, kada imamo najveći broj posjetitelja, znači, omogućiti racionalnije održivije upravljanje našim nacionalnim parkom. Tu je još i jedan projekat, o kojemu dobro znate, znači rješavanje vodno komunalne infrastrukture, gdje po prvi put izdvajamo upravljanje vodnim objektima iz uprave javnog poduzeća, javne ustanove u komunalno poduzeće, komunalno poduzeće u Korenici, čime ostvarujemo sve pretpostavke kako bi i sustave pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrbe mogli na racionalni način i efikasno riješiti u vrlo skorom vremenu koristeći pri tome sredstva iz EU koja su vam na raspolaganju. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo u petak. Sutra nastavljamo u 9,30 sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Doviđenja.